Poštovani g. potpredsjedniče, znam da niste bili ovdje dok je vodio g. Petrov, međutim, sjednica Odbora za Ustav nije održana, a primjedba u povredi Poslovnika je izuzetno ozbiljna.

Ja ću, kako da odgovorim svima zajedno ili jednom po jednome? Evo, ja se poštovani potpredsjedniče pridružujem ovoj povredi Poslovnika koju je iznio prof. Podolnjak. Upozorili smo g. Petrova, vašeg kolegu potpredsjednika Sabora da jednostavno nema uvjeta za nastavak ove sjednice. To je učinila i cjelokupna oporba.

Ovdje nisu ispunjeni proceduralni uvjeti, čl. 193. je prekršen. Ovdje nemamo, znači, procedura nije ispoštivana, nemamo ono što je trebalo biti, ovo je vrlo bitan zakon. Ovdje očito HDZ želi progurati da digne sa milijun i pol na 5 milijuna kampanju i da još oteža referendum, stoga tražim da se poštiva procedura kod ovako bitnih zakona o kojem se radi o financiranju političkih stranaka i referenduma, a ne da kočimo [[Upadica: Hvala.]] volju naroda.

Naime, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je dužan dostaviti mišljenje o obrazloženom zahtjevu za povredu Poslovnika u roku 24 sata.

Hvala lijepo, ja bi vas molimo gospodine podpredsjedniče da upozorite Vladu na neozbiljno ponašanje prema Hrvatskom saboru kada ovoliko [[Upadica: 238. jel da?, 238. jel da?]] molim [[Upadica: 238.]] 238 je jedan od, da, znači i gospodina Sokola, ovako kad imate čitav niz povreda Poslovnika evidentno se radi da je Poslovnik povrijeđen. Znači ne bi se sigurno zastupnici toliko bunili da ne vide da HDZ radi i podređuje zakone sebi kako bi što lakše odradio financijski kampanju za [[Upadica: Hvala.]] europske izbore [[Upadica: Hvala lijepo.]] da toliko rade za naše ljude koji izlaze iz Hrvatske [[Upadica: Hvala lijepa, vrijeme hvala lijepa.]] vjerojatno nitko iz Hrvatske izašao ne bi. Pogledajte ja po hodogramu predsjedavam od 1 do 14,30 ako gospodin Reiner ne dolazi prije, ja sam zateko tu situaciju, ja primam na znanje sve što ste rekli, ali međutim gospodin Sokol mi je ukro poso i reko mi je što sam ja trebo reć, da zapravo imate pravo da je to bitan zakon, kao i mnogi drugi zakoni koji su možda i bitniji jer se radi o ljudi, a ne radi se samo o političkim strankama ili o, radi se o širim, širim, o širim masama stanovništva nego što su političke stranke što imaju članovi političkih stranaka ili, ali međutim to je bitno jer su to novci, javni novci. To je sve istina što vi kažete i o ovom zakonu se neće moći glasat ako nećemo imati, ako nećemo imati mišljenje Odbora za Ustav, politički sustav i Poslovnik, u ovom slučaju, u ovom slučaju najviše Poslovnik. Zato imamo svi pravo i nastavit ćemo sa replikama. Raspravljamo zato što je to na dnevnome redu, a glasat se neće moći bez mišljenja odbora, a mišljenje, a odbor može dat mišljenje u roku od 24 sata. Gospodin Grmoja ima prvu repliku. Hvala poštovani podpredsjedniče, poštovana državna tajnice moram izraziti veliko nezadovoljstvo načinom na koji se ovaj zakon gura u Hrvatski sabor, mimo procedure kako bi se pogodovalo političkoj opciji iz koje dolazite, kako biste povećali iznos znači za vašu izbornu kampanju, al isto tako kako biste onemogućili referendumsko izjašnjavanje građana. Sasvim je jasno da vi ne želite demokraciju i nikako se ne mogu složiti sa gospodinom podpredsjednikom koji je rekao da se ovaj zakon ne tiče svih građana. Političke stranke i politička stranka HDZ i ostale stranke vladajuće većine donose zakone koji se tiču svih naših građana, tako da je bitno kako se te stranke financiraju, koliko javnog novca troše i što se u tom cijelom procesu događa. Dakle, državna tajnice ja vas molim da povučete ovaj zakon iz ove ovdje rasprave jer očito nemamo znači ispunjene sve uvjete. Ja sam reko da je ovaj zakon bitan jer se radi o javnim novcima, al da ima i zakona koji su još bitniji od ovoga, s čime ćete se vi složiti jel da? Lijepo da se slažete sa mnom jedanput. Idemo dalje. Želite odgovoriti? Idemo dalje, gospodin Podolnjak. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege ovaj predloženi zakon je zapravo najgori primjer kako zakoni ne bi trebali doći pred Hrvatski sabor i kako ne bi trebali biti doneseni. Ovaj eklatantni primjer pokazuje da se zakon gura da bi se u vrlo kratkom roku, par dana prije raspisivanja izbora za Europski parlament donio zakon kojim se osiguravaju znatno veća sredstva koja se mogu trošiti za izbornu promidžbu. To je zapravo nedopustivo, još ovoga jutra prije Odbora za zakonodavstvo ovaj zakon je trebao stupiti na snagu 8 dana nakon objave u Narodnim novinama, što znači nakon što predsjednica Republike raspiše izbore i intervencijom Odbora za zakonodavstvo uz suglasnost predlagatelja ovaj zakon bi trebao stupiti na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama. Što znači da se želi [[Upadica: Hvala.]] objaviti i [[Upadica: Hvala lijepa.]] stupiti na snagu prije raspisivanja [[Upadica: 8 sekundi.]] izbora. Uvažena tajnice, pošto neće predsjedavajući da povuče ovaj zakon koji je protiv procedure, povucite ovaj zakon, vi dolazite iz grada ponosa Knina nemojte ga sramotiti. Moj najsretniji dan u životu je bio kad sam sa Dinare vidio grad iz pravca Grahora Knin. Nemojte sramotiti taj kraj, nemojte sramotiti za ono šta su davali svoje živote Hrvatski branitelji. Predsjedavajući to ne želi napraviti jer je podložan naravno HDZ-u i većini, pa vi napravite, budite hrabri, budite zvali su vas i kninska kraljica, povučite ovaj zakon ne sramotite grad ponos, grad pobjede, Knin, ne sramotite Dalmatinsku zagoru. Gospodin Bernardić, nema ga, gubi pravo. Hrvatski građani danas mogu vidjeti kako HDZ funkcionira i kako svojataju zemlju za sebe. Sve su podredili sebi. Kada se glasa, kada se raspravlja u saboru, a sada žele podrediti sebi i to koliko će se novca u kampanji moći trošiti. Znači to se mora isforsirati do petka da bi predsjednica mogla komotno raspisati izbora za 10-tak dana i nakon toga da se uđe u kampanju po principu i po pravilima kakvi do sada nisu vrijedili. Nevjerojatno je da ljudi podređuju državu sebi, sve što njima treba može se odraditi u dva dana, što građanima treba čeka se mjesecima, a nekada na žalost se uopće niti ne dočeka i sa te strane ne da je ovo europski HDZ, ovo je debelo balkanski HDZ i ispričavam se narodima sa Balkana što sam ih uvrijedio. Poštovana državna tajnice, cijelo vrijeme se, dakle, pokušava provući teza da će ovaj zakon pridonijeti transparentnosti financiranja, dakle, i političkih stranaka i referendumskih inicijativa, koliko je to licemjerno tvrditi govori činjenica da je prije mjesec dana u HS bio također Zakon o registru pravih vlasnika tvrtki, gdje zapravo vladajuća većina taj registar prolongirano za godinu dana jer smo mi također upozoravali, dakle, da ako neka pravna osoba ili neka tvrtka donira određenoj političkoj stranci da se neće znati, dakle, tko je pravni vlasnik te tvrtke, dakle, s jedne strane imamo totalno netransparentan, dakle, dio što se tiče toga, a sada s ovim zakonom vi tvrdite da će se transparentnost poboljšati što se tiče političkih stranaka i referendumskih inicijativa. Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege, danas raspravljamo o Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izbornoj promidžbi i referendumu i umjesto da oporba iskoristi svoju mogućnost i da prijedloge inicijative da svi ti postupci budu što kvalitetniji, pod nadzorom, transparentni, da se propišu rokovi, načini financiranja, oni su protiv donošenja tog zakona. Međutim, mene to ne čudi s obzirom na sjajne rezultate koje su ostvarili, čak mogu reći povijesne rezultate koji su ostvarili na izborima u ličko-senjskoj županiji, naravno, da su protiv svega. SDP nije osvojio čak niti jedan vijećnički mandat, a MOST čak nije uspio predati listu i sad zamislite vi to, u ličko-senjskoj županiji rezultat nula, oni razmišljaju o nekim europskim izborima, pa na sjeveru RH bi vam draga gospodo rekli dejte najte.

Hvala lijepo.

Ne mogu, bilo bi ružno da dobite i drugu. Kolega Stričak je povrijedio čl. 238., alineju prvu jer je govorio o temi koja nije premet rasprave.

Da, znači, da se skine s točke dnevnog reda. Hvala lijepa.

Poštovana državna tajnice, ovdje su vam postavljena mnoga relevantna pitanja u ovoj raspravi kao replike na vaše izlaganje, niste odgovorili na niti jedno. Da li to znači da smatrate ova pitanja nerelevantnim i ljude koji su ih postavili nerelevantnim, da ne predstavljaju veliki dio hrvatskog naroda ili je to oblik nepoštovanja prema HS? Jer nemamo gdje drugdje postaviti pitanja nego ovdje, u medijima ili na ulici. Dakle, ako hoćete kompetentnu demokratsku raspravu onda je ona ovdje. Dakle, zakon se sigurno donosi brzo, stupa na snagu danom donošenja, to je neuobičajeno, sva ta neuobičajena pitanja vezana uz zakon proizvode sumnje, na te sumnje morate dati odgovor i nama i hrvatskim građanima. Na kraju krajeva, odakle strankama 5 milijuna kuna za promidžbu, koja stranka to ima? Ne dobijamo toliko novaca iz državnog proračuna ili iz javnih izvora financiranja.

Samo odgovor uvaženom zastupniku, ja ću iskoristiti pravo u ime predlagatelja i na kraju ću imati završno obraćanje na sve ove vaše komentare, a nije 5 milijuna kuna, ne znam gdje ste našli taj iznos?

Poslovnika Hrvatskog sabora. Naime, prema članku 159. Poslovnika, Sabor djeluje na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom RH.

Tu se radi o amandmanu za koji nije nužno da se prihvati kao amandman, jel da.

Ja zapravo imam pitanje.

Da, da, to je bio odgovor na repliku. Dobro, uvažavajući sve razloge, g. Podolnjak ja sam vas pozorno slušao i normalno da imate to pravo da postavit to i normalno da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će morat dati odgovor na to. Ja bih držeći sve to u obzir, dao bih sada opet vama riječ da govorite u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gđo. državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. U pripremi za ovu točku, naravno pripremio sam izlaganje u ime kluba ali nakon današnje sjednice Odbora za zakonodavstvo koja je održana kako bi uopće ova točka mogla sada biti na raspravi, dogodila se tako velika promjena da sam ja zapravo prinuđen preokrenuti čitav govor koji sam pripremio vezano uz ovu točku i krenuti zapravo od kraja a kad kažem od kraja, to znači zapravo od posljednjeg članka zakona koji se odnosi na stupanje ovog zakona na snagu. Dakle prema odredbi koju vidite u prijedlogu zakona, ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama i to je uobičajena formulacija kad Hrvatski sabor donosi zakone i ona je u skladu sa Ustavom RH. I danas na Odboru za zakonodavstvo postavljam pitanje. raspisat će se izbori za Europski parlament kroz nekoliko dana. Ovaj zakon prema ovoj formulaciji trebao bi stupiti na snagu nakon raspisivanja izbora nekoliko dana i postavljam pitanje kako u trenutku kada su raspisani izbori u skladu sa odredbama postojećih zakona i postojećeg Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, kako će ovaj zakon stupiti na snagu usred izborne kampanje s time da postoji jedna značajna novina koju ovaj zakon predlaže a kad je riječ o financiranju izbora za članove Europskog parlamenta. U pravilu gotovo ovaj novi zakon ne mijenja iznose koji se mogu maksimalno utrošiti u pojedinim izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru, u lokalnim izborima, za izbore za Predsjednika Republike ali indikativno zamislite baš za ove izbore koji su pred nama se povećavaju sredstva sa milijun pol kuna koliko je to bilo do sada na 4 milijuna kuna, znači nego 2,5 puta više nego do sada, bez odgovarajućeg obrazloženja. Međutim mi smo bili uvjereni da se ovaj zakon neće moći primjenjivati za ove izbore za Europski parlament jer bi to bilo protivno dobroj parlamentarnoj praksi kako je to rekao Ustavni sud. Postoji preporuke, smjernice, venecijanske komisije, izborno zakonodavstvo se ne mijenja u izbornoj godini. Pazite, u izbornoj godini, godinu dana prije kako bi se svi subjekti mogli pripremiti na promjene u izbornom zakonodavstvu, mi ovaj zakon mijenjamo jedan dan ili dva dana po ovome kako se predlaže od Odbora za zakonodavstvo, prije raspisivanja odluke o izborima za nekoliko dana. I Odbor za zakonodavstvo umjesto da odgovori, na moje upite i o retroaktivnoj primjeni u nekim odredbama ovog zakona i o tome, kako je moguće da zakon stupi na snagu usred izborne promidžbe za izbor članova Europskog parlamenta, meni predsjednica odbora odgovara da oni imaju amandman, koji će odgovoriti na moje primjedbe. Amandman koji je dao Odbor za zakonodavstvo i koje ste vi maloprije primili, kaže sljedeće u čl. 102. se odredba mijenja da se umjesto osam dana, zamjenjuje riječima prvi dan. A sada slušajte obrazloženje, obrazloženje je da se dorađuje izričaj kako bi se odredbe ovog zakona, mogle primjenjivati što prije, s obzirom na sadržaj koji uređuju. Obrazloženje u jednoj rečenici, potpuno neodgovarajuće neprimijenjeno, potpuno suprotno onome što Ustavni sud nalaže, kada je u pitanju obrazloženje i posebno opravdani, ustavno obrazloženi razlozi za takvo stupanje zakona na snagu. Ustava, a on je iznad i ovog zakona i bilo kojeg zakona, zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakona drukčije određeno. Koji su osobito opravdani razlozi? Da se dorađuje izričaj kako bi se odredbe ovog zakona mogle primjenjivati što prije? Ja čak mislim da i ovaj Ustavni sud, u kojeg nemam preveliko povjerenje, ne bi mogao prihvatiti takvo obrazloženje za stupanje zakona na snagu. Ali i to ne opterećuje predlagatelja. Zajedničkim dogovorom, dakle, nije vlada htjela predložiti taj amandman, nego je to prepustili Odbora za zakonodavstvo koji to nikako ne bi smio činiti. To nije zadaća Odbora zakonodavstva, koji mora paziti da svaki zakon ispunjava sve odredbe poslovnika, ali jednako tako i više od toga mora paziti, da poštiva Ustav. A iz jednog jedinog razloga, da bi ovaj zakon stupio na snagu prije formalnog raspisivanja izbora za Europski parlament, kako bi vladajuća stranka sa svojim partnerima umjesto 1,5 milijun kuna, u ovoj predstojećoj izbornoj promidžbi, mogla potrošiti 4 milijuna kuna, imaju dovoljno novaca, žele to maksimalno iskoristiti, žele na taj način ostvariti što veći utjecaj na birače, ali i na apsolutni neprimjeren način. Na takav način, to je apsolutno Ustavom nedopušteno. I zbog tog razloga, da želite trošiti 2,5 milijuna više, nego što biste smijali po postojećim zakonskim odredbama, vi radite ovakvu rabotu i drastično kršite ne samo dobru parlamentarnu praksu, na koju upozorava i Venecijanska komisija, na koju je više puta upozorio Ustavni sud u svojim izvješćima o stupanju zakona na snagu i svemu tome usprkos, vi ste spremni sve to prekršiti, da biste mogli potrošiti 2,5 milijuna kuna više. I zamislite sve ovo što mi raspravljamo i cijela suština zakona, svodi se da vi možete potrošiti puno više novaca u predstojećim izborima i da to ponovim 30 puta još ne bi bilo dovoljno. Sve ostalo, zapravo što je pripremljeno u ovom zakonu, u ovoj raspravi i svi amandmani koje ćemo podnijeti, padaju u sjenu ovog drastičnog kršenja Ustava. Vi znate da se ne razbacujem često s ove govornice, o tome, d se krši Ustav, ali kada to govorim, onda stvarno sam iskreno uvjeren da se krši Ustav, nije stvar razbacivanja, ali na takav način, na Odboru za zakonodavstvo, danas ujutro, promijeniti odredbu o stupanju zakona na snagu, sa obrazloženjem da se dorađuje izričaj, pa mogli su biti pošteni i reći, želimo da ovo stupi na snagu ranije, kako bi se mogla primijeniti odredba, da se može trošiti više novaca u predstojećoj izbornoj promidžbi, jer smatramo.

Naravno ono protiv čega smo bili od samog početka to je vaš stav i prijedlog da se ovim zakonom regulira i referendumske kampanje, odnosno, promidžba vezana uz referendum. I smatramo da to apsolutno nije predmet ovog zakona, nego je to predmet posebnog temeljnog Zakona o referendumu. To je lako obrazložiti, činjenicom, koja nam je nedavno postala dostupna, a to je zapravo, ono što je vaš ministar rekao javno, službeno, da u zakonu koji pripremate, o Zakonu o referendumu, koji će uskoro biti na javnom savjetovanju, uvodite i neke nove institute, pa tako uvodite i institut protureferendumske inicijative. Ono o čemu sam ja inače govorio o raspravama i na Odboru za Ustav, da tamo gdje postoji referendumska inicijativa u pravilu postoje i uvijek i oni subjekti koji su protiv toga i koji vode svoju kampanju protiv nekog referenduma. Po logici stvari, vi sada želite regulirati onu inicijativu koja predlaže referendum i ona će podlijegati svim odredbama ovog zakona. Međutim, protureferendumske inicijative nisu uopće regulirane ovim zakonom. Primjerice, da to mogu građanima jednostavnije obrazložiti. Sada su sindikati već pokrenuli proceduru inicijative za referendum o izmjeni nekih odredbi zakona mirovinske reforme. Dakle već su najavili pitanje, objavili su ga u jednom dnevnom listu, pokrenuta je procedura, prikupljat će se potpisi u travnju, odnosno svibnju, dakle, poštuju sve odredbe Zakona o referendumu i oni će zapravo biti obuhvaćeni ako ovaj zakon stupi na snagu i odredbama koje ih obvezuju da poštivanje odredbi o financiranju referendumske kampanje. Međutim, što je sa onim subjektima, a naročito je tu Vlada i njena ministarstva koja će aktivno istupati protiv tog sindikalnog referenduma, njihova aktivnost ni na koji način nije regulirala zakonom. Ja sam upozoravao da će Vlada vrlo često u pravilu biti protiv takvih inicijativa. Pogotovo kada je riječ o prijedlozima kojima se želi na referendumu izglasati odluka da se ukida određeni zakon ili neke odredbe zakona. I vi danas već na programima radija, televizije imate emisije u kojima se Vlada, njeni ministri i predstavnici konfrontiraju sa predstavnicima sindikata. Ali, predstavnici sindikata će svaku kunu koju utroše morati precizirati kroz izvješća javno podastreti. Vlada koja će voditi aktivnu kampanju protiv referenduma, ona nije obvezna ništa. Međutim, po svim smjernicama i Venecijanske komisije, nedopustivo je da Vlada koristi javne resurse, proračunski novac, da bi vodila kampanju protiv nekog građanskog referenduma. Vi to uopće ne regulirate ovim prijedlogom zakona. Slovenski Ustavni sud je upravo to učinio, ukinuo je neke odredbe Zakona o referendumu, poništio je rezultat jednog referenduma u Sloveniji jer je Vlada koristila proračunska sredstva da bi vodila protureferendumsku kampanju. Da, to je učinio slovenski Ustavi sud. I rekao je da Vlada nije smjela koristiti jedan euro iz državnog proračuna jer je to novac svih građana da bi ga koristila protiv neke referendumske inicijative. O tome nema slova u vašem prijedlogu. Ali, nedvojbeno je da će Vlada istupati svakog dana protiv referenduma koji je pokrenut i koji je već realnost, a znali smo da će se dogoditi uskoro i neka građanska inicijativa, sindikalna inicijativa, kojom će se tražiti glasanje o nekim zakonskim odredbama odnosno sa drugačijim rješenjima koji dovodi u pitanje mirovinsku reformu koju je ova Vlada predložila i ova parlamentarna većina izglasala. I hoće li biti u istom, ravnopravnom položaju? Sindikati koji će za svaku lipu donacija i utroška morati obrazložiti javno i pisati izvješća i Vlada koja će voditi i kampanju u kojoj neće morati obrazlagati ništa. A moguće je, neki drugi subjekti koji će istupati protiv ovog referenduma. I to je ovo apsolutno neprihvatljivo na takav način regulirati. Prvo je trebalo donijeti Zakon o referendumu, a onda regulirati ova ostala pitanja. Sve ostalo što nisam mogao sada reći, reći ćemo kroz amandmane koje ćemo podnijeti na ovaj konačni prijedlog zakona, ukoliko uopće dođe u fazu odlučivanja.

Kolegice i kolege. U prvom čitanju vrlo jasno smo istaknuli određene naše primjedbe što smatramo da bi ovaj zakon, ovaj prijedlog zakona učinilo boljim. Možda, po našem sudu, kvalitetnijim rješenjem. Tako da neću predugo o tim stvarima, samo ću ponoviti ono što je bilo izneseno iznad stajališta našeg kluba u 1. čitanju, što nije uvaženo, a što smatramo da eventualno još se može korigirati i kroz amandmane, a jednako tako može se i kroz amandmane Vlade. Naime, smatramo što ovaj zakon definira, izuzetno važnim, nužnim, da se vrlo jasno i što preciznije moguće propiše način financiranja izborne promidžbe, političkih aktivnosti, pa i samoga referenduma. Ovaj dodatak za referendum, iako je protivljenje određenih klubova, razlikujemo se u tom stajalištu, međutim smatramo da je više nego nužno potrebno upravo iz razloga da bi referendumi, neovisno kojim povodom, koje inicijative, da bi dobio na važnosti, a jednako tako, da ne bi referendum, kao jedan od najviših oblika demokratskog odlučivanja, da ne bi palo zrnce sumnje odnosno ono što nikako ne bi u političkom djelovanju trebalo biti.

Znači ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu, radi se o kandidatu za predsjednika republike ili predsjednicu. Jednako tako za izbor načelnika, gradonačelnika u jedinicama lokalne samouprave. Predlagali smo u raspravili bili da se ti iznosi korigiraju na niže, neovisno o tome što se ne radi u najvećem dijelu o javnom novcu ali opet posredno i da o javnom novcu, međutim postavlja se pitanje političke poruke koju želimo poslati uvažavajući i standard naših građana, prvenstveno jednako tako i određena druga izdvajanja i aktivnosti koje se dešavaju u političkom prostoru. Stoga je naš prijedlog bio da se umjesto 8 miliona kuna na izborima za predsjednika ili predsjednicu Republike da se taj iznos smanji za 20% pošto je u točki 4. istoga članka definirano da ukoliko se uđe u personalnim kampanjama u drugi krug da se tada na iznos koji je propisan člankom zakona 38. dodaje 20% za one kandidate koji uđu u drugi krug. Smatramo da je ovaj iznos i to nam je prihvatljivo rješenje koji je naznačen 8 miliona za predsjednicu Republike, milion kuna za gradonačelnika Zagreba, 600.000 za župane, gradonačelnike velikih gradova, 250.000 kuna na izborima za gradonačelnika, načelnika u JLS-ima više od 10.000 stanovnika itd., smatramo da bi ga trebalo umanjiti za 20% pošto u slučaju izlaska u drugi krug tada taj iznos se u cijelosti može kao takav prihvatiti. Iako smatramo da bi i oni koji se kandidiraju koji su čelnici u personalnim kampanjama i općenito političke stranke trebale daleko skromnije ponašati sa novcem, iako smo društvo kapitala mislim da ova potrošačka groznica koja se može iščitati u određenim političkim kampanjama da ipak bi trebali malo umjerenije i mi nastupati u tome dijelu. Isto tako imali smo dilemu oko 4 miliona kuna što je prijedlog zakona za europske izbore. Možemo prihvatiti nakon konzultacija u klubu, radi velike važnosti po nama, ovih europskih izbora. Naprosto iz kojih razloga? Europski izbori odvijaju se ove godine, vidimo da se i RH kroz aktivnosti resornih ministarstava intenzivno priprema za novu fiskalnu perspektivu 2021.-2027. pa jednako tako možemo prihvatiti i da političke stranke koje će kandidirati svoje zastupnike na listama da na neki način i kroz tu kampanju još više senzibiliziraju hrvatske građane da pokažu što veći interes za izlazak na izbore za Europski parlament, jer sada se vidjelo pogotovo u zadnjih 2 godine kada se intenzivnije krenulo u privlačenje sredstava koliko su oni važni za razvoj Hrvatske, a jednako tako i za razvoj gospodarstva. Što se tiče, još par riječi o referendumu, da li je mjesto u ovom zakonu ili u posebnom zakonu, to je tema o kojoj možemo imati različitih mišljenja. Međutim kad se pogleda što je drugo referendum nego ostvarivanje političkih ideja i ciljeva. Po toj logici stvari ne vidim razloga zašto u ovom zakonu ne bi bilo također regulirano što sve, kako na koji način je nužno da se prikaže i u izvješćima i da ovaj …/nerazumljivo/… i da referendum bude također obuhvaćen ovim prijedlogom zakona. Sa ostalim izmjenama u načelu smo suglasni.

Slijedeći Klub zastupnika je onaj nezavisnih zastupnika u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar, izvolite. Hvala podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, nastojat ću u kratkoj raspravi reći ću nekoliko stvari koje mi se čine bitne napomenuti vezano uz donošenje ovoga važnoga zakona i prije toga moram samo reći da ćemo i podnesi amandman na ovaj prijedlog zakona, nadamo se da će ga predstavnici Vlade dobro razmotriti kako bi doprinio i boljoj transparentnosti financiranja političkih stranaka, a s druge strane i sprečavanju mogućih koruptivnih radnji unutar ovoga prevažnoga područja. Naime, u demokraciji nema važnije stvari od izbora. Kažu da je to festival demokracije, na izborima političke stranke sučeljavaju svoje političke stavove, svoje programe i na temelju toga onda im birači daju povjerenje za idući mandat na bilo kojoj razini vlasti kako bi predstavljali građane i kako bi radili za dobrobit najvećeg broja ili gotovo svih građana neovisno o tome tko je u fazi izbornog procesa za koga glasao. Demokratsko uređenje nije najbolje na svijetu, ali je najbolje koje poznajemo i moramo ga se držati i zbog toga i ovaj zakon mora doprinesti boljim demokratskim odnosima i na kraju krajeva poštenijim, transparentnijim izborima prije svega, jer svrha djelovanja političkih stranaka je izlazak na izbore, to moramo znati. Jer između dvaju ciklusa izbora politička stranka zapravo onog trenutka kad završe jedni izbori, počinju drugi i politička stranka se uvijek priprema za izbore, naravno ona politička stranka koja je na vlasti ona ima teži, težu, teži dio priče jer mora obnašati vlast, mora biti odgovora, a s druge strane to je i bolja pozicija jer na taj način ima bolju priliku da koristi one svoje uspjehe za promidžbu, naravno i neuspjehe da ne bi građani više za njih glasali. Jedna od osnovnih, evo, da obrazložimo amandman koji ćemo podnesti u toku ove rasprave, odnosi na financiranje i moram priznati da to mi u klubu nemamo, iako nas je malo u klubu nemamo zajednički stav, ali mi ćemo ga u ime kluba podnesti jel to je opet demokracija, 2:1 smo izglasali, tako da ga podnesemo taj amandman. Naime, u čl. 46. se navodi tko sve ne smije donirati političke stranke i mi ćemo ovdje predložiti amandman, nadam se da ga Vlada dobro pregleda, pa možda da ga čak i korigira ako treba, neka bude i amandman Vlade. Naime, radi se o tome da želimo zabraniti doniranje političkih stranaka onim fizičkim i pravnim osobama koje sudjeluju u postupcima javne nabave tj. koji imaju Ugovore o javnoj nabavi sa jedinicama lokalne samouprave, zapravo sa javnim proračunima, pa čak i javnim poduzećima jer se u ovom članku već zabranjuje donacija iz javnih proračuna, dakle, javnim novcem, a ovim bi se spriječilo da i oni koji sudjeluju u postupcima javne nabave, koji imaju ugovore sa određenim pragom, mi smo ovdje prag stavili 50.000,00 kn, može on biti i veći, da se zabrani takvo doniranje. Da budem precizan, općinski načelnik može preko bagatelne nabave s jednom pravnom osobom redovito sklapati Ugovore o radu, bilo da su u pitanju nabava robe, usluga il radova i nakon toga mi imamo slučaj da ta pravna osoba financira političku stranku iz koje je sasvim slučajno i taj načelnik, to je jedan ovako slikoviti primjer, naravno, ako to potegnemo na državnu razinu, onda je to puno ozbiljnije, tim amandmanom želimo to spriječiti i dati doprinos da se javne stvari financiraju javnim novcem jer vidimo prema nekim političkim strankama da, jedna sigurno da je revizija utvrdila, mislim da je 2016.g. ima više, više prihoda ima od donacija građana nego li ima iz javnog proračuna i to se tim amandmanom želi spriječiti. Uz ovu napomenu, uz ovu primjedbu koju je kolega Podolnjak iznio da jest doista u zadnjem trenutku se zaista promijenilo vrijeme stupanja na snagu, mislim da druge stvari nama nisu sporne, treba svakako urediti ovo pitanje, ovaj zakon se bavi s tim da se uredi financiranje, da se točno i transparentno zna tko je financirao i u kolikom iznosu, je li ovaj iznos 4 milijuna kuna sad dovoljan ako je to predviđeno za, budući da je za EU parlament cijela RH jedna izborna jedinica, doista, je li to dovoljno jer bolje da se i poveća prag, nego da imamo situaciju da se financiraju političke kampanje, da tako se izrazim, ispod žita, pa onda stranka prikaže, da je recimo evo, moja županija je relativno mala županija, pa se to lijepo vidi, stranka prikaže nekakvu cifru koja je čudna, a tamo nema, nema zapravo grma na kojem nema, bilo plakat, bilo nekakva druga, drugi promidžbeni materijal. Ono što trebamo isto, valja u kontekstu ovog zakona usporediti da mnogi župani to koriste, mnogi gradonačelnici, pa pod krinkom nekakvih biltena, oglasnika, pa to koriste redovito za svoje izborne promidžbe i na taj način se onda i dio novca ne prikazuje realno. Molimo predlagatelja da ovaj naš amandman razmotri, a s druge strane nemamo razloga da ne podržimo ovaj zakonski prijedlog. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Sokol. Hvala g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolege zastupnici, pred nama je Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Ovim putem bih naglasio upravo ovu prvu riječ, a to je konačni prijedlog zakona. Zbog čega? Jel smo danas u sabornici čuli kako se ovaj zakon donosi hitno, brzinski, da ljudi ne primijete itd. itd. Međutim, ono što je bitno je, da je ovo drugo čitanje, znači, mi smo imali ovaj zakon već u prvom čitanju, raspravili smo ga u HS, niz prijedloga, izmjena i promjena ovog prijedloga zakona koji su tad saborski zastupnici i nadležni Odbori stavili, su usvojeni. Dakle, dosta mislim da nitko ne može reći da je iznenađen donošenjem ovog zakona, niti može reći da je bila nekakva hitna procedura ili nešto slično. Dok s druge strane, u vrijeme SDP-ove Vlade su hitne procedure bile, u HS bile puno češće, pa tako između ostalog, poznati tzv. lex Perković koji je donesen u hitnoj proceduri nekoliko dana prije ulaska u EU, stupio na snagu praktički odmah i koji nas je doveo kasnije u sukob sa tijelima upravo te EU koji su doveli RH u velike probleme, tako da mislim da doista ne možemo prihvatiti ove oporbene primjedbe kako eto se ovaj zakon donosi da netko se ne bi dosjetio, da netko ne bi za njega saznao na vrijeme i sl. Mislim da takvu navadu donošenja zakona u čudnim okolnostima, brzinski, da prođe ispod lupe javnosti ima upravo neke stranke koje su danas u oporbi. No dobro, ono što bih ja kod ovog Konačnog prijedloga zakona naglasio, mislim da je to ključna stvar, to je riječ transparentnost, znači, poanta ovog zakona je da se poveća transparentnost i nadzor u financiranju političkih aktivnosti i to je ono što javnost treba znati jer to je ono što mislim da doista svi želimo. Znači, između ostalog, znači tu spada propisivanje puno bolje nego do sada, obveze dostave i objave financijskih izvještaja, kao i objave izvješća o provedenom nadzoru izvještaja od strane Državnog izbornog povjerenstva, to je jedna bitna novina. Drugo je ono što je spomenuto ovdje više puta, a tiče se financiranja referendumskih kampanja. Znači, ono što mislim da javnost treba znati, znači, ovim zakonom se reguliraju i na način da se ista pravila na odgovarajući način koja se odnose na financiranje političkih stranaka izbora, primjenjuju i na referendume. A koja su to pravila? Ono jedno pravilo koje bih ja istaknuo, to je propisano čl. 81. da strane države, strane pravne osobe i strane političke stranke, kao i strane fizičke osobe, osim građana EU koje imaju prebivalište u RH, ne mogu financirati referendumske aktivnosti. Postoji li netko u oporbi koja se vehementno protivi ovom zakonu, tko želi da strani centri moći financiraju referendumske kampanje u RH i to referendumske kampanje koje između ostalog može mijenjati Ustav kao najviši pravni akt Hrvatske države, sad ja ne znam doista želi li neki možda zastupnici Živog zida ili MOST-a koji se očito najviše protive ovom zakonu žele da netko izvana može mijenjati, utjecati na promjene Hrvatskog Ustava i na samu esenciju funkcioniranja Hrvatske države. Možda ljudi s kojima su prije bili u ratu, ja to ne znam, ali ja ne vidim razlog zašto bi se netko ovakvim odredbama zakona protivio. Koji samo zabranjuje utjecaj izvana na temelje ustavnopravnog poretka RH i povećava transparentnost kompletnog referendumskog postupka i postupka kontroliranja političkih aktivnosti i samog izbornog i samih izbornih pravila. Dakle, ja doista ne vidim kako se netko može tome protiviti tko želi dobro RH. Dalje, naglasio bih uređenje načina raspoređivanja sredstava za redovno godišnje financiranje na način da se sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna raspoređuju političkim strankama razmjerno broj dobivenih zastupničkih mjesta odnosno mjesta članova predsjedničkog tijela jedinica samouprave prema konačnim rezultatima izbora, a ne u trenutku konstituiranja kao prema dosadašnjem rješenju. Znači racio odnosno svrha ove odredbe je vrlo jasna. Znači mi smo imali neke, neke oporbene zastupnike i njihove stranke, poput reći ću otvoreni Živog zida, to mogu reći budući da oni otvoreno prozivaju HDZ koji su se zbog nekih svojih internih sukoba, podjela i da ne ulazim u sve detalje, bili malo u jednoj stranci, na jednoj izbornoj listi, onda u trenutku konstituiranja sabora pripadali drugoj stranci i toj drugoj stranci koja je praktički nepostojeća je jedan sadašnji zastupnik Živog zida da dobije ne pripadajuću financijsku korist od preko milijun kuna. I ovaj zakon takve stvari onemogućava, upravo jedna od svrha ovog zakona je da se gleda trenutak objave konačnih izbornih, trenutak objave konačnih izbornih rezultata da bi se takve situacije spriječile i da financiranje političkih stranaka odgovara volji hrvatskih građana. Ja doista ne vidim koji je tome problem? Možda zastupnicima iz Živog zida to smeta jer oni imaju ko zna kakve svoje možda privatne kombinacije s nekim drugim strankama i nekim drugim političkim opcijama, ali da to nije u interesu, takvo ponašanje nije u interesu hrvatskih građana i općenito u javnom interesu. Dakle, pitanje izbora za Europski parlament, tu je doista, doista puno toga rečeno pa bih objasnio ukratko o čemu se radi jer možda kroz ovu kakofoniju to nije bilo dovoljno jasno. Znači predlaže se da se sa 1,5 miliona kuna maksimalan iznos za financiranje kampanje za europske izbore poveća na 4 miliona kuna. Koja je logika toga? Pa logika toga se vidi iz samog zakona, usporedimo financiranje za druge tipove izbora sa ovim izborima. Znači izbori za zastupnike u Hrvatski sabor postavljaju limit od milion i pol kuna po izbornoj jedinici, znači imamo 1,5 milion kuna po izbornoj jedinici pa ja mislim da doista nije logično da za europske izbore gdje je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica, gdje su automatski troškovi puno veći jer treba obići sve dijelove Hrvatske, treba omogućiti svim građanima da čuju kandidate i treba se svim građanima obratiti, pa uključujući i one manje dostupne dijelove Hrvatske, naravno da su troškovi veći. Pa mislim da je svima u interesu da kampanja dođe u doista sve hrvatske županije, sve općine i gradove i da građani čuju šta njihovi kandidati imaju za reći. I onda upravo zbog toga logičnije da bude 4 miliona kuna nego da bude isti iznos koji je za parlamentarne izbore rezerviran za jednu izbornu jedinicu koja obuhvaća možda 2, 3 županije. To što neke stranke nemaju možda razvijenu infrastrukturu, možda ih neki dijelovi Hrvatske ne zanimaju jer su se pretvorili defacto u regionalne stranke, pa im ne treba, nije im potreban veći iznos, to je ono što im možda smeta, ali opet to nije riječ o javnom interesu nego partikularnim interesima pojedinih oporbenih stranaka. I to je ono što se treba ovdje naglasiti. Dalje, što se tiče ovih primjedbi vezanih uz to koliko tko ima sredstava, pa i u, znači iznos sredstava koje stranke imaju je proporcionalan dvjema stvarima. Prvo je povjerenje građana, znači što ste više dobili povjerenja građana na parlamentarnim izborima toliko više sredstava imate. To što neke stranke koje su se pretvorile u marginalne stranke nažalost zbog toga neće dobiti, ne dobivaju dovoljno sredstava iz proračuna koliko bi same htjele opet nije problem hrvatskih građana nego njih. Dakle, tko ima veće povjerenje građana dobiva više resursa, znači to je ono što je bitno. Također, više sredstava dobivaju oni koji imaju više članova, to što neke stranke nakon godina i godina postojanja nisu u stanju formirati lokalne ogranke, što ih ne zanima povećanje broja članova nego se sve rješava u nekom uskom …/nerazumljivo/… od nekoliko ljudi i zbog toga nemaju dovoljno sredstava od članarina to je njihov problem, ali to nije problem hrvatskih građana.

To što HDZ kao stranka koja je na parlamentarnim izborima dobila najveće povjerenje građana i samim time ima i najviše sredstava na raspolaganju, to je, to su građani odlučili. A to što nekima takve stvari smetaju je prvenstveno njihov problem. Što se tiče samih europskih izbora često čujemo kako je interes za europske teme nedovoljno velik, kako ljudi nisu dovoljno upućeni u to što EU znači, pa su se spominjali argumenti iz oporbenih stranaka koje su sada protiv ovog zakona da, da se većina zakona odnosno propisa donosi u EU itd., itd., pa upravo to, taj problem treba riješiti kroz jaču kampanju, kroz jaču kampanju kroz koju će se građani upoznati sa europskim temama, to je ono što mi želimo i upravo zbog toga mislim da u to treba uložiti sredstva. Na kraju krajeva Europski parlament ima i te kako velike ovlasti. Mi često čujemo od nekih neupućenih oporbenih zastupnika koji već sebe vide u tom Europskom parlamentu, a paralelno govore kako je taj parlament samo parlaonica kako nema nikakvih ovlasti, čujemo, čujemo svašta. Međutim ja bi samo naglasio, znači Europski parlament, bez suglasnosti Europskog parlamenta ne može se imenovati Europska komisija, ne može stupiti na dužnost, ne može se donijeti godišnji proračun EU, a kao što je kolega Batinić rekao ne može se donijeti niti 7-godišnja financijska perspektiva EU koja će se upravo pregovarati iduće godine, nakon ovih europskih izbora gdje će Europski parlament imati i te kako imati veliku ulogu, a ta financijska perspektiva je za Hrvatsku od izuzetnog značaja, jer ćemo se mi morati izboriti i na tome će raditi i naši izabrani europski zastupnici, ja se nadam svi koji budu izabrani, da će gledati javni interes, a ne partikularne interese, kako bi u Hrvatskoj najmanju ruku ostala ona sredstva iz kohezijska politike koje su joj sada na raspolaganju. I to je za Hrvatsku od ključnog značaja. Znači mi smo u situaciji, da imamo niz investicija, kako na lokalnoj razini, kako na razini velikih državnih projekata, poput Pelješkog mosta, se financiraju upravo iz europskih fondova. I borba za te europske fondove, je nešto što nama od izuzetnog značaja. Pa upravo zbog toga su nam i ovi izbori za Europski parlament bitni, da dobijemo najkvalitetnije zastupnike, koji će se na najkvalitetniji i najbolji način boriti za hrvatske interese u Briselu. I upravo iz toga razloga, ja doista ne vidim, kome smeta, da ta kampanja bude na jednoj visokoj i ozbiljnoj razini. Možda, kažem, smeta onima koji nemaju dovoljno resursa, koji nemaju dovoljno članova, koji su ovršeni možda od nekih svojih bivših članova, kao najveća oporbena stranka, pa onda i zbog toga imaju financijske probleme, ali opet, ako netko nije u stanju voditi svoje stranačke financije, doista je pitanje želimo li da takve osobe i da takve političke stranke vode kako državne financije, tako europske financije. Tako da je čisto da se zna zbog čega nekima smeta ovo povećanja i zbog čega je to povećanje i dobro, i da hrvatski građani doista trebaju dobiti što više informacija o EU, da bi mogle donijeti najbolju odluku na ovim izborima i to je ono opravdanje, radi čega ovaj zakon povećava ta sredstva i mislim da to svatko, tko malo razmišlja o tematici će pozdraviti. Također, bile su određene primjedbe u prvom čitanju, to sam već spomenuo, znači dosta njih je usvojeno, što isto tako pokazuje da vlada nije pokušavala mimo Sabora, mimo javne pozornosti na silu pogurati zakone, nego baš dapače. Evo, ja bih recimo istaknuo odredbu, vezano uz čl.53 stavak 2. kojem je propisano da revizijom političkih stranaka nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika, čiji su godišnji prihodi vrijednosti imovine iskazani u godišnjim financijskim izvještajima manjim od 230 tisuća kuna. Što znači da je veći dio, veći broj političkih subjekata podvrgnut obvezne revizije od strane Državne revizije, nego što je bio u prvom čitanju, odnosno, u prvom prijedlogu zakona. Što isto tako pokazuje da je temeljni cilj i svrha ovog zakona, upravo transparentnost, upravo jači nadzor nad političkim aktivnostima, kako političkim strankama, izborima tako i referendumima i to je ono što štiti javni interes i što mislim da svatko treba pozdraviti. Na kraju svega Klub zastupnika HDZ-a je pozorno razmotrio ovaj zakon, neke naše primjedbe su usvojene.

Za sve oni koji ne znaju, za razliku od hrvatskog parlamenta, dakle, Hrvatskog sabora, Europski parlament nije vezan uz povjerenje vladi. Dakle u Europskom parlamentu nemate izvanredne izbore, osim u onim situacijama, kao što je to bilo 2013.g . kada neka država članica ulazi u Europski parlament. Dakle, od 1979. g. pa do danas, izbori za Europski parlament se odvijaju u redovnom ciklusu.

I zato je fascinantno objašnjenje i mojeg uvaženog prethodnika, a i vladajuće većine, da je ova promjena koja je sada predložena sa preuranjujem stupanjem na snagu nužna, poštovane kolegice i kolege, niste dobro odradili svoj posao, niste dobro planirali, i onda ste u zadnji čas shvatili, da ako želite da vam se povećaju sredstva koja možete potrošiti u kampanji za europske izbore, to morate napraviti ovako. Vi ćete to naravno napraviti, jer je Odbor za zakonodavstvo predložio amandman, dovoljno je da državna tajnica, ako već nije kaže, da ga Vlada RH prihvaća i to je to. Mi o tom amandmanu glasovati nećemo, a o pojedinim sastavcima, vladajuće većine, koje s vremena na vrijeme … [[Govornik se ne razumije.]] da posjeduju ikakvu autonomiju odlučivanja, ovisi hoće li to u konačnici podržati, ali ja u to kao ni u jednom slučaju do sada ne sumnjam i mi ćemo ovaj zakon, upravo u ovom obliku i u petak usvojiti. To je danas već gotovo potpuno jasno, i onda na nama kao oporbi, ostaje samo da obrazložimo zbog čega ga nećemo i ne možemo podržati. Za razliku od jednog mog prethodnika, koji također iz opozicije, koji kaže, da nema razloga, da ovaj zakon ne podrži, ja ću reći, da nema razloga da ovaj zakon podrži. Da doista, u odnosu na prvo čitanje, postoje određene i to pozitivne promijene, to ne treba negirati, to je činjenica. Činjenica je da ovakvi zakoni, zahtijevaju redovito servisiranje, kako bi se uskladili sa svim onima … [[Govornik se ne razumije.]] koje i hrvatski građani a i hrvatski političari znaju napraviti. Kada se osnovni zakon donosio prije 10-tak godina, nikome nije palo na pamet, da bi netko mogao od trenutka izbora, pa do trenutka konstituiranja Sabora, preći u drugu političku stranku ili formirati novu političku stranku, to je danas ne samo realnost, nego nešto što se često događa. I naravno da to treba sankcionirati, jer je to evidentna prevara birača. I zato je dobro da se to u ovom zakonu adresira. Dobro je da se u ovom zakonu adresira i prihvaća ono što smo predložili kao oporba, da sve sankcije odlaze sa političkih prema neovisnim tijelima odnosno da neovisna tijela, konkretno DIP, budu ti koji će sankcionirati. Ali, poštovane kolegice i kolege, to je sve što je dobro, ono što je loše daleko nadvladava dobre stvari u ovom zakonu. I počet ću redom, počet ću sa onime na što smo u prvom čitanju upozoravali i jasno upozorili što će se dogoditi, a što vladajući nisu prihvatili. Čl. 19. godišnje donacije, imamo ograničenje doniranja za pravne osobe od 200.000,00 kn godišnje, ali poštovane kolegice i kolege, ne spominju se povezana društva. Pa primjerice Agrokor ili kako se već danas zove, može donirati 200.000,00 kn, a onda svaka sastavnica iz toga koncerna još po 200.000,00 kn, pa gdje je onda tu ograničenje? Nema ga, ali to nije sve. Iz izloga br. 2. imamo čl. 29. koji govori o donacijama za pojedine izbore i taj članak kaže da se te donacije u stvari ne kumuliraju sa onim donacijama za godišnje financiranje. I poštovana državna tajnice, vi ste ovdje predstavnica Vlade, pa ću se vama direktno obratiti, to što je neko rješenje, bilo je i u dosadašnjem prijedlogu zakona, ne znači da je ono samo po sebi dobro, da su sva rješenja u postojećem zakonu bila dobra, zakon uopće ne bi trebalo mijenjati. Ovo je, recimo, rješenje koje je bilo izuzetno loše, a sad ću vam dati primjer, uzmimo hipotetski jedno poduzeće koje je poznato i po donacijama HDZ-u, koje je poznato i po donacijama predsjednici RH, doduše, naravno, za uzvrat za tu donaciju je išlo i jedno pomilovanje, Lana grupa. Primjerice Lana grupa u ovoj godini, ako gledamo čl. 19.

2021. kada budemo imali lokalne izbore, moći će donirati i njihovog kandidata za Grad Zagreb i njihovog kandidata za župana zagrebačkog itd., jer se ta ograničenja ne kumuliraju. Kada zbrojite koliko jedinica lokalne samouprave ima u RH bit će vam jasno da u onoj godini u kojoj imamo lokalne izbore, u stvari ne postoji ograničenje za financiranje političke aktivnosti i to je loše i to bi trebalo izmijeniti. Međutim, vladajući to nisu prihvatili. Idemo dalje, još jedan primjer na koji sam ukazao u prvom čitanju. Način na koji se rade financijska izvješća, ukazali smo da je u zakonu predviđeno da se ona rade po novčanom načelu, tražili smo da se umjesto novčanog načela koristi načelo nastanka. Nisam ekonomist, pa sam konzultirao i nekakve stručne u onoj mjeri u kojoj ih mogu razumjeti, tekstove, i u njima jasno stoji da se kod izrade financijskih izvješća koristi načelo nastanka, kako bi se prikazalo sve obveze koje postoje za pojedinog poduzetnika, a ne samo one koje su plaćene. Šta to konkretno znači? 2017.g. svi ćete se sjetiti Grada Zagreba, svi ćete se sjetiti kako je Grad Zagreb bio preplavljen plakatima Milana Bandića, a onda se radi preliminarno financijsko izvješće i Milan Bandić prikazuje nulu. Ja sam se nadao da će vas recentni izbori u ličko-senjskoj županiji ponukati da na ovu primjedbu reagirate i da ugradite ono što sam govorio u prvom čitanju. Zašto? Zato što je isto ono što je napravio Milan Bandić, u ličko-senjskoj županiji je napravio Dado Milinović, oblijepio je županiju svojim plakatima, a u financijskim izvješćima nula. Kada će prikazati koliko je novca potrošio? Naravno, kada prođu izbori, kada to više ne bude bilo bitno, kada se time eventualno bude bavila Državna revizija ili Državno odvjetništvo, kako to u RH nažalost i prečesto i biva. Poštovane kolegice i kolege, ovo na prvi pogled djeluje kao jednostavna primjedba, ali ona to nije, ovo je konkretna primjedba na zakon koja će imati konkretne posljedice. Zašto? Zato što upravo oni imaju mogućnost uvjetovati poduzetnicima koji im pružaju usluge na svojem području, da im ne plate odmah, oni koji nemaju vlast i koji se nekome protukandidiraju iz koje god stranke bili, tu mogućnost rijetko ili nikada nemaju.

I za kraj, možda najveća primjedba ovom zakonu. Za razliku od nekih kolega, mi iz SDP-a ne smatramo da se pitanje financiranja referenduma ne treba urediti, dapače, mi smatramo da je to nužno. Nadalje, mi niti ne smatramo da bi to trebalo biti uređeno nekim posebnim, drugim zakonom. Zakon koji uređuje pitanje financiranja političkih aktivnosti je pravo mjesto na kojem će se urediti i pitanje financiranja referenduma. Pa zato što je referendum politička aktivnost. Referendum je politička aktivnost na kojoj se odlučuje o važnim političkim temama za jednu zajednicu, bilo općinu, grad, županiju, u konačnici i za RH. Pa gdje drugdje urediti financiranje referenduma nego u zakonu koji uređuje financiranje političkih aktivnosti. Ali tada, poštovane kolegice i kolege treba ići logičnim putem, treba prvo definirati što trebamo promijeniti u referendumu. Mi u SDP-u smatramo da treba promijeniti ustav, vi se s time ne morate nužno slagati i ne slažete se. Iz poruka koje je davao resorni ministar, za kojeg mi je izuzetno žao što za razliku od kolege Butkovića nije smatrao da mu je dužnost biti ovdje, a kolega Butković je danas došao ovdje na puno … [[Govornik se ne razumije]] važan zakon od ovoga, vi smatrate da je dovoljno promijeniti Zakon o referendumu i krenuli ste u tom putu ok, prihvaćamo, to je možda vaša vizija, ali ako znamo da ćemo promijeniti Zakon o referendumu, pa zar je logično da uređujemo kako će se financirati referendumi sukladno ovom zakonu za koji i vi i mi znamo da ne valja i ne uređuje dobro područje. Ne, vi ste odlučili krenuti od kraja, prvo urediti financiranje a onda urediti referendume, teme, mjesta prikupljanja potpisa, rokove itd. Ali dobro, i to se čak može prihvatiti ako kažemo pa dobro, mi ćemo urediti kasnije ali ovo što je sada na snazi, ipak treba definirati kako će se financirati. Ali onda imate jednu potpuno logičnu pogrešku koja se tiče toga što financirate. Poštovane kolegice i kolege, ako pročitamo ovo što piše u zakonu, jedini oblik financiranja koji je uređen je onaj oblik referendumske inicijative u kojoj određena grupa građana inicira prikupljanje potpisa i raspisivanje referenduma na temelju građanske inicijative. I sad ja vama postavljam pitanje, da li na temelju toga se drugi referendumski oblici ne mogu uopće financirati primjerice, oni koji žele biti protiv određenog referendumskog pitanja kao što je bilo svojedobno u slučaju referenduma o braku kada govorimo o građanskim inicijativama ili se to odnosi čak i na one situacije kada institucionalni predlagatelji, kao što su Vlada, Sabor itd., donose odluku o raspisivanju referenduma kao što je bio referendum o EU-u. Ako strogo čitamo ovaj zakon, niti jedna od tih oblika sudjelovanja u određenoj referendumskoj inicijativi ne bi se smjela financirati što bi značilo da primjerice sada a ovo će se primjenjivati i na tu inicijativu, u slučaju referenduma o mirovinskom sustavu, oni koji se zalažu za taj referendum imaju pravo na financiranje, imaju pravo na promidžbu, a oni koji se tome protive, to nemaju. I što ćemo onda imati? Imat ćemo isključivo jednostranu promidžbu. A poštovane kolegice i kolege, to je duboko suprotno odredbama Ustava RH koji u članku 14. stavku 2. kaže „Svi su pred zakonom jednaki“ jer ne tretirate na isti način one koji su za nešto i one koji su protiv nečega a u demokratskom sustavu koji počiva između ostalog i na sukobu mišljenja, to je nešto što mora biti jednako tretirano koliko god se mi oko nečega slagali. I ispravno kolega Podolnjak ukazuje na onu odluku koji je donio slovenski Ustavni sud zbog čega je ukinuo rezultate referenduma jer se Vlada na neprimjereni način uključila u referendumsku kampanju. Poštovane kolegice i kolege, sve ovo što sam naveo dovoljan je razlog da ne podržimo donošenje ovog zakona ali isto tako i da ne predložimo amandmane. Zašto? Zato što smatramo da je s obzirom na sve ove primjedbe koje se odnose kada pogledate njihovu brojnost na preko 1/3 odredbi ovog zakona, ovaj je zakon naprosto nemoguće popraviti. I na zakon koji je nemoguće popraviti naprosto nema smisla podnositi amandmane. Ovaj zakon treba ili ići u treće čitanje ili ga se treba povući i nakon donošenja ili još bolje paralelno sa predlaganjem Zakona o referendumu, donijeti u obliku koji će biti usklađen sa tim zakonom. I dopustite mi za kraj nešto o čemu nisam mislio govoriti jer sam se htio koncentrirati samo na ono što se može reći stručnim primjedbama ali me je kolega Sokol ponukao. Vi govorite o financijskim problemima SDP-a koji doista postoje a koje je izazvao nitko drugi doli vaš pa reći ću tako, najpouzdaniji i najdraži koalicijski partner. Ako već nama prigovarate za njegove marifetluke, onda malo razmislite i sami zašto s njim surađujete i zašto prihvaćate njegovu kupoprodaju zastupnika nam održava većinu u Hrvatskom saboru. Ali razmislite i o nečem drugom. Ja se toplom nadam da ste i vi kolega Sokol kao što sam i ja pročitao članak u nedavnom Nacionalu gdje se govori da su opet počeli financiranje HDZ-a iz crnih fondova.

Pa kada sve to pročitamo, onda za kraj ostaje zapitati se samo ima li ikakve svrhe donositi ovaj zakon kad ćete vi ionako naći način kako da ga zaobiđete i prekršite?

U drugom čitanju imamo iznimno važan zakon. Naime gotovo da nema nijednoga kriterija po kojemu po kojemu se mjeri uspješnost RH da se zaključcima takvih analiza ne spominje iznimno visoka razina korupcije kao ključnoga problema hrvatskoga društva. To nota bene znači prije svega hrvatske države odnosno politike kao takve. I brojne su analize koje ukazuju da je netransparentnost financiranja političkih stranaka i kandidata na izborima jedan od generatora ne samo političke nestabilnosti nego i nedopustivih radnji u političkome životu koji otvaraju prostor za različite sprege između politike, biznisa, mnogih interesnih grupa. Pa i mnoga suđenja koja su u tijeku posljednjih godina razotkrivaju zapravo takav model funkcioniranja po kojemu su novci koji nisu prikazani dakle oni koji su dani u gotovini ili na druge nedopustive načine, zapravo oblikovali kasnije političke odluke ili status određenih političkih osoba kako u društvu tako i pred organima gonjenja. Dakle iznimno je važno za zdravlje nacije, za politički kulturu s jedne strane a s druge strane za funkcioniranje političkoga sustava da se konstantno vodi otvorena ali uspješna borba protiv korupcije, u ovom slučaju političke korupcije kroz stalno podizanje standarda transparentnosti financiranja političkih aktera. Naša praksa pokazuje u posljednjih nekoliko godina da različiti tipovi političkih aktivnosti trpe od različitih razina vrlo ozbiljne političke netransparentnosti, prije svega netransparentnosti u financiranju i kolege koji su govorili prije mene, spomenuli su čitav niz eklatantnih primjera koji su u javnosti potpuno poznati, poput financiranja izbora za gradonačelnika Zagreba, koji nikada nisu doživjeli svoju pravnu konsekvencu. Čak štoviše, ti se slučajevi gotovo koriste, da bi se čitavoj javnosti smijalo u lice i poručilo ništa mi ne može. Priča o crnim fondovima i financiranju političkih stranaka, ali isto tako i sve glasnije informacije o tome, da se u politička nadmetanja, ne samo u Hrvatskoj, nego u čitavom nizu europskih zemalja, financijskim injekcijama, uključuju i neki strani izvori, u konkretnim slučajevima, govori se o moći iz jedne neeuropske zemlje, odnosno, zemlje, koja nije članica EU, čitavoj plejadi populističkih i antieuropskih stranaka, dakle i to je nešto što se tiče nas i pitanje je hoće li nas već na ovim izborima za Europski parlament, na neki način dokačiti, kao što je potpuno jasno, da različiti tipovi utjecaja, preko financiranja, ali isto tako i lobiranja, interesnog povezivanja već funkcioniraju u našem najbližem okružju. Nije stoga ni čudno, da je francuski predsjednik Macrone, prije nekoliko dana u svome obraćanju Europljanina, a to znači i nama, potencirao taj problem i predložio osnivanje posebne agencije, koja će nadzirati financiranje političkih stranaka u Europi iz izvora koji nisu europski. To je ozbiljno pitanje, mi ga gotovo ne dotičemo. Dakle, u podizanju transparentnosti financiranja političkih aktera, iznimno je važno da se to odvija na 2 razine i na tehničkoj i na suštinskoj. Što se tiče prijedloga ovoga zakona, mi primjećujemo doista, da u odnosu na dosadašnja rješenja, postoji čitav niz tehničkih unaprijeđena. Praksa je pokazala, da mnoge s tvari, prije svega zahvaljujući analizama i ekspertizama GONG-a, Državnog izbornog povjerenstva, da neke stvari treba mijenjati, unapređivati i to ovaj prijedlog obuhvaća. Međutim, mi i dalje ne vidimo suštinsko unapređenje, jer recimo samo jedna jedina odredba, koja ovdje ostavlja ogroman prostor za političku korupciju, je dovoljna da ovaj zakon proglasimo potpuno neprihvatljivim. A to je odredba, koju je maloprije spominjao i kolega Peđa Grbin, kojom se zapravo neomogućava akumuliranje u ograničenju financiranja političkih stranka i njihovih kandidata u jednoj kalendarskoj godini. Dakle, tu je prostor za zloporabe gotovo neograničen. Jer ako se poklope izbori, sa više razina u jednoj te istoj godini ili ako se poklope izbori, neki drugi sa lokalnim izborima, gdje imate mnoštvo kandidata, na razini čitave države, jer se radi o stotinama jedinica lokalne samouprave, onda je prostor u kojemu se može izigravati odredbu o ograničenju neograničeno. Dakle, odredba bi morala sadržavati, formulaciju o povezanim društvima i ograničenju na razini jednoga predlagatelja. Dakle, ako je jedan politička stranka predlagatelj, na različitim razinama, to se ograničenje mora odnositi na nju kao takvu, a ne na kandidate kao takve, jer kandidati, kao što znademo, kada nastupaju na izborima, kao nečiji kandidati, ne nastupaju samostalno nego i ime svoga predlagatelja. Ono što nam također smeta je i odredba, kojom se zapravo omogućava retroaktivnost. Na današnji dan, mi ćemo ovo raspraviti, u petak će biti glasovanje. Izbori za Europski parlament moraju se raspisati u narednih nekoliko dana, praktički do 25. odnosno 26. ovog mjeseca. Nema fizički gledano, prostora, da bi ovaj zakon stupio na snagu prije takve jedne odluke i očito je da se u intenciji, da novo ograničenje sredstava za financiranje kampanje, za europske izbore, koje se diže sa milijun i pol, na 4 milijuna, da će dakle, primjenjivati i za sljedeće europske izbore, odnosno, izbore koji su netom pred nama. To je neprihvatljivo, zbog toga što u ovako malome i uskome vremenskom prostoru, ovaj zakon kao da je u toj odredbi pisan samo za 2 stranke. To nije korektno prema političkom sustavu i prema sustavu političkih stranaka, a ponajmanje je korektno prema EU transparentnosti. U tome smislu, mi ćemo predložiti amandman na ovaj zakon, pustili smo ga u proceduru, kojim definiramo novi rok stupanja na snagu ovoga zakona, kako se on ne bi reflektirao na izbore za Europski parlament, koji će biti održan koncem svibnja i generalno uzevši, mi nismo u stanju poduprijeti ovakav prijedlog, jer on kao što rekoh, ponoviti ću, u suštini nije riješio ključna pitanja i ostati će i dalje RH u fokusu onih promatrača političkih zbivanja, koji zaključuju da političke stranke u RH i njihovi kandidati su u velikom prostoru sive zone, kada je riječ o transparentnosti financiranja njihovih kampanja. I da je još uvijek ogroman prostor za zlouporabe, za interesna i politička povezivanja mimo institucija i mimo regula definiranih zakonom.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, gđa. državna tajnice, izborni zakon u Hrvata ili Hrvatskoj državi, jedna tema, o kojoj bi se jako jako dugo dalo pričati. Kada bi se znala prava istina, o tijekovima novca, usluga, uzvraćenih usluga, onih koji su donirali novac, ja mislim da bi se ova država, dugo, dugo tresla, kada bi to moglo izaći na vidjelo, no međutim, to je jako dobro sakriveno, ono što je uhvaćeno duboko u nekakvim ladicama ispod velikih hrpa i sumnjam da će ikada javnost znati istinu o tijekovima novca vezanim uz sve moguće izbore u RH. Već 20.g. na snazi je nakaradno izborno zakonodavstvo koje omogućava HDZ-u vlast. Nekoliko posljednjih parametri izbora je neustavno jer su, potvrdio je to i Ustavni sud, neustavne izborne jedinice. Izborni zakon omogućuje neravnopravnost izbora zastupnika u HS jer broj glasača u 10 izbornih jedinica ne da nadmašuje zakonsku odredbu od 5+ ili 5-%, već sada se tu radi i o dvocifrenim postocima. Negdje je razlika čak i 30% Postavlja se pitanje kakva je to država koja ne poštuje vlastiti ustav? Kakva je to vlast koja zna da je izabrana protuustavno? I ovaj zakon je također bacanje pijeska u oči i zastupnicima, ali i hrvatskim biračima, a posebno poreznim obveznicima. Uglavnom se je nas dosta ovdje složilo i slaže se da bez radikalne promjene izbornog zakonodavstva neće biti ni poštenog izbora, niti poštenih vlasti. No, vidi se da vladajućima u RH nije do poštenja, pravde i pravednosti, ne samo po ovom zakonu, nego i prema mnogim zakonima koji se donose u ovom Visokom domu. Zagreb, podijeljen na 4 izborne jedinice. Zašto? Zato jer HDZ zna da nikada ne može dobiti Zagreb i onda se to prekraja, množi, oduzima, pribraja, kako bi se ostvarila vlast. Nažalost, financijska disciplina svih ovih izbora i izbornih zakona, uvijek se provodi na malima, a ne samo izbornih zakona, nego i svih zakona u RH, dok veliki, oni koji su na vlasti, jednostavno niti polažu kako treba, niti žele položiti račune. Velika hitnost donošenja, ja se slažem da milijun i pol kuna za cijelu izbornu jedinicu, cijelu RH, nije dovoljno novca za jednu kampanju. No, međutim, kao što evo, i moji prethodnici su govorili da kompletan zakon treba promijeniti i da sa ovakvim uradcima, dopunama, jednostavno se skoro ništa ne mijenja, nego se samo pogoršava i još ovaj loš zakon. Svima je jasno da se na izbore troši previše novca. Poglavito što je to novac poreznih obveznika, uglavnom je to novac poreznih obveznika, ne samo onaj koji je dozvoljen potrošiti se u kampanji, već i onaj koji se troši u pretkampanjama, pa i evo, vidjeli smo u zadnjoj kampanji u ličko-senjskoj županiji gdje cijela ekipa ministara sa svim sjajom voznog parka koje oni imaju, sa mnogim ljudima koji su im morali prirediti mjesto gdje će oni doć, kada bismo zbrojili sav taj trošak koji je učinjen RH i hrvatskom proračunu tj. ministarstvima, a nije uveden u trošak izborne kampanje. Građani sve to vide i naravno da nas optužuju jer to je njihov novac i s pravom optužuju političke stranke i političare zbog toga što se dešava i kako se troši novac koji je uplatila sirotinja ili oni koji bore se od prvog do prvog da prežive. 200.000,00 kn, što neka politička opcija mora uzvratiti određenoj pravnoj osobi da bi ona donirala 200.000,00 kn toj političkoj opciji, ma kako ona bila lijepa i pametna? Uglavnom se to uzvraća, s čime? Novcem poreznih obveznika, sve usluge koje se rade i vraćaju takvim tvrtkama koje politika vraća, vraća novcem poreznih obveznika, ne iz svog džepa, samo nažalost, to se nigdje direktno ne vidi, a i gdje se vidi, tamo se zatvaraju oči. Smatram da bi trebalo doć vrijeme da se počne govoriti istina o tom trošenju novca, da mnogi budu ili da trebaju završiti u Remetincu na pjevačkom zboru i da jednostavno se prestane potkradati ovaj narod i prikazivati se kao da su neke političke opcije jako velike i uspješne, a u biti se radi o pljački hrvatskog naroda. I u koji god zakon se mi dotaknemo, uvijek se udara po tom malom čovjeku koji mora platiti taj mali porez, taj koji mora odvojiti od svojih usta, koji plaća 25% PDV-a na sve ono što kupi i na svaku kunu koju kak ti ga zaradi, a gospoda koja se voze u velikim lijepim limuzinama smiju se, bahate se, pa evo neki ni ne znaju čiji je auto koji imaju na dvorištu, ja ne znam kakvi su to vlasnici kuća ili dvorišta ili gazde kad ne znaju čiji im je auto na dvorištu parkiran, ja bih svakako znao kad bi mi netko ostavio auto na dvorištu.

Hvala lijepo potpredsjedniče. uvažena tajnice, kolegice i kolege.

Odmah u članku 3., dobro poslušajte, narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Dal' smo mi kolegice i kolege ovdje, kad sad ovaj Zakon protuproceduralno, tajnica uvažena na zamolbu zbog toga što predsjedavajući nije htio povući ovu točku, to jest prekinuti ovu sjednicu, prekinuo je gospodin Petrov, gospodin Furio Radin nije, bez obzira što nemamo mišljenje Odbora o ovoj bitnoj temi, nema ministra, ja moram kazati da, šta ova vlast radi po pitanju referenduma, da je to sumrak demokracije, sumrak kršenja Ustava, a iznad Ustava nije nitko što se tiče državljana Republike Hrvatske na ovome zemaljskome svijetu, prema tome, što ste napravili sa referendumom „Narod odlučuje“

Nije nitko. A kolegice i kolege iz većine, vi ste glasali da se ne provede taj referendum, zbog toga vam govorim da jednostavno triba posebnim Zakonom urediti referendum. To je ustavno obaveza ovoga Visokoga doma, da referendum, izravnu demokraciju, uredimo jednim posebnim Zakonom, Zakonom di će naš narod koji je nas kao predstavnike birao ima, kao i u drugim državama, imao pravo izravno odlučivati, kao primjera u Švicarskoj ili drugim zapadnim državama. Već ako se pozivamo na zapadnu demokraciju, ako se pozivamo na Europsku uniju, bez obzira šta je i hrvatski narod kad je ulazio u Europsku uniju, u toj godini je mijenjan Zakon da ne treba izaći 50% + 1 birač, i sada opet isto činite, malo prije izbora za EU parlament, vi u biti minjate Zakon o izbornoj promidžbi, miješajući referendum koji otežavate, znači kršite Ustav, vi, jedino što moramo napraviti olakšati ljudima pravo da se izjasni, bez obzira bili mi ZA to pitanje koje se postavlja referendumom, bilo izmjena Ustava, bilo izmjena određenih članaka Zakona, određenih odredbi, ili ako nekakve inicijative građanske žele cijele Zakone mijenjati, ako na referendumu to prođe, znači to je volja naroda, i to je ono što je opisano u Ustavu, u članku 1., u temeljnim odredbama. Znači vi kršite ovaj Ustav. Čak da bi se izbjegao ovaj referendum koji je bio oko izbornog zakona, čak se pojavila priča iz Vlade, od premijera Plenkovića i Lovre Kuščevića, da se idu na, zbog stabilnosti da se ide na relativnog pobjednika, na gratis mandate kao što je bilo u fašističkoj Italiji za vrijeme Mussolinija i u Kraljevini Jugoslaviji za vrijeme Karađorđevića. I to da mi, kao Visoki dom prihvatimo? Da prihvatimo Zakon, da razgovaramo i da kršimo Ustav prije samih izbora da se minja zakon o financiranju političke promidžbe za EU izbore? To je kršenje Ustava, i to retroaktivno bez mišljenja Vlade, i mi raspravljamo o tome umjesto da je predsjedavajući nakon stanke povukao, evo sad je tu, zamolio sam gospodina, kaje, evo bi sad zamolio i gospodina Reinera, podpredsjednika da povuče ovaj Zakon, da prekine sjednicu jel' Kninska kraljica nije imala snage povuć' ovaj Zakon, ... [[Govornik se ne razumije.]] , ja znam da Lovro Kuščević ne bi to oprostio i premijer, ja vjerujem da ona iz Grada Knina, da ona će štititi kao što je Grad Knin grad pobjede, grad ponosa, opet ponavljam, naj, jedan od najsretnijih mojih dana kad sam iz pravca Grahovaca Dinare vidio Knin ispred sebe, nisam vjerovao, ja mislim da, to raspoloženje i to veselje koje smo imali tada kad smo išli osloboditi Knin, da smo s ovim u bitci bacili pod noge, jer kršimo Ustav uvažena tajnice, Kraljice Knina, kako ste se volili nazivati. Čak su i pjesmarice o vama opjevane, pa malo hrabrosti, toga krša, hrabrosti Dalmatinske Zagore, ne ubijajte demokraciju, već ako mora Lovro Kuščević, nemojte vi, nemojte kršiti Ustav kolegice i kolege. Ja vjerujem da će te vi do kraja povući ovaj Zakon jer ste svjesni da nije ispoštivana procedura, nemamo mišljenje važećega Odbora, mijenjamo financiranje u godini ili pred same EU parlamentarne izbore i ne vidim niti jedan razlog da vi ovo ne povučete i da referendum odvojimo od kampanje stranaka, od financiranja političkih stranaka, to bi trebao biti poseban zakon jel izravna demokracija i referendum je sveto po ovome, opisano u prvome članku Ustava RH. Ja znam da je ustavotvorac Vladimir Šeks, ja znam da on sad taj ustav gleda prekombinirati da bude gratis mandati, on to neće javno reći, ali reć će to Lovre Kuščević i reć će to il premijer Plenković, al prije Lovre Kuščević jel on je sada isturen. Nemojte ubijati volju većine, volja većine iz naroda proizlazi vlast, to je u ustavu opisano i to je temeljno načelo, to je temeljna odredba, prva u Ustavu RH. Zbog čega će se rugati sa 400 000 ljudi? Zbog čega sad ovaj Zakon o financiranju političkih stranka miješati sa referendumom? Dok će Vlada antikampanju, evo sad referendum o mirovinskom, sutra ne znam o čemu će antikampanju, ona nije obavezna, Vlada neće imati nikakvu obavezu da položi financijske račune koliko je uloženo u tu protukampanju protiv referenduma, ona nema obaveze, nema odredbe niti jedne koja će reć, da Vlada će, ima isto pravo na toliki i toliki iznos i triba dati financijsko izvješće, toga financijskoga izvješća nema u ovim odredbama, što znači, još jednom pozivam, ovaj prijedlog zakona, kolegice i kolege, mi kao u ovome Visokome domu, moramo napraviti sve da ovakvi prijedlozi zakona ne dolaze na dnevni red. Prije svega se krši procedura, pod jedan. Pod dva, krši se ustav, procedura zbog toga nemamo mišljenja, pod dva, jel nemamo, znači, krši se ustav, još za nekoliko mjeseci su izbori, oni minjaju sada iznose kampanje, to je slično se dogodilo kad je bila, kad su bili izbori tj. kad je bilo glasanje o ulasku u EU, kada se mijenjalo da 50 + 1 birač prominilo da ne triba biti 50% + 1, nego koliko izađe, izađe, u izbornoj godini.

Dakle, imamo činjenicu da je u RH održano vrlo malo referenduma, dakle, da kad neke druge zemlje imaju jako puno više referenduma nego mi, dakle, koliko je štetnih zakona doneseno u ovom Visokom domu da su umjesto političkih elita odlučivali narod, dakle, o tome.

Kolega, sad je to što ste zadnje rekli, to je činjenica, ali što se tiče samog referenduma ili direktne izravne demokracije gdje narod odlučuje u demokratskim društvima i državama, ja govorim, evo primjer Švicarske, od ekološki, ekonomski, gospodarski pitanja imamo referendum, ne u RH se ojačava, recimo, gradonačelnici, načelnici, lex šerifovi, znači, daje se moć lex šerifa, znači, skupštine uopće ne postoje. Imamo sad situaciju da primjera, prodan je telekom, jel je pitalo narod, jel dobio narod koji je to plaćao dionice, nije, prodana je INA, jel pitalo narod, pa bitni gospodarski subjekti smo ili oko isključivog gospodarskog pojasa je pitalo se narod i jedino što se je napravilo kad se je odlazilo u druge integracije kad je pred izbore da se povećaju iznosi za financiranje političkih stranaka i sl. i ovdje moramo odvojiti referendum, to je naša ustavna obaveza, čl. 1 [[Upadica: Hvala…]] da zaštitimo [[Upadica:…slijedeća, slijedeća…]] volju naroda. Pa g. Bulj vi ste nas prozivali ovdje iz većine da li smo vidjeli 400 000 potpisa za referendum? Nažalost, nismo ih vidjeli, nismo ih mogli vidjeti jer ih nije bilo 400 000, sami ste svjesni da ih je bilo i kasnije skupljenih nakon isteka referendumskog vremena još jedno 10-tak dana, pa onda kopiranja, pa potpisivanja drugih osoba, sam, jedan od organizatora referenduma, evo g. Zekanović, kojeg sad nažalost, nema ovdje, mi je 3 dana prije kraja referenduma isteka vremena rekao nismo uspjeli skupit, nećemo moć uspjet, on je sam to rekao koji je organizator toga i sad odjedanput nakon toga dolazi 400 000, znači, nešto nije u redu. I upravo zbog toga i je ovaj prijedlog zakona da se to ispravi, da se to uredi kako treba jer da to bude pravi referendum i da onda stvarno vjerujemo onome što građani budu potpisali i da potpišu stvarno, a ne netko drugi umjesto njih daje potpise, da kopira i sve ostalo. Prije svega vam kažem što se tiče Narod odlučuje je bila inicijativa građanska, narod odlučuje o mijenjanju izbornog zakona, nije bio kolega Zekanović, ja sam bio koordinator brojnih inicijativa i Birajmo zastupnika imenom i prezimenom, da ne nabrajam drugih inicijativa i znam kako se to prikuplja i to je ogroman problem, to rade ljudi volonteri i kompletna antikampanja Vlade je sličila kao u Lici, znači, više je bilo za izbore, tako je bila antikampanja protiv referenduma, više je bilo ministara u Lici, nego stanovnika kad je bila ova kampanja, od ministara se nisi mogao okrenuti, iza svake bukve jedan ministar je bio, više nego, iza svake bukve je u Lici ministar je iskaka, a znate koliko u Lici ima bukve koji je bio, jel više ministara, a taj narod je baš zbog ovoga zakona i obmana koje vi pričate, ja nisam govorio o 400 000, nego 40 000 nevažećih potpisa jer je falilo 0,5% samo da se raspiše referendum, i sramotno je bilo da vi govorite da sedam dana nije skupljeni potpisi, dok Ministarstvo sedam mjeseci nije moglo pribrojit potpise sa cilom infrastrukturom. Hvala lijepa podpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o financiranju političkih stranaka i referenduma, jedno s drugim nema puno veze, ali kod vladajuće većine nas ništa ne treba čuditi. Kao što smo već utvrdili tijekom prvog čitanja, ovaj Zakon u biti političkim strankama koje već odavno imaju previše novca, daje još više novca i sramotno je da pred licem hrvatskih građana, koji dakle žive često na samom rubu egzistencije, mi šaljemo poruku da je najisplativije zanimanje u Republici Hrvatskoj biti političar. Vidimo i ovih dana da političari koji ulaze u različite stranke, ulaze sa vrlo skromnim primanjima, sa vrlo skromnom imovinom, onda nakon toga ubrzo kreću u graditeljske pothvate, ne znam, kupuju najskuplje aute, nakite, torbice, satove i tako dalje, i u biti se mi moramo pitati da li dio ovoga novca koji se sada daje tim strankama i političarima ustvari završava u privatnim džepovima, a ne namjenski, a ne, ne troše se namjenski kao što je ovim Zakonom predviđeno. Evo ako hrvatski građani ne znaju, a pretpostavljam da jedna velika većina ne zna što predviđa ovaj Zakon, znači svaki čovjek koji se kandidira za predsjednika Republike ima pravo potrošiti 8 milijuna kuna u kampanji, svaka stranka koja se kandidira na izborima za Hrvatski sabor ima pravo potrošiti 15 milijuna kuna u kampanji, za Euro parlament je do sad bilo 1,5 milijun, od sada se troši za svaku listu 4 milijuna kuna. Nećete vjerovati ali čak i kad se netko kandidira za načelnika Općine, ima pravo potrošiti 250 tisuća kuna u kampanji. I sad vi meni recite, jako puno ima Općina u Republici Hrvatskoj koje nemaju čak ni milijun kuna proračun, izvorni proračun, znači Općina nema niti milijun kuna proračuna, a ima se pravo, ne znam potrošiti u kampanji za načelnika te iste Općine 2 milijuna kuna, jer ako se prijavi više kandidata, i svaki troši, ne znam, 250 tisuća kuna, pa si vi onda mislite koji je onda uopće interes, dakle zašto bi netko trošio tolike novce da bi postao, ne znam, predsjednik nečega, što ovoga, u biti još manje vrijedi nego što je uložio novaca? I tu onda normalno možemo razmišljati da u stvari nije razlog taj da se učini nešto korisno, nego upravo taj što mnogi vide priliku da sami sebe zbrinu putem politike, da sami sebe zbrinu ne samo izvlačenjem proračunskog novca, nego doslovce korupcijom, mitom, nepotizmom i tako dalje. Brojni su ljudi s kojima sam razgovarao o njihovim motivima ulaska u politiku, i rekli su mi posve otvoreno, u lice, bez ikakvoga uvijanja, ja se bavim politikom da zbrinem sebe i svoju obitelj, a to su vrlo, vrlo pogrešni motivi, vrlo loši motivi, ovoga, i u biti motivi koji ubijaju svaku nadu u bolju budućnost hrvatskih građana. Ja bih volio da mi objasni državna tajnica Rimac, al' ona mi naravno to neće objasnit', ona samo me mudro gleda ovako ispod svojih naočala, doduše čuje me, i ovoga, što, za što trebaju te liste potrošiti 4 milijuna kuna na predstojećim izborima, koji su to troškovi? Zar se ne može taj isti kandidat predstaviti normalno putem, ne znam, recimo HRT-a gdje se predstavljaju svi kandidati pod jednakim uvjetima, zar ne može, ne znam, održati neke press konferencije k'o i svaki drugi građanin, za što se troši tih 4 milijuna kuna? I na koncu konca, ovoga, ne uvodi li se na taj način nekakva nejednakost među kandidatima, jer očito ispada da na izborima može pobijediti samo onaj koji ima novaca, znači, prelazimo u nekakvu amerikanizaciju, izbore dobiva tko ima milijune na računu. Je li to demokracija, ili je to na neki način kupovina, kupovina glasova, kupovina mandata i jedna opća neravnopravnost? Što se tiče ovih referenduma, vlast očito vidi opasnost u bilo kakvom referendumu. Oni će se naravno uvijek izvlačiti na inicijativu „Narod odlučuje“ i tako dalje, jer znaju da to iritira jedan dio javnosti, ali recite mi na primjer, koji je problem u ovoj inicijativi Sindikata da se provede referendum da se ne mora raditi do 67 godine? Do sada jedina stranka koja je podržala taj referendum je Živi zid. Zašto ne bi i druge stranke to podržale? Zašto ne bismo svi podržali, kad ćemo svi danas sutra biti umirovljenici? Zašto bi se to onemogućavalo? Jer vidimo da se želi onemogućiti, jer vidimo da se sad uvode različite birokratske prepreke, doskočice, provjere, žele se zastrašiti ljudi, ovoga, koji provode referendum, osobito oni koji bi htjeli donirati.

Zašto ne bi mogao? Imamo, znači, zaštićeni račun, imamo institut zaštićenoga računa i što je vas briga za što će neka osoba koja dobiva novac na zaštićeni račun, trošiti novce? Država je uzela to što po zakonu smije uzet, znači, smije uzet ¼ prosječne plaće i sve što je iznad toga i nakon toga pustite ljude na miru.

Znači, tu se jasno vidi namjera da se referendumi spriječe i to je opća politika, na žalost, i EU. EU isto tako ne podnosi referendume, ponavljam još jednom, samo se treba prisjetiti referendumskih inicijativa za sporazum Titi, za sporazum o privatizaciji vode ili referendum o odcjepljenju Katalonije i da bismo shvatili što EU misli o referendumima. A koja je ključna poanta? Ključna je poanta ta da narod ima drukčije mišljenje od Vlada, to je problem i Vlada ne želi jednostavno dozvoliti drugačije mišljenje, ne želi dozvoliti mišljenje naroda, samo, dakle, deklarativno, kad predsjednica zaklikne, mi ćemo biti kao Švicarska, pa ajde, u Švicarskoj imate 12 referenduma godišnje, ajmo bit kao Švicarska, e, al to nećemo bit, mi ćemo biti Švicarska samo po proizvodnji satova odnosno po nošenju satova, ali Švicarska po održavanju referenduma, to nećemo biti, to niti slučajno, iako se u Švicarskoj, ne znam, provodi referendum čak o tome smiju li se kravama rezati rogovi ili ne i čak se provodi referendum smije li žena nositi veo preko lica, smije li se gradit minaret ili se ne smije i nitko od toga ne radi probleme, nitko neće reći Švicarska je, ne znam kakva, katolibanska, šta ja znam kak se to sve etiketira država, svi će reći to je mišljenje naroda, čak je bilo mišljenje naroda dal se smiju useljavati strani radnici ili se ne smiju i to je bilo pitanje na švicarskom referendumu. Čemu toliki strah? E, ali kad je bio referendum dozvoljen, referendum za ulazak u EU, onda se moglo promijeniti čak i ustav, to je taj, to je to licemjerstvo koje prožima ovaj zakon i u stvari koje je bilo osnovni uzrok njegovog donošenja. Jedan, dati političarima još novaca, dva što više ograničiti utjecaj samih birača na donošenje odluka.

Zahvaljujem. Poštovani kolega Bunjac, evo i HSS podržava referendume, no htio bih se našaliti na jednu vašu izjavu, kažete ovi koji su došli na vlast, pa kad dođu na vlast, onda kupe mercedese, pa ljudi su cijeli život štedili, pa onda kad dođu na vlast, normalno da si kupe mercedesa. Što se tiče referenduma, kada treba izdvojiti novac poreznih obveznika da bi se čulo ili dozvolilo izjašnjavanje naroda o nekoj temi, onda je to skupo, no, međutim, kada se novac poreznih obveznika na legalan ili ilegalan način koristi, e onda je to u redu.

Doista, ova zemlja vapi za skromnim političarima, za poniznim političarima, za političarima koji će biti sluge svoga naroda, za političarima koji neće biti bahati, koji neće tražiti da im se drugi klanjaju do poda, koji neće tražiti da im drugi ljube ruke prilikom predizbornih kampanja, znači, traži ljude koji će se žrtvovati za opće dobro, koji će uvijek pitati što mogu dati, a ne šta mogu dobiti. Nažalost, primjeri u današnjoj praksi pokazuju da mi imamo upravo suprotnu vrstu političara i sve dok je tako mi ne možemo očekivati da će ovo društvo doživjeti bilo kakav moralni preporod, štoviše, gledat ćemo sve dublje i dublje [[Upadica: Slijedeća replika…]] u moralni pad. Uvaženi kolega Bunjac, danas sam pročitao nevjerojatan članak, piše ovako da je naša ministrica Žalac potpisala natječaj odnosno kaže da je potpisala ugovor po kojem posao za nabavu nekih autobusa dobiva tvrtka jedna iz Splita, zamislite vi to i onda igrom slučaja se luksuzni mercedes našao u njenom dvorištu vrijdan 50.000,00 EUR-a, igrom slučaja upravo od, koliko se meni čini, te tvrtke.

Da, zastupniče Pernar, za normalnog čovjeka je problem kada ministra ne znam, ima blokiranje, čuje da ima blokirani račun, i on i njegova žena ali ipak si kupe za rođendan sat od 60 000 kuna, to je vrlo zanimljiv fenomen. Znači imate pravo na 3900 kn na zaštićeni račun dobit ali si možete 60 000 kn kupiti sat.

Vi ste postavili puno retoričkih pitanja zašto nekom smeta referendum itd., itd. Pa ja vas pitam zašto vama smeta kontrola nad time tko donira referendumske inicijative. U čemu je tu problem? Znači do sad smo imali situaciju da nikakve kontrole nije bilo.

Dakle ja doista ne znam u čemu je problem kontrole, ja ne znam u čemu je problem da se referendumske inicijative kao i političke stranke, izborna promidžba ne mogu financirati od stranih centara moći, možda to vama smeta, možda vama smeta upravo to da netko izvana ne može utjecati na hrvatske političke procese zahvaljujući ovom zakonu a što je prije toga mogao. Znači kao što sam već ranije spomenuo, pitanje referenduma se ne može vezati uz pitanje financiranja političkih stranaka jer političke stranke dobivaju iz proračuna stotine milijuna kuna. Znači političke stranke su proračunski korisnici a referendumske inicijative su građanske inicijative koje se ne financiraju iz proračuna. Znači ovo pitanje referenduma trebalo je odvojiti u posebni zakon a vi ste ga strpali dakle u isti koš sa političkim strankama, kojim motivima, znači s motivima koji nisu posve jasni, znači u svakom slučaju odnosno skriveni su, a taj je da se pokušaju te referendumske inicijative što je više moguće ograničiti. Uvaženi kolega Bunjac, drago mi je da ste spomenuli direktni utjecaj financijske moći pojedinih aktera u izbornom procesu na izborni rezultat. Ali postoji ono indirektno, prema podacima FINA-e, top 5 županija s najviše zaposlenih kod proračuna i proračunskih korisnika, Ličko-senjska, znate tko je na drugom mjestu? Grad Zagreb, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska. Sve su iznad 30% Tek ako pogledamo koje su to županije kod kojih je veći udio u privatnom sektoru, kod poduzetnika, to je Međimurska, Zagrebačka, varaždinska, Istarska, Krapinsko-zagorska. Kad bi postavili jednostavne korelacije između pojedinih izbornih rezultata i onog što se događa u izbornim kampanjama, onda bi vidjeli uzročno-posljedične veze ne samo ovim direktnim financijskom utjecaju o kojem govori ovaj zakon već i u ovom indirektnom zapravo gdje se ljude ocjenjuje radnim mjestom i sve ono što iz toga proizlazi. Zastupniče Žagar, znači ovo što ste vi spomenuli, to već potvrđuje relevantne znanstvene studije, znači u Hrvatskoj se doslovce mogu kupiti glasovi birača. Mogu se kupiti znači različitim vrstama pogodovanja a mogu se kupiti i doslovce zastrašivanjem, znači otprilike one interesne skupine koji su povezane sa vlastima, one mogu utjecati kako na svoje zaposlenike, tako na ljude koji o njima ovise, recimo u različitim ne znam, agencijama, udrugama itd. i stvoriti jednu discipliniranu vojsku koja će izići na izbore i zaokružiti određenoga kandidata po uputama a za pobjedu na izborima dovoljno je 20% glasova.

No oni su također odredili da najmanje 10% izbornog tijela mora izaći na referendum što je najviše od svih europskih zemalja. Prvo, imate li osjećaj da ova Vlada i HDZ ima strah da će izgubiti neko mjesto na ovim izborima jer najnovija istraživanja govore da će biti velikih iznenađenja jer su se uključili neki pojedinci i nove stranke u ovu kampanju i oni sad žele sa milijun i pol kuna povećati na 4 milijuna kuna i misle da će na taj način dobiti još poneki mandat ili sačuvati ovo što oni namjeravaju. Zastupniče Lovrinović, sigurno da je HDZ jedina stranka koja može potrošiti ovoliko puno novaca koliko predstavljaju limiti po ovomu zakonu. Mnoge druge stranke osobito recimo one koje nisu parlamentarne će vrlo teško potrošiti i 10% toga iznosa koji je ovdje naveden. Međutim HDZ-u bojim se ovom prilikom neće pomoći niti to, ja vas podsjećam da je njima na prošlim euro-parlamentarnim izborima pola glasova su im donijele zastupnice koje nemaju veze sa HDZ-om, znači Ruža Tomašić i Marijana Petir, a oni sada ostaju na ovomu što imaju. Znači mogu kandidirati ministricu Žalac. Ali sumnjam da će takvi ljudi postići takav rezultat kao što je bio 2014. godine sa nestranačkim ljudima. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Dakle, ovaj zakon nalazi se u drugom čitanju i ja ću u svojoj raspravi probati istaknuti neke stvari koje mislim da su dobro uređene ovim zakonom. Ali želim i ukazati na neke stvari za koje ja smatram osobno da bi trebalo možda dodatno malo popraviti, urediti i malo jasnije propisati. Dakle, ja se za razliku od nekih ne slažem s time da dodatna kontrola sponzora i onih koji financiraju referendumske inicijative ne bi trebala biti u ovom zakonu. Ja upravo mislim da je to dobro i mislim da hrvatski građani imaju pravo znati tko financira i na koji način se financiraju referendumske inicijative jer smo svjedoci isto proteklih godina da se i kroz referendumske inicijative u Hrvatskoj vodi politika. Dakle, zašto to ne bi ljudi znali tko stoji iza toga, tko to financira i tko to podupire. Imamo čak i svjedočanstva da su neke inicijative poduprte čak i sa iz gradskih i općinskih proračuna gdje im nisu naplaćivane uporabe javnih površina, poslovni prostori i neki reklamni materijali i nemam ništa protiv toga čak i da te stvari budu besplatne ali građani za to moraju znati i to mora biti uređeno zakonom. Političke stranke se financiraju iz državnih i javnih proračuna, ali se financiraju i donacijama isto tako kao i referendumske inicijative. I sve mora biti svaki oblik financiranja mora biti pod kontrolom, mora biti javan i mora biti transparentan i to recimo pozdravljam u ovom zakonu. Kada pričamo o donacijama ja sam podnio jedan amandman na ovaj zakon. Nadam se da ćete ga uvažiti i razmotriti, a riječ je o izjavi o dugovanju odnosno o nepostojanju dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske prema proračunima jedinica lokalne samouprave i prema plaćama radnika, a tiče se fizičkih i pravnih osoba. To je dakle, radi se o članku čini mi se, samo sekundu da vidim, 7. ja mislim da je. Da, dakle u članku 18. stavak 6. koji propisuje da svaka fizička i pravna osoba koja daje donaciju nekoj političkoj stranci mora potpisati i izjavu da nema nikakvih dugovanja prema državnom proračunu, proračunima jedinica lokalne samouprave i svojim radnicima. Zašto mislim da to nije dobro? Dakle, nemam ništa protiv toga da to ostane obaveza za pravne osobe. A zašto mislim da za fizičke bi to trebalo ipak ispustiti? Zato što takva izjava pretpostavljam, iako nije propisano ovdje zakonom treba biti ovjerena kod javnog bilježnika odnosno mora imati nekakvu pravnu težinu, ili mora biti ovjerena u poreznoj upravi da bi ta osoba dokazala da nema nikakvih dugova. I sada kada pričamo recimo o umirovljenicima, studentima ili nekim članovima stranaka ili ljudima koji podupiru političke stranke i koji daju simbolične donacije od 20, 30 kuna dolazak do takve potvrde često proizvodi troškove puno veće nego što su same te donacije. Dakle, ili ovjera kod javnog bilježnika, ili recimo u mom slučaju ako se ide u poreznu upravu u mom slučaju moga grada mi imamo sjedište porezne uprave u susjednom gradu u Crikvenici. Dakle, neki umirovljenik bi trebao sjesti na autobus, otići u drugi grad, platiti autobusnu kartu 10, 20 kuna, platiti povratnu kartu da bi došao do te potvrde i smatram da je to jednostavno jedno opterećenje koje će dovesti do značajnog smanjenja donacija takve vrste manjih ili što mislim da je najizvjesnije da će ljudi jednostavno odustati uopće da bi donirali tako na simboličan način političke stranke što mislim osobno da nije dobro, da treba maknuti tu administrativnu barijeru. Ali se slažem da netko tko ne isplaćuje plaće svojim radnicima ne bi trebao odnosno ne može donirati političke stranke, zbog toga i podržavam da ta odredba ostane za pravne osobe.

Tako da recimo i to bi trebalo možda malo pogledati. Ove izjave o dugovanjima mislim da bi dodatne stvorile i probleme i za same političke stranke koje bi trebale to knjigovodstveno znači obrađivati odnosno svaku donaciju koja nije popraćena takom izjavom bi oni u roku 8 dana morali vratiti, uplatiti u državni proračun što mislim da je dosta teško i stvara administrativne probleme. Mislim da to ne bi trebao biti nekakav problem koji bi mijenjao intencije ovoga zakona. Drugo, riječ je o uplatama koje političke stranke dobivaju iz jedinica lokalne samouprave. Sada se propisuje da gradovi i općine te odluke moraju slati Državnom izbornom povjerenstvu što ja smatram da je u redu. Ali isto tako mislim da bi bilo u redu da ih šalju i samim političkim strankama budući da neke sredine su u Hrvatskoj takve da imaju gradove i općine nemaju tu logistiku takvu kakvu imaju, pa onda i stranke nemaju informacije nego imaju dosta problema da dođu uopće do podataka, da samih odluka kako one izgledaju da ih dobiju. Mislim da možda ne bi bilo loše i da se zakonom propiše sam izgled takvih odluka kako bi trebale izgledati. Recimo evo u mom gradu je odluka dobra, dakle odluka jasno propisuje za svaku stranku koji broj vijećnika stranka ima, koliko svaka stranka dobiva po mandatima, rasporeda po ženskoj kvotu dodatak. Međutim, ima gradova i općina u Hrvatskoj gdje to nije tako raščlanjeno, nego je ukupna cifra i nije raspisano čak ni koliko koja stranka dobiva i te odluke su raznolike iako bi se podrazumijevalo da bi svi ti elementi bili navedeni u samoj odluci. Stoga mislim da bi zakonodavac ipak trebao možda propisati i sam izgled te odluke. Druga stvar, još jedna na koju se želim referirati, a to je da bi ovaj zakon, a to možete vi iz Ministarstva uprave napraviti, trebalo usuglasiti sa ostalim zakonima koji uređuju ova pitanja, a prije svega mislim da je glavni zakon koji uređuje pitanja funkcioniranja političkih stranaka Zakon o političkim strankama iz 1993.g. i zašto bi trebalo to usuglasiti? Vi sad u ovom zakonu prvi puta propisujete način prestanka postojanja određene političke opcije kada dolazi do spajanja dviju stranka, kada dolazi do nekog gašenja i to se naziva statusna promjena zato što vi u ovom zakonu propisujete da se takva spajanja provede temeljem Zakona o knjigovodstvu neprofitnih organizacija i tamo je to tretirano kao statusna promjena. Recimo, u Zakonu o političkim strankama iz 1993. je točno propisano kako koja politička stranka prestaje postojati i tamo uopće nema predviđenog spajanja, nego imate 3 elementa, dakle, ili sama odluka o gašenju stranke ili prolazak zakonskih rokova kada nije bilo tijela koje provodi izbore u toj stranci ili zabranom od strane Ustavnog suda. Dakle, uopće nemamo propisano ovaj oblik spajanja, zbog toga bi trebalo sve te zakone ujednačiti i usuglasit. I druga stvar, recimo i u čl. 7. vi spominjete ovdje, definirali ste udruživanje odnosno spajanje, piše u čl. 7., a u članku u kojem se pozivate na Zakon o knjigovodstvu neprofitnih organizacija se govori o statusnim promjenama i sad ostaje i tu nejasno šta su to statusne promjene, a što je to udruživanje odnosno spajanje i ostaje upitno ovaj dio kod spajanja dviju stranaka ili pridruživanju ili statusnim promjenama, šta je sa tom imovinom kasnije, da li se preuzima imovina i s imovinom se preuzimaju i dugovi jedne od strana ili se preuzima samo imovina, a dugovi ostaju na drugoj, mislim da to pitanje, recimo, nije riješeno ni ovim zakonom, ali niti drugim zakonima i zbog toga smatram recimo da bi se i te stvari možda trebale malo detaljnije propisat i detaljnije nać, ali mislim da evo upravo vaše ministarstvo može biti nositelj usuglašavanja svih tih ostalih zakonskih akata jer evo vidimo, dakle, imamo organski zakon za rad političkih stranaka, to je ovaj iz 93. o radu političkih stranaka, sada imamo ovaj zakon, imamo sada i Zakon o knjiženju, računovodstvu neprofitnih organizacija koji ste sa ovim izmjenama stavili u ovaj zakon i sve te stvari i elemente bi jednostavno trebalo sada i ujednačit i usuglasit, evo, to, to, to su neke moje primjedbe koje imam i nadam se još jednom da ćete podržati ovaj moj amandman. Kolega Đujiću, ovaj zakon predviđa jednu novinu vezanu uz sredstva koja ostvaruju zastupnici izabrani u HS i sada se predviđa da se ta sredstva raspodjeljuju trenutkom proglašenja izbora, a ne konstituiranjem HS, kao što je bilo do sada, što može biti korektno rješenje s obzirom da sada smo imali situacije da neki zastupnici koji su izabrani na listi jedne političke stranke, u trenutku se odluče i prijave se kao član druge stranke ili kao nezavisni i onda to jednostavno je jedna vrsta prevare birača, kao što je prevara birača kada sa jedne liste koja je opozicijska, odete kasnije podržati Vladu.

Kolega Maras, ovo zašto se to ne napravi sa zakonima, to je ipak ono malo šira tema, ne stane mi moje mišljenje u jednu minutu, ali ovo što ste vi sada spomenuli, ovaj primjer, smatram da je dobro rješenje i mislim da je to pošteno da u trenutku proglašenja službenih izbornih rezultata da je takvo stanje stranačke pripadnosti i u financiranju. Mi smo imali sada zadnje dvoje parlamentarne izbore, situaciju kada je postupak od službenog proglašenja do konstituiranja HS trajao dva mjeseca, mogla se dogoditi situacija da traje i puno duže i u tom vremenu se otvara prostor raznim zastupnicima, pa i za kupovinu i za prelazak strana, imamo mi, recimo jednu, evo kolege iz MOST-a, oni su izašli kao platforma nezavisnih lista, a dobili su 19 mandata na izborima 2015.g., a do konstituiranja HS su, bilo ih je 14 u MOST-u, 6 ih je otišlo, 3 vamo, 2 vamo, 1 tamo, tako da, mislim da je ovo dobro rješenje da građani znaju za koga glasaju [[Upadica: Hvala]] i da ti onda u konačnici dobivaju sredstva iz državnog proračuna. Poštovani kolega, ja znam da je vama ostao jedan gorak okus u ustima od referenduma o braku gdje je ustavom definiran brak kao zajednica muškarca i žene i da ste odonda protivnici zapravo referendumskih inicijativa, ali zašto ne bi i vi liberalna ljevica zapravo sutra organizirali neki referendum? Smatram da vaš stav prema referendumskim inicijativama, svim referendumskim inicijativama nije dobar i vi ćete doći u priliku sutra organizirati referendum odnosno imati ćete razloga i povoda i nemojte navijati za restriktivniji Zakon o referendumu jer to neće sutra vama odgovarati s tim da ste zaboravili jako bitnu stvar, a koju je kolega Bunjac spomenuo. Političke stranke se financiraju iz proračuna, a referendume rade volonteri sa jako malim budžetom odnosno bez ikakvog budžeta jer volonter po samoj definiciji je čovjek koji radi volonterski odnosno besplatno. Kolega Zekanoviću, nije meni ostao gorak okus od zadnjeg referenduma o braku, dapače, ja sam ponosan na to da dolazim iz županije u kojoj je većina građana protiv tog rješenja i da se onda i u RH vidilo isto koja sredina je razvijena države, a koja sredina nije razvijena i koja ima napredna gledišta i koja nema, tako da meni je to čak i jedan lokal patriotski ponos izazvao taj referendum bez kojeg da se nije dogodilo, mogli bi o tome samo nagađati, ovako imamo i službenu potvrdu. Nit sam ja protiv referenduma, ja, niti, to je jedan, jedna loša teza koja se ovdje iznosi, dakle, kontrola i prikazivanje financija tko stoji iza koje inicijative i ideje u društvu, nije gašenje toga, i ja, ako danas sutra ljevica bude organizirala neki referendum, ja bi volio da svi građani znaju tko taj referendum financira i tko iza toga stoji, ali i u političkim strankama radi puno volontera i hrpe volontera, i isto je besplatan rad, pa vaša stranka dok vas HDZ nije stavio u Sabor, su radili samo volonteri, niste imali sredstva financijska da se financirate, tako da najbolje to znate kako je. Kolega Đujić, rekli ste da se referendumom provode i politike, i slažem se s vama, i dobro je da je ovim Zakonom regulirana na koji način se financira provedba referenduma, al' ono što nije dobro, da nije paralelno s ovim Zakonom išao i Zakon o referendumu, jer često se pozivamo na Švicarsku i druge europske zemlje gdje se mnoga politička pitanja lako rješavaju referendumski.

Upravo na to sam sam i pozvao u svojoj raspravi kada sam rekao da i ovaj Zakon treba uskladiti sa svim ostalim Zakonima kojih se tiče, dakle, i o Zakonu o političkim strankama iz '93.-će, sa Zakonom o neprofitnim organizacijama, ali i sa Zakonom o referendumu. Dakle, ovo je sada jedan okvir koji treba uskladiti sa svim ostalim Zakonima kojih se tiče. Meni je žao što nemamo praksu, ali sve nešto učimo u demokraciji, mlada smo država, možda i u buduće bude normalno da onda dobivamo paket Zakona k'o kad ono imamo, ne znam, poreznu reformu pa dobijemo 15 Zakona odmah u paketu koji se tiču jedan drugog, jer moraju biti usklađeni, tako se nadam da će i o ovim temama koje su jako bitne, iako na oko možda ne izgledaju toliko atraktivne i bitne, biti praksa da kad ide ovakav jedan Zakon, da ide onda s njim paket sva tri, tri ili četiri, pet Zakona kojih se on tiče, ali svakako i ja podržavam priču da se to treba sve uskladiti. Poštovani kolega Đujić, vi ste rekli da sve što je vezano za izbornu promidžbu i financiranje političkih stranaka u kampanjama, da to treba zabilježiti da bude transparentno i to, mislim da se svi s tim slažemo, međutim u ovom Prijedlogu Zakona piše da oni koji su blokirani, pod ovrhama i tako dalje, da oni ne mogu dati svoj doprinos, slažete li se vi s tim osobno, i stoji li na toj poziciji i SDP, da li znači, i vaša stranka i vi podupirete ovu odredbu, što znači izravni atak na demokraciju. Pa onaj čovjek recimo, 300 tisuća blokiranih, ako sutra bude referendum za promjenu Ovršnog zakona, znači oni ne smiju dati 20 kuna, 50 kuna od one svoje sirotinje iz džepa iako im je račun blokiran, to je izravno znači, narušavanje demokracije, onemogućavanje ljudi da tim malim prilogom bore se za istinu odnosno rješavanje svojih problema. Kolega Lovrinović, i ja, a i SDP, mislimo da bi takvi građani mogli dati donacije, i upravo evo ja sam dao amandman, doduše ne na taj dio o referendumu, ali rasprava još traje, evo ja vas pozivam da date amandman na taj koji propisuje financiranje referenduma, ali se nadam da će te vi podržat moj amandman u članku 18., koji upravo briše građane koji imaju dugovanja i nad kojima je pokrenuta ovrha, da moraju davati Izjave da nemaju tih dugovanja da bi mogli donirat političku stranku recimo, dakle, to je na tragu toga, dakle, ta ideja i duh. Da svatko u Hrvatskoj može donirati, da ga ne treba ograničavat s time ako je blokiran, dapače, ovoga, svaki čovjek s onim s čim raspolaže, pa makar to bilo i malo, ima pravo radit šta želi i u kom pravcu želi.

Danas govorimo o jednom izuzetno važnom Zakonu, koji je važan zbog transparentnosti i zbog, ja bih rekao cijelog demokratskog poretka u Republici Hrvatskoj, opekli smo se puno puta u prošlosti, pogotovo je to slučaj, i još uvijek traju razno razna suđenja, i određene prijave koje su vezane uz dužnosnike koji su pogodovali pojedinim tvrtkama, pojedincima i koji su na neki način poljuljali sumnju u svojim kampanjama da li je ono šta oni rade i prijavljuju realno u odnosu na ono šta su ... [[Govornik se ne razumije.]] I onda se dovoljno sjetiti kampanja Ive Sanadera iz 2007. godine, kažu da je to bila rekordna kampanja po potrošnji, preko stotinu milijuna kuna, plesalo se, pjevalo se, plaćalo se da ne pjevaju neki, svačeg je tu bilo, i naravno građanima je automatski kada se radi o negativnom dijelu financiranja političkim kampanja, odmah se u prvi plan nameću dvije stvari: HDZ i gradonačelnik Bandić, to su sinonimi za netransparentnost financiranja u političkim kampanjama. Rekao sam zašto HDZ, zato šta je Sanader postao, ja bih rekao kao predsjednik HDZ-a i tada Vlade, pojam za tu vrstu netransparentnosti, kada se i objašnjavalo predsjedniku Kluba zastupnika, gospodinu Bačiću, kako je vizualno opisao sastanak i predsjednica Vlade bivša Kosor pola se dobiva kaže iznad stola, a pola ispod stola. Znači prilikom primopredaje dužnosti predsjednika HDZ-a to je navodno objašnjava, tako su prepričavali i ona i kasnije kolega Bačić koji je nosao torbe novca okolo naokolo po odvjetništvima i to su te sintagme koje su ostale ljudima urezane u sjećanja. Pravosudni follow up se nastavlja i do današnjih dana i gotovo je nevjerojatna evo sada kada ste mi to rekli. Jučer sam gledao u Dnevniku Hrvatske radiotelevizije gospođa i gospodin Pevec su osuđeni u nekoliko godina zbog čini mi se 4 milijuna kuna sredstava koje su dali, izvukli ili ne znam kako, netransparentno potrošili iz svoje firme, a bivši predsjednik HDZ-a Sanader, Bivši ministar HDZ-a Nadan Vidošević procesi traju, traju i traju. Gradonačelnik Zagreba Bandić traju, traju i traju i nikako da se pravosuđe tu dokaže i nikako da imamo sustav koji će kažnjavati takve pojave. Sa te strane naravno i predsjednička kampanja gradonačelnika Bandića 2000. i čini mi se 10. godine ostavila je repove iza sebe. Gospodin je prijavio jednu cifru u kampanji, a kasnije je još skupljao 10-tke milijuna kuna nakon same kampanje na što je na kraju DORH prigovorio i obračunao porez koji je navodno sada gradonačelnik Bandić dužan platiti u državni proračun. To vam sve govorim zbog toga da vidimo kolika je važnost ovog zakona i to vam sve govorim da vas upozorim na to da bez obzira na koji način mi ovaj zakon donijeli postoje oni koji su izvrdavali i vjerojatno će izvrdavati i dalje zakone Republike Hrvatske. Ono što nije dobro je da se ovako urgentno donosi zakon de facto preko noći zbog toga što to odgovara HDZ-u, zbog toga što HDZ-e želi da se zakon donese kako bi se ovi izbori europski mogli financirati i odviti po tom sustavu. Znači, sa te strane nije važno donesti zakon koji će zaštititi brodogradnju, koji će spasiti radnike Uljanika, koji će im omogućiti da dobivaju kakvu-takvu plaću.

Ali je moguće donesti zakon koji će omogućiti HDZ-u da ne potroši milijun i pol, nego više za kampanju za europske izbore. To su prioriteti HDZ-a i vladajuće koalicije. Ono sa čime se slažem u zakonu je i rekao sam to malo prije da ne dolazi do muljanja sa time nakon izbora da neki zastupnici postaju naglo nezavisni, prijavljuju se u druge stranke i na taj način imamo onda stranke koje imaju milijune kuna koje su dobile, a uopće nisu participirale na izborima. Dobro je da se to definira na način da nakon samih izbora se utvrdi koji je odnos snaga odnosno koja politika opcija, politika stranka ima pravo ili nezavisni zastupnik ima pravo na određena sredstva. Možda se moglo i razmisliti o tome da postoje na jednoj listi primjerice i zastupnici koji su izabrani preferencijskim glasovima, pa možda prezentiraju više birače nego oni drugi koji nisu izabrani sa preferencijskim glasovima. Ali to ostavljamo za buduće izmjene i za buduća razmišljanja. Ono što također ovdje želim kazati je da je nevjerojatno da je Vladi interes prvenstveni da se spasi novac potencijalnih nezadovoljnika u HDZ-u ili u nekoj drugoj stranci, ali im nije u interesu da spriječe prelaske i žetončiće koji se onda tijekom 2 ili 4 godine mandata prebacuju iz opozicije u poziciju. I ovdje se postavlja jasno pitanje. Zbog čega Vlada Republike Hrvatske ne da inicijativu po kojoj ćemo i evo tu kažem i otvoreno podržati izmjenu Ustava na taj način da se ne mogu varati birači koji su dali glas za jednu političku opciju a onda putem razno-raznih kojekakvim uslugama da li je to cvijet, da li je to stisak ruke, da li je to nešto drugo nebitno, ali je prevara birača i prevara onih koji su dali glas na izborima? Ne bi imali Vladu Andreja Plenkovića. Ne bi imali Vladu koja je sastavljena od prebjega i koju prebjezi održavaju na životu. Postavlja se pitanje zbog čega to nije u interesu Vladi Republike Hrvatske, a u interesu joj je da zaštiti 250 ili više tisuća kuna koliko se dobiva godišnje kao naknada za jednog zastupnika u slučaju da neki od zastupnika u tih mjesec dana do konstituiranja osnuje stranku ili postane nezavisni itd. Znači, mi moramo biti ovdje svjesni da ova situacija što se tiče samih izbora je uvijek vezana i uz ne samo novac nego i uz glasove odnosno podršku birača, da to ljude puno više boli, nego da li će netko se prijaviti u neku drugu stranku. Boli ih da li je njihovo povjerenje izigrano odnosno da li će njihovi glasovi otići u vjetar kao što su otišli sa HNS-om ili sa pojedinim zastupnicima u klubu gradonačelnika Milana Bandića koji su prevarili, otvoreno su pokazali „frišku figu“ svojim dojučerašnjim možda i susjedima i biračima koji su glasali za njih i rekli su im ne podražavajte HDZ-e. Ali ovi su odlučili napraviti upravo suprotno. Opet kažem irelevantno da li je buket cvijeća, stisak ruke, a ako se dokaže neke druge stvari, može biti i kazneno djelo s obzirom da je puno koincidencija oko zapošljavanja u zagrebačkim tvrtkama i prelazaka zastupnika u klub gradonačelnika Bandića. Znači vjerojatno budući doktorant zagrebačkog sveučilišta kojem je ono pokazalo odnosno njegovo vodstvo ukoliko dodijeli taj doktorat je pokazalo šta misli o samima sebi, da čovjek koji je pod najtežim sumnjama za korupciju, dobiva nagrade i na kraju krajeva, ja bi rekao ruši ugled zagrebačkog sveučilišta ali s obzirom koliko je to sveučilište u posljednjim godinama izgubilo na rejtingu, pitanje da li se još može i više srozati. Kolega Maras, vi ste baš spomenuli situaciju oko financijske korupcije 2007. i te kampanje i suđenja koje danas traje i protiv HDZ-a kao stranke i protiv istaknutih pojedinaca te stranke i sporost pravosuđa i to je problem i problemi su tu ne samo ta sporost pravosuđa i što mi nemamo tih optužnica nego što nikad nitko nije pričao i o tome dakle, enormna sredstva su upucana u kampanju i ako znamo da je na tim izborima 2007.

Dakle oni su takvim novcem ostvarili još jedan mandat koji nisu imali pravo na njega i onda su u tom mandatu napravili još ogromne dodatne štete. Pa jasno je svima što se tu dešavalo i kako je to funkcioniralo, jedino nije jasno zbog čega HDZ još nije vratio 30 milijuna kuna u državni proračun koje je na sudu ustanovljeno da je u aferi Fimi media isisano iz javnih novaca. Zašto još uvijek nije vraćen novac nego se isto tako pravnim smicalicama pokušava odugovlačiti taj proces, rušiti presude, govoriti ne, ne, ne, Sanader nije bio HDZ, on je bio igrač, nitko ništa nije znao. A znamo i iskazi svjedoka pa i gradonačelnika HDZ-ovih poput g. Kirina iz Virovitice koji se sam hvalio na Predsjedništvu da je prvi riješio, tako on kaže u iskazu, prvi sam riješio da izvučemo iz MUP-a određene novce preko Fimi media.

Kolega Maras, vi ste do prije koji mjesec, dva, svaku svoju raspravu započinjali tankoj većini i debeloj manjini. Ta debela manjina toliko se udebljala da svaki tjedan izgubite barem jednog zastupnika i sad čiji je to problem, da li je to problem SDP-a i vodstva SDP-a da ljudi bježe iz SDP-a ili nečiji peti, stoti ili tisućiti? Govorili ste i o izborima, ja se toplo nadam s obzirom da ste protiv da se dijele sredstva po mandatu, da će se SDP nakon europskih izbora, odreći tih sredstava u korist državnog proračuna. Ako ste protiv, recite ne, mi nećemo po tom mandatu uzeti jednu jedinu lipu i također, vidi se da ste svi u SDP-u pod utjecajem izbora u Ličkoj županiji gdje ste ostvarili zaista jedan sjajan povijesni rezultat. Pa niste slušali baš najbolje, ja nisam protiv da se dijeli po mandatu, ja sam protiv da mandati nakon izbora se kupuju. To je malo razlika. Znači ja sam rekao da je dobro da se odredi striktno rezultatima izbora financiranje ali nije dobro da nakon toga uopće ne govorimo o tome da se ograniči pretrčavanje i prelasci, to vas ne zanima, to vam paše. Čiji je to problem? Problem je građana, pa nismo mi ovdje gospon Stričak, sami radi sebe, možda ste vi tako u nekom svom svijetu to shvatili, ja sam u HDZ-u, mi se tu nešto igramo, ja dignem rukicu, uzmem plaćicu, zaposlim nekog u Varaždinu i to je moja igra, ja igram tu igru. Ja to tako nisam shvatio. Ja sam to shvatio da to radimo radi građana i meni je zbog njih neugodno. Kolega, vi ste se u svom izlaganju referirali na budućeg doktora Milana Bandića i htio bih vam samo napomenuti kako Milan Bandić nema nikakve veze sa ovim zakonom, eventualno će možda imati nekakve veze kad se bude raspravljalo o umjetničkim zakonima, o nekakvoj muzikologiji ili nečemu slično jer je očito da Muzička akademija u njemu vidi određenu vrijednost koja je u stanju ovo društvo osloboditi tenzija valjda na razini zrenja biti ili zrenja ideja kojim je odlučila podijeliti i počasni doktorat.

Mi živimo u društvu u kojem su izdane ideje, u kojem je organizirana politička mržnja da to kažem njegovim riječima i kakve mi zakone donosili dok se ne suočimo s tim činjenicama, imat ćemo inflaciju budućih doktora pa i koji dolazi na prijedlog Muzičke akademije. Ja se s vama slažem, znači ali prvo da kažem, Milan Bandić ima itekako veze sa ovim zakonom, znači on je u svojoj predsjedničkoj kampanji i po ovom zakonu i po prošlom, napravio propust po kojem ga Porezan uprava tereti da mora platiti porez na dohodak jer je naplatio preko 20 milijuna kuna donacija koje nije smio naplatiti. I to u svakoj normalnoj zemlji bi bilo automatski da te diskvalificira za bilo šta a mi gledamo svaki dan i zbog toga ste u pravu, da, znači, dok god je Milan Bandić politički uspješan u RH, RH neće biti, u punom smislu riječi, prava demokratska zemlja u kakvoj ja želim živjet, dok god su takvi ljudi uspješni, to nije dobro za RH. A što se tiče doktorata iz muzičkih znanosti, tko zna, možda je dobro pjevao na ispitivanjem, pa možda zbog toga je čovjek dobio ovaj prijedlog sa Muzičke akademije [[Upadica: Slijedeća…]] možda lijepo pjeva. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče.

Čl. 19. ograničenje iznosa donacija za financiranje redovitih godišnjih političkih aktivnosti, a čl. 29. ograničenje iznosa donacije za financiranje troškova izborne promidžbe. Ja mislim da su ova dva članka napisana tako da izravno potiču korupciju političku.

Ajmo se pitati logično, pa zašto bi neki čovjek dao svojih 30.000,00 kn nekoj političkoj stranci ako od nje ništa ne očekuje?

Zbog čega bi neka pravna osoba dala 200.000,00 kn nekoj političkoj stranci ako od nje ne očekuje protuuslugu i model je tu vrlo jasan, ja ću tebe financirati donacijom, a ti ćeš meni osigurati kad dođeš na vlast posao u kojem neću zaraditi 200.000,00 kn, nego 600.000,00 kn, 800.000,00 kn i onda je moja računica kao donatora čista. Kakav je bio model u vrijeme dok je premijer bio Sanader? On je okupio direktore javnih poduzeća i rekao im ne, ne morate vi uopće donirati HDZ, što biste vi donirali HDZ, vi ćete naručiti usluge od Fimi medije, trebale vama te usluge ili ne trebale, tamo se javite i tamo potrošite što je moguće više, ako to ne budete napravili, a ja sam premijer, pa onda ti više nećeš biti direktor tog javnog poduzeća, ja ću te smijeniti sutra. U to je, naravno, bio upleten i cijeli HDZ, nije tu samo Sanader jer HDZ je stranka, trenutno vladajuća stranka, koja ima potvrđenu optužnicu za kriminal, pa ja ne znam je li ima takvoga primjera u svijetu. Hrvati su tako nadareni narod da izaberu na vlast političku stranku sa potvrđenom optužnicom za kriminal, to je slučaj iz 2011.g., tako radi naše pravosuđe, to će vjerojatno otići u zastaru, najvjerojatnije jer kakvo je naše pravosuđe, nemam se čemu drugome nadati.

Vi ste tu napisali neovisno o tome u koliko jedinica samouprave politička stranka odnosno lista grupe birača sudjeluje na izborima, znači, može dati po 30.000,00 kn kandidatu neovisno o tome ukoliko ta lista izbornih jedinica se kandidira. Ako ste htjeli reći da može potrošit maksimalno 30.000,00 kn na jednog kandidata, onda ste to trebali tako napisati u jednoj i samo jednoj jedinici lokalne samouprave, ali vi to niste napisali. Vi ste upotrijebili izričaj koji je u najmanju ruku dvosmislen i koji se može tumačiti i ovako kako ga ja tumačim, pa ako budemo financirali pa samo dva kandidata, onda je to 25 milijuna 680 tisuća kuna preko tih kandidata toj političkoj stranci, a nemojte mi nemojte mi probati objasniti da to nije legalizacija kriminala ova dva članka. To je poziv. Svi oni koji budu tako donirali političke stranke i kandidate oni su pokriveni ovim vašim zakonom i ovim vašim člancima. Oni su pokriveni u svojoj kriminalnoj djelatnosti. Ja mislim, gledajte, višestranački demokratski sustav to je vrednota, jedna od ustavnih vrednota ona košta. Ustavna vrednota košta. Ja mislim da bi se političke stranke trebale financirati iz državnog proračuna i iz članarina svojih članova. Pa povećajmo financiranje iz državnog proračuna jer oprostite, demokracija košta, ali je bar transparentna jer to prolazi kroz Sabor, jer se zna točno koliko stranka koja dobiva novaca po broju zastupnika i može ih trošiti. Ograničite koliko može potrošiti u predizborne svrhe za koje izbore, nemam ništa protiv. Ali ovaj sustav donacija, a naročito ovako šlampavo kada je opisan, ovako široko postavljen on je, on može biti i on će biti ja vas uvjeravam on će biti izvor kriminala i opet ćemo imati neke Fimi medije i opet ćemo imati potvrđene optužnice, ali koje će na sudu biti 6, 7, 8 godina ili dok ne padnu u zastaru. Druga stvar je kod referendumskih inicijativa. Tu naravno ne može referendumske inicijative ne mogu biti financirane iz proračuna. Tu je potrebno omogućiti doniranje i ono mora biti kontrolirano. Ali te dvije stvari valja razdvojiti jer one nisu iste.

Pa to su milijarde. A znate tko se od toga najviše okoristi? Stranka koja je na vlasti, jer ona je u mogućnosti vratiti tu uslugu, protuuslugu. Ona je u mogućnosti reći ti ćeš dobiti košnju svih kanala u Hrvatskim vodama i to ćeš 4 godine raditi i zaradit ćeš milijune na tome, jer ćemo tebe izabrati na natječaju jer ćemo napraviti takav natječaj da samo ti možeš biti izabran.

Ne znam, meni se čini da je jedina nakana ova vaša dva članka bila ta da omogućite potpuno netransparentno kriminalno financiranje HDZ-a.

Gospodine Staziću koliko sam shvatio iz vaše rasprave vi se protivite uopće donacijama privatnih poduzetnika i osoba. Da li smatrate da bi trebalo preći potpuno na javno financiranje ili da bi te donacije trebalo ograničiti ukoliko ne smatrate to da privatnici ne mogu davati da te donacije budu simbolične i da budu do minornih iznosa? S obzirom da govorite ovdje o 200 tisuća kuna da li bi vaš prijedlog bio da bude 10, 20 tisuća kuna odnosno da li po vašem mišljenju, moje mišljenje je takvo da što je više izvor javni to je transparentniji sustav? Znači ja bih bio najsretniji kada bi država uredila sustav financiranja tako da izvori budu javni, javno dostupni da se sve zna i da ljudi onda to mogu jasno i vidjeti. Ja ne znam kolega Maras što za vas znači minorni iznosi? Ako je to 10, 20 kuna to jest minoran iznos i to me se ne tiče. Ali ja govorim o ovom ulazu u korupciju. Pitate me da li mislim da treba potpuno prijeći na transparentno financiranje političkih stranaka iz proračuna i iz članarine? Da, to mislim. To mislim jer ta vrednota hrvatskoga Ustava se mora platiti. I nemojmo dopustiti da se ona plaća crnim, prljavim novcem i nemojmo dopustiti da se ta vrednota ukalja kao što je već ukaljana u aferi Fimi medija. Nemojmo dopustiti da se takve afere ponavljaju.

Pa tko je medijski mag u legalizaciji kriminala ako to nije bivši Savez komunista i njihov sljedbenik SDP-e? Sjetimo se 45. otimanja zemljišta, metenja tavana i kada su sve pomeli raspadom bivše Jugoslavije sve bivše republike donesu 90-te godine zakon o porijeklu imovine ukida se, da se ne bi znalo kako je koji sljedbenik komunizma došao do svoje imovine. Privatizacija, ratno profiterstvo među mnogima. Ukidanje Komisije žrtava rata i poraća baš zato da se ne bi nikada saznalo istina o 2. svjetskom ratu tko je bio glavni. Pa kaže ovako: „Veleizdajnici Josipović, Kosor, Mesić, Milanović ne mogu ići u zatvor jer su u tajnosti 2015. iz Kaznenoga zakona izbacili članak 137. kazneno djelo protiv RH da ih se ne bi moglo progoniti, i sve je legalizirano, pa i kriminal. 60% tih komunista o kojima govorite, je prešlo u HDZ, stranku koja je vas kandidirala. Izvolite. Dakle, govorimo o financiranju političkih stranaka, o financiranju referenduma, ja moram priznati da mi je bilo jako zanimljivo, nema kolege Sokola tu više, kolega Stričak je tu, pa onda s druge strane kolega Stazić, i kako se tu HDZ i SDP fino prepiru, a sutra će nakon ovih izbora, jel' ovo je već nekakva predizborna kampanja za Europski parlament, opet koalirati u Europskom parlamentu. Znači, hrvatska javnost mora znati da su SDP i HDZ koalicijski partneri, i zajedno ovoga trenutka, danas, sada, zajedno vladaju Europskom unijom, socijalisti i pučani. Znači, ovo je jako, jako bitna informacija, tako da je meni cijeli ovaj preformans jako interesantan. Jako interesantan, i samo nastavite. Pa jedni i drugi, maksimalno kol'ko ste mogli, pa to je poznato. I vi ste kolega Staziću, kao i kolega Sokol, i Stričak, i njihova ekipa je, uplaćivali, uplaćuje konstantno financira HDZ, i kao što se i u Primorsko-goranskoj županiji financira SDP. Kolega Đujić je napustio Sabornicu, pa je rekao kako je ponosan da on dolazi iz jedne napredne županije koja je bila protiv referenduma o braku, a meni je interesantno kako je u mojoj Šibensko-kninskoj županiji, selo Civljane, najnerazvijenije sad sa nekoliko desetaka Srba, selo Biskupija također, glasovalo protiv referenduma o braku. Najrazvijenije, ma najzaostalije, ljudi nepismeni, ali je došao gospodin Pupovac, koalicijski partner i prepao ih je, rekao im je: „Glasujte protiv ovoga, brak nije zajednica muškarca i žene, to je nešto drugo, jer će doći …“, ne znam sad tko, možda ustaše, možda netko, pa će biti problema.

A možda su stvarno napredni, možda im je došao gospodin Pupovac pa je dao instrukcije i objasnio im kako je zapravo to budućnost da se muškarci žene međusobno, i žene, to bi bilo fantastično. Ali, ovdje kad govorimo o financiranju, ja se stvarno ... [[Govornik se ne razumije.]] , čak ću se i složit sa gospodinom Stazićem, konačno bi tom obrascu ponašanja trebalo stati u kraj, i stvarno je malo čudnovato da neka fizička osoba bilo gdje, dođe i donira 30 tisuća kuna SDP-u, HDZ-u, nebitno, pa i HRAST-u, koji je njegov motiv, koji je njegov motiv? A da ne govorimo o tvrtkama. Iako stvari, ja bih rekao čak su, vidljive su one itekako, pa svi vi znate, apsolutno svi, za desetke primjera gdje firme koje rade sa lokalnim samoupravama, sa regionalnim samoupravama, sa državom, plaćaju račune raznim medijima, portalima, televizijama, medijskim kućama, da bi se dobio medijski prostor, da bi se dobili plakati, da bi se dobili letci, svugdje. I to se zna. I to je za zatvor. To je za zatvor. A svi to znate, svi to znate. Neću vas optužit' sve koji ste ovdje, ali netko to, ili mnogi to i rade. I to ovi koji sjede ovdje u Sabornici, ili koji bi trebali sjediti. Ali ovdje sad, isto jako jedna interesantna stvar, kaže zabranjuje se od, s ovim Zakonom i financiranje stranaka iz inozemstva i referendumskih inicijativa.

Od toga nema ništa. Ma nemam ja problem s tim, ali onda malo uđemo u povijest bolesti, u ono vrijeme kad je HDZ stvarao državu, itekako su mu dobro dolazile donacije hrvatske emigracije, a danas kad je hrvatska emigracija shvatila da je HDZ stranka ljevice i da koalira sa SDP-om, i u Europi, a sutra i u Hrvatskom saboru, e hrvatska emigracija koja je napuštala Hrvatsku od '45.-te do '71.-ve i kasnije, ona je, kažu to nam sad više ne treba jer oni više nama, nas ne financiraju, pa ćemo onemogućiti da hrvatski emigranti koji su pobjegli zbog komunizma danas više financiraju bilo koju stranku u Hrvatskoj. Da se razumijemo, moja stranka nije primila nikad donacije ni iz inozemstva, ali HDZ jeste, ali više ne prima, i ona se, preventivno ta česmica, zatvara, zatvara se da se ne bi moglo financirati neke protivnike koji ulaze s desnog dijela političkog spektra. Evo žao mi je što nitko, nema nikoga ovdje iz MOST-a, evo baš interesantno, oni koji uvijek prozivaju na to da se treba biti u Sabornici, doduše njih se osulo, bilo ih je 20-ak, sad ih je 10-ak, ali evo interesantno je da nikoga nema u Sabornici, žao mi je kod ove ključne teme, jer su oni baš u zadnje vrijeme bez obzira što nisu bili u početku pobornici referenduma, itekako branili referendumske inicijative, ne znam zbog kojih razloga, vjerojatno su osjetili da je to možda pragmatično u jednom trenutku. E sad malo o referendumima. Referendumi, svi koji su organizirani i svi koji su skupili dovoljan broj potpisa, a to se odnosi na ova dva zadnja referenduma, oni su odrađeni volonterski. Odrađeni su malim sitnim donacijama, i nipošto se ne mogu gledati, niti se mogu kontrolirati kroz isti Zakon kako se financiraju političke stranke. I ovo je nedopustivo, da se u isti koš stavljaju referendumskim inicijative sa političkim strankama. Evo, HDZ će se pohvalit da ima oko 13, 14 milijuna kuna ušteđevine sada, viška novaca na računu, referendumske inicijative imaju 0,00 kn jer počinju s nulom i reći ću vam da se i jedna i druga referendumska inicijativa koje su sada skupljale potpisale dobijale stotine donacija po 20, 30 kuna, od onih bakica koje su možda i blokirane, dale su 20, 30 kuna da bi se napravio onaj letak, da bi se tiskala ona knjiga potpisna da bi RH bila bolja. Ali, ja bi ovdje ipak došao do one ključne stvari, mnogo kolega je upozorilo na to i to je stvarno zapravo razlog, a to je da se europski izbori danas mogu financirati ne više sa jedan i po milijun, koliko je bilo do sada, nego sa 4 milijuna kuna. Super, znači, HDZ je zapravo požurio s ovim zakonom, ajmo ga na brzinu donijeti, jednostavno imamo 13 milijuna kuna, zašto bi mi samo milijun i po kuna, pa ajmo mi potrošiti novaca koliko god možemo više, pa ja ću dati amandman nek to bude 10 milijuna kuna s obzirom da imate 13 milijuna kuna na računu, mislim da bi vam to bilo još bolje, evo pa da napravite tu kampanju kako Bog zapovijeda, neka malo i mediji zarade, šteta je da taj novac stoji na vašem računu, ajde lijepo nek se taj novac potroši, neka eto i mediji malo zarade i medijske kuće. Ali, ja bi ipak volio da glavna misao ovog mog izlaganja bude da su HDZ i SDP koalicijski partneri u Europskom parlamentu. Dakle, hrvatska javnosti, ponovit ću HDZ i SDP su koalicijski partneri u Europskom parlamentu, a sad će napraviti jednu fejk kampanju, znači, onako prevarit će javnost i reći će mi se borimo jedni protiv drugih, a zapravo bore se za isto jer sutra kada dođu kolege od Bernardića u Europski parlament i Plenkovićeva ekipa, oni će zajedno glasovati protiv onih za koje se, znači, gdje je i moja stranka, a to su konzervativci … [[Govornik se ne razumije]] znači, mi smo protiv vas, a vi ste zajedno.

Referendum o braku, direktna neposredna demokracija, ona se može izigrati kao što se i izigrala na tom referendumu kroz jedno krajnje sugestivno pitanje jeste li za to da je brak zajednica muškarca i žene. Pa tko nije za to? Pa naravno da je brak zajednica muškarca i žene. Da je pitanje bilo postavljeno jeste li vi protiv toga da homoseksualne osobe mogu sklapati brak, rezultat referenduma bi bio drugačiji. Prema tome, referendum se može zloupotrijebiti, kao što se u ovom slučaju zloupotrijebio jer su došli neuki ljudi tamo, pa gledajte šta imam protiv toga da je brak zajednica muškarca i žene, pa neću, nisam protiv toga.

Nisam čuo ovaj kraj, žao mi je. Dakle, neuki ljudi, vidi kako je to interesantno kao ništa ne odgovara onda kažete netko je neuk i ne zna, a kada vas npr. netko upita kad počinje život odnosno kad ustvrdi da je znanstveni pristup da počinje začećem, e onda kažete, e nije tu znanstveni pristup bitan, bitno je kako se mi dogovorimo. Dakle, upravo su u tim najzaostalijim sredinama, u mojoj županiji glasovali protiv toga da brak bude zajednica muškarca i žene, a vi upravo ste protiv toga, vi ste protiv toga.

Kolega Zekanoviću, pa da nema HDZ-a vi bi ovu sabornicu gledali samo na televiziji, nikad ju ne bi niti turistički vidjeli, ali podsjetit ću vas na utjecaj vaše stranke. U Varaždinu od 16 mjesnih odbora, Hrast, a gore vam se nalazi predsjednik državne razine, ne vodi nijedan mjesni odbor. U Gradskom vijeću od 25 vijećnika nemate nijednog. U Županijskoj skupštini varaždinske županije od 41 vijećnika, nijednog, a kandidirali ste se na svim tim razinama.

E moj kolega Stričak, prvo ovako, ja ne bi bio u HS da nisam bio na listi HDZ, moguća je točna tvrdnja, ali znate što je još točnije, da vi nikada ne bi prismrdili ovom ovdje trgu da niste u HDZ-u, znači, vi da niste u HDZ-u vi ne biste postojali na političkoj mapi jer takvi ljudi, takvih kvaliteta, takvih kvalifikacija mogu jedino u HDZ-u doć u ovaj HS, jedino u HDZ-u, da je neka normalna stranka vi nikada ne bi dobili mogućnost biti u HS.

Kolega Maras je dignuo povredu Poslovnika. Koji je članak povrijeđen Poslovnika? Gospodine potpredsjedniče, u ovom ne znam kako bi uopće nazvao deliriju koji je zavladao u Hrvatskom saboru pogotovo od strane gospodina Zekanovića je povrijeđen Poslovnik 238. zadire u prava slobode izbora naših sugrađana. I ja vas molim da ga upozorite kada o tome govori i da ga prekinete kada o tome govori, jer to je sramota. Prema tome, procjenjujem da nije. Kolega Zekanović, nemojmo se sada sa povredama Poslovnika krenuti. Prema tome, ne vidim u čemu Dobit ćete opomenu ako zlorabite … [[ne razumije se]] svak će od sada dobiti opomenu tko počinje zlorabiti.

Idemo dalje. Sljedeći je poštovani zastupnik Saša Đujić.

Ali vi ste spominjali i puno bi vam toga mogao replicirati, ali na žalost nemam vremena. Vi ste došli u ovaj Sabor preko liste HDZ-a i ja s ne slažem kao kolega koji kaže da je vaš utjecaj nula. Vaš utjecaj nije nula i rekli ste kako je kolega Pupovac govorio na referendumu kako se treba glasati. Recimo kada se davala INA u mađarske ruke i kada je HDZ-e radio izdaju hrvatskih nacionalnih interesa onda su vama rekli hajde radi tu fejk kampanju, napadaj nas, nemoj glumiti, ali drži nam kvorum.

Dakle kolega Đujiću vi zapravo ništa ne razumijete i to će vam gospodin Bauk kasnije objasniti. Dakle, vi napadajući mene na ovaj način zapravo koristite HDZ-u. A zapravo ste se razotkrili jer je vama HDZ-e potencijalni koalicijski partner u Europskoj uniji, ili dogovorite se gdje ste, ili ništa ne razumijete što je vjerojatno najvjerojatnije. Međutim, evo kolega Bauk će ti objasniti.

Međutim na vašu žalost ili na vašu radost ja za vama, i za gospodinom Stazićem i gospodinom Marasom nikada neću trčati.

Kolega Zekanović mene omalovažava kada govori da ja ništa ne razumijem to je dva, tri puta ponovio. Ja samo razumijem da on HDZ-u drži kvorum kada im treba i to na ključnim temama u ovoj zemlji, a to je izdaja nacionalnih interesa i predaja INA-e u mađarske ruke što jednom desničaru takvom konzervativcu lokal-patriotu ne bi trebalo biti svojstveno. Ali on je u biti ovdje spavač HDZ-a zajedno sa kolegom Hasanbegovićem i naputac drži lojtre vladajućoj većini kada god to treba i sve je tu meni jasno.

Prema tome, i vama izričem opomenu. Kolega Zekanović razmislite dobro da li želite ili ne.

E, vi bi htjeli govoriti kao u replici, ali ne možete jer je gotovo. … [[Govornici govore u glas ne razumije se.]] Ne može vam kolega odgovoriti. Smisao replike je u tome da vi nešto pitate, a netko vam nešto odgovara. … [[Govornici govore u glas ne razumije se.]] Dobro. Hajde, recite repliku. Hajde recite repliku koju ste htjeli reći. Kolega Zekanović, vi ne možete dalje govoriti to sam vam rekao. Nećete mu odgovoriti jer ste izgubili pravo na riječ. Kolega Zekanović, ja ću, kolega Zekanović vi ste danas dobili već opomenu da ne možete do kraja dana govoriti.

Ovo je treća.

Je, je, je, digao sam, vi ste me malo pogledali, ali shvatio sam da niste baš zadovoljni, sretni s time, ali, dakle, mislim da je došlo do, po mom shvaćanju, do krive primjene članka 240., stavka 3. Poslovnika, u vezi oduzimanjem riječi do kraja dana kolegi Zekanoviću. Dakle, vi ste mu ispravno dali jednu opomenu po članku 239., i ispravno ste mu dali drugu opomenu, ali po članku 240., stavak 1., ona se odnosi na oduzimanje riječi u trenutku dok govori, tek treća opomena se primjenjuje, zastupnik koji nastavi postupat ... [[Govornik se ne razumije.]] odredbi članka Poslovnika, predsjedatelj može oduzeti opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o temi, dakle, ne do kraja dana, tako da bih ja molio jedno objašnjenje je li tu došlo do krive primjene te odredbe, jer on ima samo dva, ima samo žuti karton, nije još dobio crveni po mom shvaćanju Poslovnika, pa evo ja bih to htio da se razjasni.

Znači ja imam pravo na tri replike. S obzirom da ste vi, gestom i mimikom meni rekli da imam pravo na repliku, pa valjda bi prilikom samog javljanja vam već netko sugerirao da nisam imao treću repliku.

Ovaj, jer ste vi tri replike imali i ispucali tri replike.

E sad će pojedinačno govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk. Evo, poštovani gospodine podpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Dakle, kako smo, kako mi je ostalo uskraćeno zadovoljstvo repliciranja kolegi Zekanoviću, posebno glede njegove izjave da je HDZ stranka ljevice, i ja sam ovoga, vjerojatno je netko od kolega iz HDZ-a koji je digao repliku htio to replicirati i demantirati, pa kako to oni nisu napravili, evo ja bih molio da to naprave u replici meni, ja se neću javljati, javit na odgovor. Ako su stranka ljevice, sljedeći korak je primanje u Partiju europskih socijalista, mada mislim da bi više pripadali u onu još ljeviju opciju u tom smislu, da, no dobro. Poštovane kolegice i kolege, što se tiče referendumskih inicijativa i referenduma, kolega Zekanović je imao krivu interpretaciju zašto su građani u Civljanima glasali protiv.

Dakle, što se tiče ovog Zakona, bilo bi dobro razjasniti dileme o, iz članka 19. i članka 29. Dakle, ako članak 19., i u najvećoj teoriji omogućuje donaciju više milijuna kuna od jedne fizičke osobe političkim strankama, onda bi tu odredbu, tu rupu trebalo svakako začepiti na način da se to malo bolje pojasni. I pod dva, ovoga, meni je zamisliva situacija da fizička osoba donira u dva različita jedinice lokalne samouprave za dvije potpuno suprotstavljene stranke, jer ako dobro surađuje sa vlasti koja je recimo od Živog zida u jednoj općini i od MOST-a u drugoj općini, onda će dati u ovome, ovamo za Živi zid, ovamo za MOST, na primjer, ili za neke druge, druge stranke, ali bi trebalo tu rupu u Zakonu ako je ona otvorena, da trebalo bi je zatvoriti. To vrijedi i za iznose donacija u članku 29., što je spomenuo kolega Stazić. Što se tiče ograničenja iznosa kampanje za Europski parlament, ovo što je sada predloženo, je u redu. Dakle, bio bih vrlo, vrlo nevjerodostojan kada bih, se ne bi podsjetio da je identičan prijedlog bio u Prijedlogu Zakona koji je naša Vlada predložila 2015. godine, dapače, to je bilo na moju inicijativu, jer sam smatrao da se ne može cijela država na izborima za Europski parlament izjednačiti sa jednom izbornom jedinicom na običnim parlamentarnim izborima. Doduše, možda bi bilo dobro da se onda izbori za predsjednika Republike stave malo ispod 8 milijuna, jer opet nisu ni oni duplo, duplo u navodne znakove vrjedniji od izbora za Europski parlament, ali ono što se, što se može vrlo, vrlo opravdano prigovoriti je da ta odredba bi trebala stupiti na snagu nakon ovih izbora za Europski parlament, jer nije baš u duhu demokratske prakse, demokratskih načela i principa Venecijanske komisije da se Zakon napiše s namjerom da bi se primjeni od sljedećeg tjedna, kako bi se već ovi izbori mogli financirati po novim, znatno drugačijim pravilima nego šta oni vrijede. Dakle, ozbiljne političke stranke su morale 2018. godine na kraju, donijet financijski plan za 2019. godinu, i bilo je realno očekivati da to rade prema važećim odredbama Zakona, i vjerojatno je u tom smislu dosta velika razlika za svaku političku stranku, značajno promijeniti dozvoljeni iznos koji mogu potrošiti u izborima za koji su jasni da će se održati 2019., u svibnju, dakle, to su izbori za Europski parlament, da bi onda nakon toga, dakle, dan prije stupanja na snagu ili dva dana prije stupanja na snagu Odluke o raspisivanju tih izbora, bili značajni, značajno promijenjeni uvjeti financiranja. I u tom smislu to predstavlja dosta veliki klizeći start sa dvije noge u transparentnosti i regularnost izbora za Europski parlament, ako bi se inzistiralo da ta odredba stupi na snagu i primjeni se prvog dana odmah od izbora koji su tek raspisani i mislim da bi se tu i Ustavni sud oko toga moga oglasiti, kao što se, recimo, oglasio 2011. odnosno 2012.g. kada je Zakon o sustavu državne uprave i o broju i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela stupio na snagu prvog dana nakon objave u Narodnim novinama, iako je to svaki put kad se vlast mijenjala i formirala Vlada stupalo, al dobro, nema veze i da bi trebalo tu odredbu, dakle, o iznosu dozvoljenih sredstava za Europski parlament da stupi na snagu s odgodom, dakle, da ne stupi odmah na snagu i primjenjuje se slijedeći dan na izbore koji će biti raspisan slijedeći dan. To je nešto što očekujem od Ustavnog suda da napravi bez da dobije zahtjev za ocjenu ustavnosti te odredbe. Dakle, trebali bi u jednakom položaju biti i oni koji se zalažu da na pitanje, da odgovor na referendumsko pitanje bude ZA i da odgovor bude PROTIV. Ako, dakle, to su, to su, referendum su dvije suprotstavljene strane i obe strane moraju imati legitimno pravo da financiraju svoju kampanju. A kako se tome može doskočit? Pa da postavite negacijsko pitanje, pa da odgovor ZA bude obrnuto od onoga, dakle, bolje je dati i jednima i drugima pravo, imate ovi koji su ZA, ovi koji su PROTIV, Odbor jedan, Odbor drugi, to ne govorim o skupljanju potpisa, skupljanje potpisa tehnički gledano nije politička, nego aktivistička aktivnost, vi ne skupljate potpise da se nešto promijeni, nego da se nešto raspiše, pa da narod odluči hoće li se promijeniti ili nije. Zato bi ja tu, dakle, tu odredbu bi stavio, omogućio bi i jednima i drugima da budu, da im se daju donacije, pa da zastupaju svoje stavove i interese i očekujem da kada bude Zakon o referendumu da se nešto oko toga, oko toga kaže. Što se tiče ostalih odredbi koje su bile sporne, nekima, dakle, mislim da su one na tragu onoga što, na tragu mojih razmišljanja, dakle, i minimum za financiranje iz lokalne samouprave, da nema onih lokalnih šerifa koji misle da kad su dobili vlast da ne treba više ni stranke, ni vijeće, ni ništa, nego ja sam vlasnik i šta vi sad imate tu trošit novce iz proračuna za političku aktivnost. Također što se tiče poboljšanja smanjenja iznosa u prekršajnim odredbama, mislim da je tu napravljen dobar iskorak i da u ovome zakonu ima dosta stvari koje popravljaju sadašnje stanje, olakšavaju funkcioniranje i političkim strankama i nezavisnim vijećnicima i zastupnicima, ali ove tri stvari koje sam spomenuo ostavljaju određenu rezervu koja me, nažalost, dovodi u dilemu da ne bi trebao podržati ovakav prijedlog zakona, pa se nadam da će predlagatelji do glasanja popraviti ove tri odredbe.

Uvažene dame i gospodo, nominalni cilj izmjena Zakona o referendumu je i izborima je transparentni proces i jednog i drugog. Međutim, činjenica jest da će ovim izmjenama proces prikupljanja potpisa biti otežan, ako ne i nemoguć i jedan od razloga je taj da HDZ jednostavno nema podršku većine građana za svoju politiku. HDZ ima podršku interesne skupine i iz tog razloga je uvijek 70% protiv ove Vlade, ali HDZ kroz tu interesnu skupinu koja izlazi na izbore, dobiva određeni postotak glasova i onda razno raznim, da tako kažem, spletkama, dođe na vlast, tako da ideja HDZ-a kao da žele kao tobože pošteniji sustav, a jasno je kojim metodama se služe je neozbiljna. Znači, jasno je iz aviona da, recimo, golema većina građana ne želi raditi do 67.g., a da HDZ gura tu priču i zato je Živi Zid stao uz referendumsku inicijativu da se spusti nazad na 65.g. dob za odlazak u mirovinu. Ha, naravno da vama to ne odgovara jer je protivno vašoj politici, a vi ne vodite tu politiku zato jer ju vi želite vodit, to je najveći paradoks. Ja sam siguran da kolegu Culeja, Lončara i Borića i ostale iz HDZ-a, pa čak ni vas Reinera, da je vas netko pitao čujte kaj vi mislite o tome da se mora ići sa 67.g. u mirovinu, ja vjerujem da biste vi rekli, čuj, da je do mene osobno, pa ja bi, mislim da je normalno sa 65, to je moje mišljenje. E, onda se postavlja pitanje da li se ovim razbijanjem referenduma želi negirati samo volja javnosti odnosno birača ili i volja vas kao zastupnika? I brzo ćete shvatiti da je zapravo cijeli sustav vladanja našom zemljom nedemokratski, da Direktive dolaze iz vana, mi ih moramo provodit. I vidjet ćete da, da je i vaše vlastito mišljenje u ovom sustavu postalo nebitno, jednostavno, nije bitno šta vi mislite, mora se vodit određena politika. Ali, kao konačni dokaz da vam nije stalo do transparentnosti imam potrebu pročitati članak kako bi ispravno naveo podatak naime, jedan podatak sam netočno naveo u prethodnoj jednoj replici. Kaže ovako, tvrtka JOLLY AUTOline iz Šibenika dobila je početkom ovog mjeseca natječaj da isporuče 20 autobusa marke Mercedes splitskom Prometu. Ugovor je potpisala ministrica Gabrijela Žalac.

I sad pazite ovo, veli automobil su kupili roditelji prije dva mjeseca, on je rentan kroz Ugovor o najmu, vjerojatno će ga kupit, rekla je Gabrijela Žalac. Kaže, a nemaš ti odgovor članice Vlade Andreja Plenkovića … [[Govornik se ne razumije]] sumnji, a zašto sumnji, zato jer, kaže se da je zapravo Ugovor o nabavi tih autobusa koji je ona potpisala, potpisan sa tvrtkom JOLLY AUTOline d.o.o. iz Šibenika, a ista ta firma JOLLY AUTOline odjedanput njihovo auto stoji parkiran pred kućom ministrice Žalac, tako izvještavaju mediji, znači, tvrtka je iz Šibenika. Ja pitam, ako, ako, ako je ovo istina, kako nitko od vas u HDZ-u, a vi ste mudre glave, pa niste vi iz Sakristije izašli, ja bi rekao gospodo iz HDZ-a vi ste slikovito rečeno, vragu iz torbe izašli i sad vi ne vidite poveznicu između, između toga što je Mercedes u vlasništvu firme parkiran u dvorištu ministrice, a u isto vrijeme ministrica upravo s tom firmom potpisala ugovor da im se dodjeljuje neki posao i vi to ne vidite, ne vidite nikakvu zajedničku nit, poveznicu, ne vidite, da tako kažem, ono što se zove logičan slijed događaja, vama je to jedna, ja bi rekao, koincidencija, kao slučajnost, eto, šta je bilo, zamislite igrom slučaja, ono kao i u teoriji evoluciji, slučajno, kako, slučajno. Međutim, vi ovdje, ima još jedan izraz, teorija spontanih događaja, slučajno se našao taj auto tamo, slučajno je baš ona potpisala ugovor za te autobuse pod pretpostavkom, naravno, da je ono što izvještavaju mediji, istina. Međutim, iz odgovora ministrice Žalac i iz onog što pišu mediji ja sam osobno stekao dojam da uistinu taj auto tamo stoji i da je uistinu od te firme s kojom je ona potpisala najam. I sad šta? Vi tu gurate neki zakon uvjeravajući sve nas da tobože se zakon vodi radi povećanja transparentnosti, pa evo imate slučaj u vlastitoj Vladi, HDZ-ovoj, vlastite ministrice HDZ-ovke gdje, koji meni osobno liči na nešto što nije lijepo, eto, a vama je to ono sve je po zakonu, ona fraza stara itd. I još da vam ispričam jednu stvar, evo, traži DORH za mene dva mjeseca zatvora za pisanje grafita u Sesvetama. Pođimo od pretpostavke da sam kriv gospodo, evo, pođimo od pretpostavke da sam kriv. Pogledajte koliko je dobio Čobanković za aferu gdje je po njegovom vlastitom priznanju preplatio zgradu za milijunski iznos, dobio guljenje krumpira. Imate slučaj sina od generala Kruljca, hrpa droge, hrpa love, dobrotvorni rad, pa kako ja ne mogu dobit dobrotvorni rad? Evo ja se nudim ko pokajnik DORH-u, evo, da li ja mogu dobit dobrotvorni rad, evo ja ću priznat, pokajat ću se, evo, dal je taj dobrotvorni rad rezerviran samo za vaše članove? To je pitanje koje ja vama postavljam. Ono što meni sud nudi je uvjetna osuda, neću uvjetnu osudu, dajte mi ili zatvor ili dobrotvorni rad, ne pristajem na ništa između jer želim ovu farsu razotkriti, želim pokazati da u ovoj zemlji postoje dvojaki kriteriji i da se nas građane odnosno javnost evidentno radi budalom. I u ovoj situaciji mi je dužnost na to ukazati, na to mi je dužnost ukazati da vi koji pričate o transparentnosti i poštenju, ministrica se tako ponaša.

Hvala lijepo uvaženi podpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnicom. Pa evo da ja nešto kažem o Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Mislim da je dobar Zakona, dva čitanja, dali smo priliku svima da kažu što o njemu misle, bilo je tu i javne rasprave, i široke, bilo je onih koji podržavaju isti, i onih koji ga ne podržavaju više-manje u dijelu koji se tiče referenduma, ali pokušavajući saslušati svih danas, nisam našao neke prevelike primjedbe osim malih, sitnih detalja koji su se više ... [[Govornik se ne razumije.]] radi razloga zašto ne glasati za ovaj Zakon, nego radi toga što su bili opravdani, ili da nešto uređuju bolje od onoga što ovaj Zakon predvidi. Što uređuje financiranje o kojem su svi pričali, i svi su imali određene primjere, uglavnom su gledali prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici, i žao mi je što ih nema da taj sinonim za netransparentnost, kako oni kažu, pokažemo i na njihovim primjerima, pa da saslušaju, da vide što su radili, jer u svakoj kampanji i vlast, i oproba, i HDZ, i bilo koja druga stranka ima plakate, imaju i spotove, i sve ostalo, samo je pitanje tko želi reći ili priznati da ima plakate i spotove. Zbog toga je taj brzi zaborav svega, malo čudan danas, posebno iz ovih nekih kolega, al' navest ću primjere na kraju čisto da se zna tko nas to proziva, i što to sve ti saborski zastupnici rade, i tko su te moralne vertikale hrvatskog društva danas, jer što ovaj Zakon donosi kad govorimo o, recimo, financijskim izvješćima? Imali smo nedavno Izvješće za sve stranke, HDZ je dobio besprijekorno mišljenje, bezuvjetno, uredno sa svim potrebnim planovima, troškovima, opisom, i onda moramo slušati ovakve tirade svaki dan od strane oporbe, jer da su oni kao savršeni, oni to super rade i tako dalje. Što kaže Zakon? Jednostavno unošenje financijskih izvještaja u aplikaciju DIP-a, koju do sada nismo možda imali na najbolji mogući način, i znam kad su lokalni izbori koliki je problem gdje što objaviti, gdje što objaviti. I jednostavno ne snalaze se svi u političkom prostoru, ima ljudi, pogotovo na lokalnim izborima, žele biti vijećnik, dođe hoće biti nezavisni vijećnik, ne zna što treba radit, pogotovo nezavisni vijećnici, i jako dobro uređeno ovdje da se zna što se radi i na koji način se ponašaju, jer i oni u jednom trenutku požele postati članovi neke političke stranke, pa bi bili malo i nezavisni, pa bi bili i članovi političkih stranaka. Imaju lokalne ili regionalne uprave i s njima posla koliko god hoćete, to se zna iz iskustva. Imamo financiranje referenduma, možda najveći povici. Zbog čega? Želimo znati što se to financira, kao i političke stranke, što je tu sporno. Onda se svi love nekakve bakice koja je dala deset kuna, kao nema nikakvih donatora od 10, 50 tisuća kuna, 100 tisuća kuna, a nedavno smo svjedočili i primjerima da su neke referendumske inicijative završile optužnicama, upravo radi donacije. Znači nije bilo problema tada? Je, bilo je problema, pa zašto to ne bi uredili? Pa naravno zato jer kao previše pravila smeta svima. Kao oni se ne bave politikom, pa svaki referendum nekakva je reakcija na politički potez uglavnom vlasti, sigurno ne oporbe, ali uglavnom vlasti. U prethodnoj Vladi SDP-a bilo je nekoliko referendumskih inicijativa, jedna je prošla, nekoliko njih nije prošlo. Nalazio je tadašnji ministar uprave načina što učiniti da se ne dogodi referendum, ili nije bilo dosta potpisa, ili nije bilo dovoljno birača, ili nije bilo dovoljno dobro pitanje, i tako dalje, ali od nekoliko pitanja, jedan jedini referendum je tada prošao. Što se propisuje još? Redovito financiranje iz državnog, lokalnog i regionalnog proračuna. Mislim da je to dobro rješenje i već probano, i funkcionira bez ikakvih problema, propisano najmanja razina. Zašto ne? Pa ako neka lokalna samouprava smatra da je rad političkih stranaka možda jednak ili možda manji, ili veći od onoga što se recimo daje Udrugama, e tamo su iznosi itekako veliki.

Potpuno uređenje nezavisnih zastupnika, rekao sam, to naravno ... [[Govornik se ne razumije.]] za naše lokalne samouprave, jer imamo situacija da uđu u koalicijskoj, ne znam, listi sa SDP-om ili nekim drugim strankama, pa se izdvoje i žele imati, ovaj, svoje prihode, pa ne znaju na čiji račun trebaju ići sredstva, pa onda naprave čitavu zbrku na terenu. Što još propisuje se? Obvezno lokalne samouprave i regionalne, do 01.03. podnijeti financijsko izvješće o isplaćenim sredstvima političkim strankama, što u skladu sa svim financijskim izvješćima koje podnosimo do 01.03. ili do 19.03., je sasvim u redu i mislim da nije neki dodatni veliki napor, jer više-manje su ta sredstva uglavnom jednaka tokom svake godine, ili ako ne dođe do nove ... [[Govornik se ne razumije.]] Raspored sredstava u skladu sa konačni rezultatima izbora, da izbjegnemo ove situacije, da ovaj gospodin koji je sad izašao vani, kaže da može biti u tri stranke, pa jednom stranci milijun kuna, onda kaže kad su ušli u prostor u kojem nije lijepo, ne, onda su rekli da bi oni to dali nazad, da bi se oni, odriču se toga, nek se donira, a cijelo vrijeme su trčali ovdje kad su ušli u Sabor, tu su bili kod tajnika na vratima kako ostvariti financiranje, nisu znali uopće da li imaju stranku s obzirom na to da su falsificirali potpise na Skupštinama i tako dalje, i tako dalje, i oni drže lekcije svima danas ovdje koliko ja vidim, ima još primjer ali doći do njih. Nema sredstava ako se ne otvori poseban račun, sasvim u redu. Imamo situacija da mnogi izađu na izbore, pogotovo lokalno, i ne žele napraviti ni najmanji minimum koji se od njega traži da otvori poseban račun, nego bi on onako nešto na brzinu da ga nitko ništa ne pita, ne. Otvori poseban račun i zatvori ga kao što ga moraju otvoriti i svi oni koji su u pripadnici političkih stranaka, što bi bio drugačiji? Pod zastupljeni spol 40%, 10% više naknade što funkcionira i mislim da je sasvim u redu. Uplate na račun stranke do kraja, znači do zatvaranja računa, u redu je zbog toga što imamo troškova koji se pojavljuju i kad zatvorite račun može se desiti da vam dođe neka faktura koja se možda zagubila ili itd. i onda imate problem. Ograničenje donacija fizičkim i pravnim osobama čuli smo objašnjenja zašto toliko. Pa to smo imali i do sada, mislim to nije nešto što je novo, zašto se ne bi ograničili koliko tko daje. Fizička osoba je i član stranke koji također daje donaciju svojoj stranci, pa to je sport koji se koristi a koliko ja znam. Što bi to mi zabranili sami sebi? Dalje, što ste tiče povrata utrošenih sredstava, koalicija zajednička lista, e tu mi fali ovaj gospodin Bunjac.

Čovjek radio za njih oni došli dajte nam tih 40.000 imamo troškova, kaže ne možeš doć ni na sastanak gdje se govori o raspodjeli troškova i tko će to platit, ostalo čovjeku da sam plati. Pa jel to korektno? Ali dijele oni lekcije svima danas kažem ovdje. Višak sredstava, vraća se na račun političke stranke. I sad dođemo kažem do ovih primjera, Miro Bulj 150.000 kuna u kampanji on je svoj glas platio između 4 i 5 kuna, ja nisam toliko, ne znam da li je neki od mojih kolega toliko potrošio, ali on ne misli na te stvari on misli da su svi drugi u lošem odnosu, on je super, njega su odmah prepoznali, nije bio niti na radiju, niti na plakatu, nigdje, njega vide on je najbolji, kad gledamo, jer je sve javno. Na svakoj stranici financijsko izvješće za svakog možemo naći. Vidimo način na koji su se ponašali, kaže zamjeraju sad ne znam, u nekim izborima u Lici tko je šta objavljivao itd. Izbori za župana Nikola Grmoja 0 kuna, kakvi su to izbori, tko može postati župan sa 0 kuna. Pa to čudo od ljudi. Znači, čuli smo kako je SDP radio i cijelo vrijeme na nas nešto, a njih ovršio njihov član, bivši član SDP-a i to ne za mali iznos, za 9 miliona kuna, pa nastala trga na Ibleru, pa kako ćemo platit, pa kako ćemo vratit ne, nastala trka, pa dogovor. Zašto su ga tj. zašto je ovršio? A zato jer su nešto muljali valjda u toj kampanji 2009. godine, nije baš da se čovjek sjetio evo vi ste meni nešto dužni. Pa tamo su bili neki spotovi, plakati, možda nekakve emisije itd., oni zaboravili, ovršilo vas i to vaš član, kad govorimo o transparentnosti. Tako da kažem bit će i referenduma inicijativa, a što se tiče referenduma sad ovaj koji je najavljen 67 godina, to je SDP doneso još 2014. godine i pitamo se gdje su bili sindikati [[Upadica: Zahvaljujem.]] pune 4 godine. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Nenad Stazić, izvolite. Kažete pa članovi stranke doniraju svoju stranku, to je prirodno, to je normalno, evo sad nalazim podatke za prošlu godinu vašeg koalicijskog partnera HNS-a.

To je ono o čemu govorimo, to je ono o čemu sam govorio u svojoj raspravi, tako se dobivaju ministarska mjesta, tako se dobivaju mjesta na listi, tako se postaje gradski zastupnik, tako, kroz donacije. Zahvaljujem. Odgovor kolega Borić. Kolega Stazić vi ste čak i opisali zašto se daju donacije jel tako i da je u prilici onaj koji je na vlasti da vrati uslugu i vi ste točno opisali što je radio SDP kad je bio na vlasti od 2011. do 2015. godine jel tako. Znači i vi ste tada imali donacije, sjećamo se, znači je li to znači da ste vi vratili usluge svima onima koji su vam donirali kad ste vi to na taj način opisivali. Tako da ova priča o HNS-u ili bilo kojoj drugoj stranci, doć će vremena sada pogotovo kad su izbori da će članovi stranaka donirati svoje stranke, a plus toga plaćaju i članarinu i to je danas uređen sustav i nema bježanja od toga i dobivaju potvrdu da su donirali. A svi neki danas pričaju pa zašto bi neki drugi dobivali potvrde ili zašto bi za 50 ili 100 kuna neko trebao dobit potvrdu, to neka ostane van nekog sustava jer je to danas kao dobro i onda neće bit nikakvih problema. Slijedeća replika poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani kolega Borić, evo ovdje u raspravi se spominje i spominjali ste referendum i zaista je dobro da se financiranje referenduma regulira jednako kao i političkih stranaka, dakle i poseban račun i donacije koje do 5.000 kuna su jedan tretman, preko 5.000 kuna je to ugovor, dakle sve je to isto tako ono što ste rekli politička aktivnost i jako je važno da se i ovaj dio financiranja onda kvalitetno riješi kroz Hvala lijepo, kolegice Perić istina je i mi smo kažem imali jedan referendum koji je održan i nekoliko pokušaja da se dogodi referendum, da narod onda kaže za što on je ili što on misli o određenom pitanju, nije se dogodilo, nije se dogodilo ni na ovom zadnjem, pitanje je što će biti na ovom. Imamo situaciju da se cijelo vrijeme uvjerava sada javnost da je ova Vlada rekla da se sa 67 godina ulazi u mirovinu. Odluku koju imamo i zakon iz 2014. godine i nakon 4 godine se netko sjeti da kaže, evo sad se ide u 67 godini. Pa to je pokušaj da se na manipulaciju i neistinu nešto svali na leđa ovoj Vladi.

Pa u redu sve je to politička borba, ali nemojmo lagat ljude koji možda ne znaju točnu informaciju i to će sigurno nešto koštat [[Upadica: Zahvaljujem.]] i slušam kažem i sindikate i sve ostale. Zahvaljujem poštovanom kolegi Boriću na odgovoru. Završna riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovani kolega prof. Robert Podolnjak, izvolite kolega.

g. Potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici u uvodnom izlaganju u ime kluba zastupnika rekao sam o temeljnim problemima donošenja ovog zakona, prvenstveno sa stajališta procedure i činjenice da je predlagatelju posljednji trenutak uz asistenciju Odbora za zakonodavstvo odlučio da će ovaj zakon se primjenjivati vrlo brzo, već za ove izbore za europske zastupnike i da bi trebao stupiti dan nakon objave u Narodnim novinama, a ne 8 dana po objavi kao što je pravilo za zakone i kao što je načelo koje nam propisuje Ustav RH. Pri tom, naravno, nisu dati nikakvi osobito opravdani razlozi zašto bi to bilo tako, osim onoga koji nije iznio, al je sa njihovog stajališta osobito opravdan, a to je da se prema novom zakonu za europske izbore može financirati izborna promidžba u iznosu do 4 milijuna kuna, a po sadašnjem zakonu je to milijun i pol kuna i to je ključna razlika i to je ključni razlog i sve što govorimo o silnoj žurbi da ovaj zakon stupi na snagu je iz tog razloga. Imamo i postojeći zakon, on ima i vrlo kvalitetne odredbe o praćenju godišnjeg financiranja stranaka, o njihovom izvještavanju i Državnom izbornom povjerenstvu i Uredu za reviziju i imamo kvalitetne odredbe o izbornoj promidžbi koje se, naravno, mogu poboljšati, ali se to ne čini na način da odredbe stupaju na snagu netom prije raspisivanja izbora za zastupnike u Europski parlament. Mi smo zbog toga predložili slijedeće, predložili smo zaključak kojim tražimo treće čitanje vezano uz ovaj zakon zato što smo podnijeli 888 amandmana na ovaj Konačni prijedlog zakona. U tim amandmanima govorimo i razloge zbog kojih smo protiv niza odredbi u ovom predloženom zakonu, a to su odredbe koje omogućavaju multipliciranje donacija, dakle, višestruko doniranje donacija političkim strankama, zastupnicima, nezavisnim vijećnicima, gdje zapravo faktički nemate ograničenje za pravne i fizičke osobe jer mogu donirati, ne isključivo jednoj stranci, jednom zastupniku nezavisnom ili jednom vijećniku, nego mogu višestruko donirati većem broju i stranaka i vijećnika, što omogućuje daleko veći opseg doniranja nego što bi to bilo primjereno. Isto tako, protiv smo odredbi koje prisiljavaju lokalna predstavnička tijela da u proračunu izdvoje onaj novac za političke stranke koji se nalaže ovim zakonom, smatramo da je to retroaktivna odredba jer su proračuni već donijeti. Jednako tako, protivimo se odredbama koje su u ovom zakonu, a to je da se, kada nezavisni zastupnik ili nezavisni vijećnik promijeni status i postane članom stranke, automatski prema odredbama ovoga zakona, novac koji je primao kao nezavisni vijećnik ili nezavisni zastupnik, prenosi se političkoj stranci čiji je član postao i smatramo da je to izvor moguće političke korupcije i snažno se tome protivimo, a to je protivno i čl. 6. zakona koji kaže da će političke stranke primiti samo onaj novac koji su ostvarile temeljem broja i zastupnika ili lokalnih vijećnika u nekom predstavničkom tijelu. Dakle, da pojednostavimo, da im pripada samo onaj novac iz proračuna koji su, da tako kažem pod navodnicima, zaradile temeljem izbora glasovima građana, sve ostalo nije ispravno i zbog toga kasnije prenošenje novca sa nezavisnih vijećnika ili zastupnika je samo mogući izvor i izmor političke korupcije. Ako mi imamo u RH otprilike stotinu nezavisnih načelnika ili gradonačelnika, to znači da imamo više stotina nezavisnih vijećnika i na njih se ta odredba posebno odnosi.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Robertu Podolnjaku na ovoj završnoj riječi. Završna riječ u ime predlagatelja državna tajnica gđa. Josipa Rimac, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče HS, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici, u ime predlagatelja na samom kraju želim se zahvaliti na svim konstruktivnim sugestijama, kritikama i upozorenjima, ali isto tako, znači, i neke smo od njih u razdoblju između prvog i drugog čitanja i prihvatili, što sam na samom početku današnje raspravu izložila. Isto tako još jednom želim napomenuti da Konačni prijedlog Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, jasnije i transparentnije definira, znači, redovito godišnje financiranje političkih stranaka i znači, financiranje izborne promidžbe, ali i definira referendumsko pitanje. Nekoliko stvari je tu kroz raspravu, znači, ostalo otvoreno, možda ne dovoljno jasno iako je to u samim člancima zakona jasno definirano, znači, kada govorimo o financiranju, jasno smo razgraničili redovito godišnje financiranje od onoga što je znači izborna promidžba, iznosi koji su predloženi odnosno koji su u ovom Konačnom prijedlogu Zakona su maksimalni iznosi što ne znači da kao takvi trebaju biti utrošeni, znači, ... [[Govornik se ne razumije.]] govorimo o razini, znači, izbora, bilo da govorimo o lokalnim izborima pa prema veličini jedinice lokalne i regionalne samouprave, bilo da govorimo o europskim, predsjedničkim ili izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru, to su maksimalni iznosi, što znači ne znači da kao takvi moraju biti i utrošeni. Isto tako kada govorimo o visinama donacije, to su maksimalni iznosi, što znači ne znači da kao takvi će biti i uplaćeni. Hipotetski možemo računati da li netko može donirati više pojedinaca u izbornim kampanjama ili više političkih opcija, samo voljela bih vidjeti onoga tko će baš tolike iznose kada ih hipotetski izračunamo, i utrošiti. Ali ono što je najvažnije da uvođenjem informatičkog sustava, svaka kuna, svaka donacija znači, pa i ona sredstva iz proračuna, državnog proračuna i lokalnih proračuna su jasne, vidljive, transparentne, dostupne javnosti i u svakom trenutku znači možemo znati tko je koga i koliko financirao u redovitom ili znači u izbornoj promidžbi. Još jednom u ime predlagatelja, želim se zahvaliti na svim sugestijama, primjedbama, i nadam se da će ovaj Zakon imati potpunu, većinu to jest znači, dobit potporu u Hrvatskom saboru i da će kao takav brzo stupiti na snagu. Ono što je važno da su, znači Odbori, koji su raspravljali o ovom Konačnom prijedlogu Zakona nisu imali znači značajnijih primjedbi, da smo znači prošli sve procedure, da smo dovoljno vremena dali znači kako i zastupnicima u Hrvatskom saboru, tako i zainteresiranoj javnosti, da smo prošli kompletnu znači proceduru i da danas smo u drugom čitanju, i kada pogledate od prvog trenutka kada se Zakon kao takav počeo stvarati kroz radnu skupinu pa do danas znači tko je sve sudjelovao i koliko smo znači imali transparentno prikazivanje ovog Prijedloga Zakona, govori da nema nikakve brzine, niti da ovdje govorimo o nekakvom ad hoc Zakonu, nego Zakonu koji je prošao sve procedure. Još jednom zahvaljujem u svoje osobno ime, i u ime predlagatelja.

Poštovana državna tajnice, znam da mi se sad ne možete očitovati na moj amandman, nego to će napraviti Vlada nakon rasprave, ali evo zanima me vaše osobno mišljenje, šta vi mislite budući da ste i sami dugo godina bili lokalna čelnica i čelnica stranke na lokalnoj razini, da li je vama osobno recimo prihvatljivo, da oni naši mali podupiratelji koji sa skromnim sredstvima sufinanciraju političke stranke ... [[Govornik se ne razumije.]] 20, 30 kuna, trebaju sada vadit potvrde odnosno dostavljati izjave o tome da nemaju nikakvih dugovanja prema državnom proračunu koje bi onda mogle uzrokovati dodatna sredstva, u međuvremenu sam podnio i amandman na, koji uređuje i to pitanje o referendumima, dakle da oni građani koji imaju blokirane račune, a žele financijski poduprijeti neku referendumsku inicijativu, ne moraju više to radit, dakle da mogu slobodno svi neovisno o svom financijskom statusu sufinancirat one koji, koje žele. Zahvaljujem poštovanom kolegi Đujiću. Odgovor državna tajnice Rimac, izvolite. S obzirom da smo kao predlagatelji predvidjeli da bi upravo te fizičke osobe znači tu izjavu same i potpisale i svojim potpisom znači jamčile ono što su napisale, ne vidim znači prepreke da to upravo i učine radi transparentnosti, a ugovore potpisuju znači iznad 5 tisuća kuna donacija. Ali u svakom slučaju, moramo reći i zahvalit vam se na konstruktivnoj raspravi, i vidim da ste jako dobro pročitali Zakon i da ste nam dali korektne komentare na Zakon i drago mi je da smo evo i po vašem mišljenju uspjeli popraviti postojeći Zakon i popraviti ga između prvog i drugog čitanja. Zahvaljujem na odgovoru. Izvolite. Poštovana državna tajnice, vi ovakvim prijedlogom i stupanjem Zakona na snagu kršite kodeks dobre prakse u izbornim pitanjima Vijeća Europe. Dakle, istovremeno dok vaša Vlada predlaže ministricu vanjskih poslova za glavnu tajnicu Vijeća Europe, istovremeno šaljete potpuno krivu poruku, da ne prihvaćate neka temeljna načela te isto organizacije Vijeća Europe. Dakle, kako možemo ne poštivati važan kodeks koji nas obvezuje da u izbornoj godini ne mijenjamo izborno zakonodavstvo, a istovremeno želimo na takvoj visokoj dužnosti u toj organizaciji na dužnost glavne tajnice odnosno glavnog tajnika, imati, imati osobu iz Republike Hrvatske, dakle našu ministricu.

Izmjenom znači Zakona koji govori znači o načinu financiranja političke aktivnosti izborne promidžbe i referenduma, mi ne zadiremo u izborna prava.

Izvolite. Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovana državna tajnice. I u vašem izlaganju danas, i tijekom rasprave se puno spominjalo, evo i sada kolega Stazić nedavno oko donacija članova stranke stranci. samo bi želio podsjetiti na koncept financiranja političkih stranka na osnovu mandata koje su ostvarili u predstavničkim tijelima i zašto je to tako? Kako bi se što više smanjila ovisnost političkih stranaka o donacijama, trećih osoba, da budu što neovisnije. Da ne ovise o nikome i nemaju nikome neke dugove. Pa onda ja pitam, dal nije bolje da netko kada ide u vlastitu kampanju donira vlastitoj stranci, nego da mu netko treći donira.

Kažete poštovana državna tajnice, da kada se radi o financiranju više kandidata, da je vama nezamislivo da bi netko financirao kandidate sa suprotstavljenih strana. Ja se čudim u nedostatku vaše mašte. Pa zamislite drugi krug predsjedničkih izbora. Postoje samo 2 kandidata i jednu pravnu osobu koja neće riskirati, financirati će i jednog i drugog, pa koji pobjedi, on je dobio. I imati će utjecaj preko toga novog predsjednika ili nove predsjednice. Prema tome, ovo što ste vi napisali tu, to je potpuno nedorečeno, to je nedomišljeno ili je smišljeno, da upravo bude tako kako govorim da će biti. Zahvaljujem kolega Stazić. Zahvaljujem, zaključujem raspravu. Još jednom zahvala. Ne možete tek tako reći, mali ste već stanke, replike ste iskoristili, tako da nemate pravo više pravo ništa reći.

Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, drugo čitanje, P.Z.E. br. 495 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, na temelju čl. 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika, koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem čl. 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obitelj, mlade i sport. Pozivam predstavnika predlagatelja, poštovanog državnog tajnika, Ministarstva zdravstva, Tomislava Dulibića, da nam da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona, izvolite. Zakonskim izmjenama usklađuje se nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU, na način da su nove psihoaktivne tvari definirane kao droge. Time će se smanjiti dostupnost novih psihoaktivnih tvari na hrvatskom tržištu, te će se omogućiti nadležnim inspekcijama postupanje u slučajevima kada sumnjaju da sastav nekog proizvoda, ne odgovara sastavu navedenom u obavijesti o proizvodu, odnosno, da proizvod sadrži psihoaktivne tvari ili nove psihoaktivne tvari. U cilju sprječavanja njihove uporabe i daljnje prodaje, zakonskim prijedlogom, omogućuje se ministru nadležnom za zdravstvo, donošenje naredbe o zabrani uporabe nove psihoaktivne tvari, do trenutka njenog uvrštavanja na popis droga, psihoaktivnih tvari i tvari iz kojih se mogu dobiti droge. Definiranjem industrijske konoplje, kao konoplje s niskim sadržajem THC-a jasno je naznačeno da nije riječ o biljci iz koje se može dobiti droga, te da se ne nalazi na popisu droga. Zakonskim prijedlogom, omogućava se korištenje cijele biljke industrijske konoplje u razne industrijske svrhe, građevinske, tekstilnoj, kozmetičkoj industriji, te auto industriji i industriji papira, te proizvodnja goriva iz bio mase, za razliku od dosadašnjih stanja, gdje se koriste sjemenke navedenih sorti i to isključivo u prehrambenoj industriji za proizvodnju hrane i hrane za životinje, a preostali dio biljke se uništava. Razlika između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona, u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona, odnose na razgraničenje nadležnosti obavljanja inspekcijskog nadzora, nad provedbom zakona. Također, dodana je prijelazna odredba, prema koje će se droge, dijelovi biljki ili tvari, koje su oduzete prije stupanja na snagu ovog zakona, uništiti sukladno odredbama ovog zakona, odnosno, u znatno kraćem roku. Zahvaljujem državnom tajniku Dulibiću na obrazloženju konačnog prijedloga zakona, imamo replike. Gospodine državni tajniče, evo meni je drago, da još ću jednom reći, kao i u pravom čitanju, drago mi je da se legalizira proizvodnja industrijske konoplje, međutim, ono što mi je žao da do ovog drugog čitanja, niste odlučili, iako je bilo puno prijedloga u ovoj raspravi, legalizirati proizvodnju konoplje, odnosno, marihuane u medicinske svrhe. Ja sam mislio, da ćete to napraviti i nakon svih događaja koja su se dogodila između ova 2 čitanja, a to je recimo da je predsjednica Republika pomilovala jednog građanina naše države, Huanita, upravo zbog tog dijela, zbog kojeg je bio osuđen, zbog proizvodnje marihuane u medicinske svrhe, budući da je taj predmet obradilo Ministarstvo pravosuđa, koje je sastavni dio Vlade RH, znači nisu imali ništa protiv tog pomilovanja, samim time, ja zaključujem da ni vlada nema protiv toga ništa. Ja sam mislio, stvarno da ćete vi po dijelima predsjednice i Ministarstva pravosuđa ipak prihvatiti i legalizirati, dozvoliti ovim zakonom i proizvodnju marihuane u medicinske svrhe. Odgovor državni tajnik Dulibić, izvolite. Poštovani zastupniče, nismo donijeli te odredbe o uzgoju medicinskog kanabisa isključivo iz sigurnosnih razloga, ali, da smo ih donijeli, znači, to bi se uzgajalo u zatvorenim laboratorijskim uvjetima, a ne ovakvim uvjetima o čemu vi sad spominjete. Slijedeća replika poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, ovog trenutka pacijenti kojima je medicinski kanabis potreban, zapravo on nije dostupan, cijena je previsoka, broj liječnika koji ima pravo propisivati taj recept je vrlo mali, dva pripravka dostupna u ljekarna ne zadovoljavaju potrebe pacijenata. Istovremeno dvije je godine vaše ministarstvo ignoriralo rad Povjerenstva za medicinski kanabis koji je 2015. i donio preporuke o primjeni medicinskog kanabisa sa zaključkom da se svakih 6 mjeseci revidiraju preporuke kako bi sukladno razvoju znanosti, medicinske misli, problema, dostupnost bila … [[Govornik se ne razumije]] Međutim, pune dvije godine ministar Kujundžić odbio je sazvati to povjerenstvo, možete li reći zašto i da li je povjerenstvo napokon započelo sa radom i kada ćemo dobiti njihove nove preporuke? Hvala lijepo. Poštovani kolega Jovanoviću, koliko ja znam, povjerenstvo radi u svom sastavu i donijeti će odgovarajuće preporuke, a što se tiče nabavke tvari u ljekarnama, znači, naručili smo dodatne količine, stižu kroz mjesec dana i bit će duplo jeftinije, nego što su bile do sad. Zahvaljujem. Državni tajniče, evo ovo pitanje koje je danas postavio kolega Jovanović, ja sam postavila prvi put u prvom čitanju, tada ste mi rekli da nema potrebe, da nije bilo do sada potrebe za sazivanjem sastanka povjerenstva. No, ono što ste napravili nekako u tišini, da ste vrlo brzo nakon tog čitanja 17. siječnja smo imali, već negdje do veljače kraja ili do početka veljače čini mi se ste već novog predsjednika izglasali, ja čestitam kolegi Ćeliću, on je predsjednik, ako niste znali, predsjednik i na čelu tog povjerenstva i ja sad očekujem zaista neke pomake i smatram da ste trebali to ipak dići na malo veća zvona jer je to zaista značajno pogotovo što kroz protekle godine je, i sami ste rekli da premali broj pacijenata može koristiti medicinski kanabis odnosno za premalo dijagnoza liječnici [[Upadica: Zahvaljujem…]] mogu propisivati recepte. poštovanoj kolegici.

Slijedeća replika poštovane kolegice Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem. Puno pitanja se otvorilo, pa ću i u raspravi bit malo duža. Samo bi vas podsjetila, kao prvo pohvalno je to što je na čelu ovog povjerenstva kolega Ćelić koji je ekspert za ovo područje i nadam se da će sukladno onom kakvi su njegovi stavovi, a oni su moderni stavovi i proizilaze iz onog što je danas doseg modernog svijeta, vjerojatno u tom smislu i ići. Ali isto tako bi vas posjetila i na vašu europarlamentarku koja je na vrlo jasno bila u Europskom parlamentu, bila članica skupine koja je govorila o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe i vrlo jasno rekla i tražila da se to pravno regulira. Ono što je ovdje se otvorilo kao pitanje to je što vi mislite da naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, pošto vi njih prvenstveno kažete da su odgovorni i zašto se nije krenulo u proizvodnju medicinskog kanabisa, da li mislite da oni nisu kapacitirani ovo vodit, a neka druga Ministarstva unutrašnjih poslova i policija u Kanadi i cijelom nizu drugih zemalja može kontrolirat i dozvoljeno je u tim zemljama proizvodnja medicinskog kanabisa?

Kad sigurnosna procjena bude drugačija, pristupit ćemo drugačijem zakonodavnom rješenju na razini Vlade. Zahvaljujem na odgovoru. Poštovani državni tajniče, dakle, vidim da ste u primjedbama odnosno u prijedlozima niste prihvatili moj prijedlog o jedinstvenom dodanom sustavu iako sada uvodimo, definiramo sustav ranog upozoravanja i naveli ste time da postoji određena aplikacija na portalu Ministarstva unutarnjih poslova koju ja evo ne mogu naći nikako već iz ne znam koliko puta, pa me zanima da mi odgovorite točno kako dolazim do te aplikacije? A sustav jedinstvenoga je bio prijedlog da se obuhvati i ta nivo prijave i svi drugi mogući i naravno jedan popis sa slikama svih već utvrđenih tvari koje imaju psihoaktivna svojstva, dakle, koja su zabranjena, kako bi naši građani znali kad dođu u prvi kontakt da je to nedozvoljeno.

Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku. Slijedeća replika poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Poštovani državni tajniče, malo je bilo govora o nečemu što je danas izišlo u medijima, a tiče se, dakle, istraživačke djelatnosti, dakle, ovaj zakon regulira i posjedovanje droge odnosno čitavih postrojenja za preradu biljke za medicinske, veterinarske, znanstveno istraživačke i nastavne svrhe, tako da mislim da je to još jedna važnost ovoga vrlo kompleksnoga zakona i s obzirom na ovu situaciju koja se dogodila na Agronomskom fakultetu, ja vas molim da se vi zauzmete, da se čim prije to regulira sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, da se na Agronomskom fakultetu kada već postoji ta mogućnost da se za znanstveno istraživačke svrhe da dopusnica i od strane Ministarstva zdravstva. Odgovor državni tajnik Dulibić. Hvala lijepo gospodine Ćeliću, znači bio sam cijeli dan tu u saboru pa nisam ušao u detalje tog slučaja, ali koliko imam informacije Ministarstvo znanosti je treba donijet pravilnik po kojem bi mi, na osnovu kojega mi možemo dat ko Ministarstvo zdravstva suglasnost. Zahvaljujem državnom tajniku na odgovorima. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Poštovana kolegica Ines Strenja, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, posebno pozdravljam predstavnika ministarstva i ove zastupnik koji su evo danas u ovo kasno popodne s nama. Želim vam reći kakvo je mišljenje zapravo Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku koji je danas na svojoj 67. sjednici raspravljao o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, u drugom čitanju, P.Z.E. broj 495. Dakle, zakon je raspravljao kao matično radno tijelo i u uvodnom dijelu predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona odnose na razgraničavanje nadležnosti u obavljanju inspekcijskih nadzora nad provedbom zakona. Također dodana je i prijelazna odredba prema kojoj će se droge, dijelovi biljki ili tvari koje su oduzete prije stupanja na snagu ovog zakona uništiti sukladno odredbama ovog zakona odnosno u znatno kraćem roku. Nisu prihvaćeni prijedlozi izneseni tijekom saborske rasprave o prijedlogu zakona koji su se odnosili na legalizaciju konoplje u rekreativne svrhe te prijedlozi da se regulira uzgoj konoplje u medicinske svrhe čime bi se po mišljenju nekih omogućila proizvodnja pripravaka na bazi kanabisa za medicinske svrhe što bi pacijentima bilo financijski povoljnije i dostupnije. Tijekom rasprave naglašena je potreba distinkcije između legalizacije konoplje u rekreativne svrhe i uzgoja konoplje u medicinske svrhe. Također je iznijeto mišljenje članova odbora većinom onih medicinske struke kako je neupitna činjenica da kanabis ne liječi određene bolesti kao što je npr. multipla skleroza nego umanjuje i olakšava tegobe i bolove. Upravo iz tih razloga prema njihovom mišljenju trebalo bi ići u tom pravcu i napraviti određene što hitnije izmjene. S tim u vezi nisu se složili s mišljenjem predlagatelja da je po pitanju uzgoja konoplje sa visokim sadržajem THC-a u medicinske svrhe skupo osnivanje posebne državne agencije koja bi bila odgovorna za uzgoj, otkup, nadzor i stavljanje na tržište pripravaka na bazi kanabisa, sukladno konvencijama UN-a o drogama i psihotropnim tvarima kojih je RH potpisnica. Članovi odbora su jednoglasno predložili Hrvatskom saboru ovaj zakon, da u proceduru i za izvjestiteljicu su predložili mene i ja sam vam pročitala dakle mišljenje mog odbora. Zahvaljujem poštovanoj predsjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenji, na iznošenju stajališta odbora. Još netko od predstavnika Odbora? Nitko, hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite. Dakle, ono što nisam stigla u samoj replici reći, dakle reći ću vam šta je rekla naša zastupnica u Europarlamentu koja je vrlo aktivna po ovim temama i što se tiče prevencije malignih bolesti i raka dojke, ali i u Bruxellesu je ona na Konferenciji o uporabi medicinskog kanabisa bila jasna i kolega Šuica je rekla da rad europskih institucija i agencija u podizanju svijesti o važnosti istraživanja i pravnog definiranja medicinskog kanabisa od iznimnog je značenja i može samo pomoći pacijentima kojima su takvi lijekovi potrebni, no mi političari ali i znanstvenici, aktivisti i pacijenti i svi drugi moramo biti ujedinjeni u borbi za jačanje zdravlja naših građana, kao i poboljšanom pristupu medicinskoj skrbi. Dakle, poboljšani pristup to je ono što smo mi željeli ovim zakonom, ali nismo to dobili. Dakle, osnovna namjena ovog zakona bila je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU i prenošenje Direktive kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom droge i stoga se zakonskim prijedlogom definira pojam novih psihoaktivnih tvari kako bi se osiguralo sankcioniranje i osnova za postupanje posjedovanja novih psihoaktivnih tvari koji se znači iz dana u dan pojavljuju nova na tržištu. Zakonskim izmjenama definirana industrijska konoplja, kao konoplja koja se nalazi na zajedničnoj sortnoj listi EU sa određenim sadržajem i definiranjem industrijske konoplje naznačeno je da nije riječ o biljci iz koje se može dobit droga itd. Međutim, jedan od glasnijih zahtjeva mnogobrojnih građana, prvenstveno bolesnika bio je dozvola uzgoja medicinskog kanabisa, e to je ono što ste propustili riješiti. A ovaj zakon zapravo imate već više godina u svojim pripremnim zakonodavnim aktima i imali ste dovoljno vremena da to uvrstite u ovaj prijedlog zakona. Dakle, RH je 2015. izmjenama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju na recept omogućila legalnu primjenu i dostupnost gotovih pripravaka na bazi kanabisa. Nadalje, vi kažete u svom objašnjenju medicinska struka u RH pripravke na bazi konoplje odnosno ulja vrlo rijetko propisuje pri čemu razlog za nepropisivanje ovih pripravaka nije isključivo financijske prirode već činjenica da se primjena pripravaka na bazi kanabisa ne smatra službenim načinom liječenja zbog nedostatka znanstvenih dokaza. Navedeni pripravci se primjenjuju samo kao pomoćna sredstva za ublažavanje tegoba pacijentima sa vrlo različitim individualnim odgovor na primjenu. Ovo je potpuno netočno i ne znam tko vam je pisao ova objašnjenja. Dakle, mi to smatramo ukoliko propisujemo, smatramo da je to služben način sprječavanja boli kod pacijenata kojima je to potrebno. Onda ste ponovo rekli, po pitanju uzgoja konoplje sa visokim sadržajem tetrahidrokanabinola u medicinske svrhe, napominjemo da sukladno Konvenciji UN o drogama i psihotropnim tvarima kojih je RH potpisnica, države članice UN koje legaliziraju uzgoj konoplje u medicinske svrhe moraju osnovat posebnu državnu agenciju koja je odgovorna za uzgoj, otkup, nadzor i stavljanje na tržište pripravaka na bazi kanabisa. Slijedom navedenog država odnosno regulatorna tijela preuzimaju odgovornost za učinkovitost i sigurnost primjene navedenog pripravka odnosno njegovo puštanje u promet. Do sada nijedna farmaceutska tvrtka nije izrazila namjeru za proizvodnju ovih pripravaka. I ovo je netočno, dakle, mi u Europi imamo zemlje u kojima agencija nije osnovana i to je moguće regulirat i drugim, znači, propisima, nije potrebno osnivat agenciju. Isto tako, naravno, vi morate otvoriti mogućnost kako bi farmaceutske tvrtke zapravo i započele uopće razmišljat o tome da proizvode medicinski kanabis. U RH vi i dalje kažete da je u prošloj godini zabilježena vrlo mala potrošnja pripravaka na bazi konoplje na državnoj razini zbog čega su određene količine pripravaka morale biti uništene zbog isteka roka valjanosti. Dakle, ovo je netočno objašnjenje, ne znam tko vam ga je pisao, ako je 1.000,00 EUR-a jedna doza za jedan mjesec za jednog teškog oboljelog, koji osim što je teško bolestan, ima i sve druge povećane troškove zbog hrane, zbog njege i zbog svega onog jer se radi zbilja o pacijentima koji su najvećim dijelom već i teško pokretni ili su već u krevetu, dakle, naravno da oni nisu u mogućnosti toliko izdvojiti za ulje kanabisa, a naravno zbog toga se moralo i uništiti jer je prošao rok jer nisu mogli kupiti, nego su se morali ilegalno snalaziti, dakle, ovo objašnjenje vam isto ne drži vodu.

Znači, medicinska struka to smatra da nije… [[Govornik se ne razumije]] to nije točno, ne bi propisivali neurolozi, onkolozi, ukoliko to nije nešto što će pomoći tim pacijentima, kao što smo uvijek ponavljali da ne liječi etiološki, ne liječi sam uzrok bolesti, ne liječi multiplu sklerozu, ne liječi karcinome, ali svakako umanjuje tegobe koje proizilaze iz tih bolesti. Dakle, MOST stoga ovakav prijedlog zakona ne može podržat jer ste propustili zakonski regulirat nešto što je trenutno… [[Govornik se ne razumije]] što je gospodarski i etično i trebali ste ovim zakonskim rješenjem omogućiti uzgoj kanabisa u medicinske svrhe. Dakle, medicinska potreba za uporabom marihuane leži u primjeni jasno definiranih medicinskih indikacija, a to je prvenstveno olakšavanje simptoma mučnine i povraćanja, čime može porasti apetit, te ublažavanja boli kod osoba oboljelih od karcinoma, AIDS-a i multiple skleroze. Kod ovih pacijenata, znači, oni su praktički na tjednoj bazi u ambulantama za bol ili u svakodnevnom kontaktu i kod ovih pacijenata se iz dana u dan moraju povećavati količine lijekova kojima se umanjuje bol, znači, od morfija do svih onih drugih pripravaka, sa ovim, sa primjenom marihuane vi zapravo tim oboljelim koji imaju jake bolove od karcinoma, vi umanjujete potrebu za tim drugim narkoticima kojima su oni praktički zbilja drogirani jer drugačije se ne može smanjiti bol. Isto tako je sa pacijentima od multiple skleroze koji zbog onih stravičnih grčeva koji su posljedica kontraktura mišića koje su dovele do, koje onemogućavaju praktički hodanje, mi ovim kanabisom umanjujemo te spazme i te tegobe i relaksiramo te pacijente koji onda zbog toga mogu malo kvalitetniji život imati. Dakle, ono što ste propustili, propustili ste proširiti indikacije kod kojih je legalno koristiti kanabis. Mi sada, znači, upotrebljavamo samo kod nekih oblika, težih oblika dječjih epilepsija, kod kemoterapije kao adiovantnu i kod bolova kod zloćudnih bolesti, komplikacije tkiva i kod multiple skleroze. Mi moramo, trebali ste proširiti indikacije i proširiti zapravo krug onih liječnika koji to mogu propisat, a prvenstveno to treba doći i do razine svakog liječnika jer svaki liječnik će sukladno svom znanju, etičnosti i zapravo potrebi propisati tom pacijentu kao i svaki drugi lijek. I konačno neophodno je bolje informirati javnost o tome da kanabis ne liječi, on ne liječi i ne može dovesti do izlječenja bolesti prema današnjim znanstvenim podacima i dokazima, ali svakako ovim ljudima može omogućiti kvalitetan život koji im je, ukoliko se radi o malignim bolestima zapravo preostaje, a to je ono, dakle, ublažavanje tegoba, prvenstveno boli. U RH moramo poticati znanstvena istraživanja na ovom polju, te vidjet na koji način pripravak medicinskog kanabisa učinit dostupnijim i jeftinijim, a isto tako ono što sam zadnji put rekla, omogućiti, otvorit mogućnost besplatnog propisivanja za one najteže oboljele. Dakle, MOST se neće podržati ovakav prijedlog zakona jer ste propustili stvoriti regulatorni okvir koji bi omogućio da certificirane tvrtke uzgajaju konoplju u medicinske svrhe po strogo definiranim pravilima, dakle, ne pojedinci, nego pravni subjekti. Ovako ste s ovim skupim pripravcima natjerali bolesnike da kupuju ilegalno na tržištu pripravke koji ponekad, kao što smo mogli i zadnji put čuti i u raspravi, predstavnice, znači, dotadašnjeg tog ureda kojeg ste ovaj, kojeg ste ured, vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe droga kojeg ste ukinuli i premjestili tamo gdje ste premjestili, da su neki pacijenti skupo plaćali pripravke u kojima je bilo nula THC-a, dakle, oni su kupili ništa, oni su platili skupo i dobili, ali oni sami nemaju načina da to izmjere, ali neki koji su bili zaplijenjeni, to su, znači, toksikološki su provjereni i utvrđeno je da nisu imali ništa od sastojaka, nikakvog THC-a u svom sastavu. Dakle, način na koji smo se do sad postavljali, učinilo je ulje kanabisa nedostupno onima kojima je potrebno sada smo doveli do toga da pošto je preskupo je bilo i povućeno s tržišta, vi kažete da će za mjesec dana biti, znači to će biti minimum 6 do 8 mjeseci da to je pacijentima bilo omogućeno, a treba biti ako je dozvoljeno uopće da se kupi u Hrvatskoj legalno i zbog toga smo otvorili mogućnost ilegalnog tržišta zbog toga vas ja ovdje prozivam sa neprovjerenim sastojcima i koncentracijama, a to je najgori mogući scenario za bolesnike. Ja znam da je ovo potpuno neinteresantno, ovo ministra Kujundžića ne zanima, ali ove pacijente i njihove obitelji i te kako zanima. Ono što je meni sporno to je da vi se pozivate kao i 2011., sad ponovo 2018. i 2019. da je MUP tak koji blokira, ja smatram da je naš MUP i te kako kapacitiran i pokazao je da imamo dobre, dobre rezultate protiv droge u Hrvatskoj, to je dobro, ali ne vjerujem da su oni glavni kamen spoticanja da ovo krene u onom smjeru u kojem bi trebalo, da postane nešto što je potrebno, a to je i jedna gospodarska grana da se omogući uzgajanje u medicinske svrhe i da se našim bolesnicima u Hrvatskoj učini dostupnijim, a da isto tako možemo biti i zemlja iz koje će se to moći i izvozit.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovani državni tajniče pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, postojeći zakon iz 2001. godine imao je 8 zakonskih izmjena, ali ovdje treba istaknuti važnost implementacije Direktive EU 2017/2103 Europskog parlamenta kojom se mijenja okvirna odluka Vijeća iz 2004. godine kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom droge. Dakle, već je prije bilo spominjano ovim se definira pojam novih psihoaktivnih tvari što je jako dobro, jer ono što je bilo obuhvaćeno jedinstvenom Konvencijom iz 1961. i tzv. Konvencijom UN-a iz 1971. sada dobiva jednu novu dimenziju. No, ja bih ovdje dakle ponovno istaknuo da se radi o Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, naravno da je legitimno govoriti i o širem kontekstu problematike droga odnosno psihoaktivnih supstanci, ali ovim zakonom se prije svega uređuju uvjeti za uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti droge, nadzor nad uzgojem biljaka iz kojih se mogu dobiti droge, mjere za suzbijanje zlouporabe droga i sustav za prevenciju ovisnosti te pomoći ovisnicima i povremenim uzimateljima droga. Definirana je industrijska konoplja, omogućava se korištenje cijele biljke industrijske konoplje u različitim industrijama, ono što je kolegica Strenja rekla, dakle rezolucija Europskog parlamenta iz druge polovice siječnja poziva na bolje definiranje, pravno definiranje pojma medicinske konoplje, dakle u našem zakonu sada se u definicijama spominje pojam industrijska konoplja, a pojma medicinska konoplja za sada nema, što opet korelira sa ovim objašnjenjima državnog tajnika i aktualnom nemogućnošću primjene odnosno mogućnosti uzgoja medicinske konoplje. Situacija u europskim zemljama istodobno su pod utjecajem i utječu na globalne trendove droge, dakle svaka zemlja ima nekakve sličnosti, ali ima i različitosti, svaka zemlja EU definira ovo područje zlouporabe droga na svoj način. Kada govorimo o politici suzbijanja kažnjivih ponašanja tu možemo govoriti o tri pojma, dekriminalizacija koja je u Hrvatskoj na snazi, depenalizacija i dejuridizacija, ali to sada zahtijeva nekakav drugi znanstveni kontekst. Što se tiče ilegalnih psihoaktivnih supstanci kada govorimo o zlouporabi onda je prema Europskom izvješću o drogama kanabis i dalje najraširenije konzumirana nezakonita droga u Europi. Marihuana se ističe i po količini zapljene zbog kršenja zakona zbog njezine uporabe i novih zahtjeva za tretman. Činjenica je da broj ovisnika o marihuani koji zahtijevaju liječenje je svakim, svake godine sve veće i veće i to onda predstavlja određene izazove i za pitanje zdravstvenog sustava, pitanje liječenja ovisnosti o ilegalnim psihoaktivnim supstancama. U veći zemalja EU nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga danas uključuju ne samo nezakonite droge, nego i različite kombinacije problema povezanih stvarima i ovisničkim ponašanjem, pa se tamo i u ovome zakonu posebno reguliraju nedopuštene supstance koje se koriste u sportu. Dakle, antidoping kontrole. Tim se alatima planiranja službe vlade kako bi razradile sveobuhvatni pristup i specifične odgovore na različite zdravstvene ali i socijalne i sigurnosne dimenzije problema s drogom. Ne vjerujem da je ijedan zakon, nije mi poznato da je ijedan zakon toliko kompleksan da traži mišljenje 13 ministarstava, naravno da je Ministarstvo zdravstva ima najveću odgovornost, ali tijekom pripreme vezano za Zakon o suzbijanju zlouporabe droga komunicirao sam i sa predstavnicima Ministarstva poljoprivreda i Ministarstva gospodarstva, vidjeli smo kolika je važnost MUP-a, Ministarstva financija, da dalje ne nabrajam, dakle ovo je vrlo kompleksna materija i ono što isto tako treba naglasiti to je materija koja se često mijenja i vjerujem da će i do kraja ovoga mandata doći sigurno do barem još jednih izmjena i dopuna zakona. Prevencija zlouporabe droga i problema povezanih s drogom među mladima ključni je cilj europskih nacionalnih strategija za suzbijanje droga i obuhvaća široki spektar pristupa. Pristupi povezani s okruženjem i univerzalni pristupi, usmjereni su na čitavu populaciju, selektivna prevencija, usmjerena je na ranjive skupine, kojima prijeti, veći rizik, od razvoja problema povezanih s uporabom droga, a indicirana prevencija usredotočena je na rizične pojedince. Kada govorimo o ranjivim skupinama u europskom izvješću o drogama, osobito se osvrće na zatvorsku populaciju i u kontekstu novih psihoaktivnih tvari, primjene sintetskih kanabinoida, kod zatvorske populacije kao jedan epidemiološki parametar koji zahtjeva sveobuhvatni pristup. Primjena standarda kvalitete, još je jedan način da se zajamči odgovarajuća provedba intervencija i preporuka za praksu navedene u smjernicama, iako je provedba na temelju standarda ugl. na lokalnoj razini, postoje i međunarodni standardi koji služe za postizanje konsenzusa o općim principima za provedbu intervencija. Primjerice europski minimalni standardi i kvalitete o smanjenju potražnje za drogom, koje je prihvatilo Vijeće EU, određuje opće principe, koji se na nacionalnim razinama ostvaraju na različite načine. Prevencija je dakle, ključ svih nacionalnih strategija i u ovome trenutku, ono na čemu posebno inzistira Svjetska zdravstvena organizacija, kao i Ured UN za droge i kriminal je naglasak na snaženju obitelji, dakle, snažnije obitelji to je jedan moto i to je jedan fokus svih preventivnih programa koji su u organizaciji ovih krovnih institucija.

Uvažene dame i gospodo, predložene izmjene Zakona o opojnim drogama, neće riješiti problem kaznenog i prekršajnog progona ljudi koji konzumiraju konoplju, odnosno, marihuanu iz medicinskih razloga. Osnovni razlog zašto neće, je u time, što je medicinska marihuana, koja se može legalno kupiti u ljekarnama preskupa i samim time, jer je preskupa, nitko je tamo ne nabava, zato za njim ne postoji potražnja, zato se moralo ona i u konačnici baciti, jer joj je istakao rok trajanja, zato se i ne nabavlja. Shvaćate koji je paradoks? Znači država je omogućila tobožnje bolesnima da se liječe konopljom, a zapravo im to nije omogućila jer je cijena te konoplje u ljekarnama, kako se kaže u narodu ko Sveta Petra kajgana. I što sada da ljudi rade, kakav izbor imaju, ha? Mogu ili se ne liječiti konopljom, a evidentno je da im konoplja pomaže ili ju mogu ilegalno nabaviti ili proizvoditi. I upravo se taj slučaj dogodio sa Huanitom Luksetićem, koji je na sreću, na kraju pomilovan. Međutim, ima ih bezbroj poput Huanita, kojima taj lijek pod hitno treba, a ne mogu do njega doći na legalan način. Nažalost, zakonodavca za to nije briga, zašto? Mislim da u ovom slučaju imamo obilježe tih izreka i sve dok zakonodavac, odnosno, vladajuća većina, odnosno, njeni članovi se neće naći u problemu da neće moći jednostavno normalno kako bi to rekao, normalno živjet život, sve dok će članovi vladajuće većine biti relativno zdravi, sve dok neće biti u s multipla sklerozom i prikovani za kolica, a konoplja im biti jedini lijek. Sve do tog trenutka, oni će govoriti, da zakon ne treba mijenjati, da je zakon dobar. Ali, da se nađe itko od vas, ne daj Bože, ne želim nesreću nikome da se razboli od multiple skleroze da mu uobičajena terapija ne pomaže, a da ne govorim o tome, koliko uobičajena terapija ima nuspojava.

Štitnjača strada itd.

S druge strane, možda bi oni mogli uzimati konoplju, koja bi im također pomagala a ne bi izazivala hrpu tih nuspojava i zakonodavac nažalost ne vidi. Ima ona slika majmuna koji ne vidi, ne čuje i ne govori. To je vladajuća većina, odnosno, vladajuće većine spram oboljelih kojima treba indijska konoplja. I upravo iz tog razloga je Živi zid dao prijedlog zakona, da se legalizira indijska konoplja i vi ste naš prijedlog odbili i sada ćete vi reći, možda gospodine Ćelić da na psihijatriji se puno njih liječi, zbog tobožnje ovisnosti o marihuani ili nekakvih nuspojava itd, konzumiranja marihuane. Međutim, ok, pođimo od pretpostavke gospodine Ćelić da ste u pravu. Pa dozvolite onda medicinsku konoplju. Znači, ja ne tražim sad od vas da vi općenito morate za rekreativnu svrhu. Mogu razumjeti vaš stav da ste vi protiv toga, iako je naš stav različit, ali ponavljam, ja vaš stav razumijem, uvažavam i prihvaćam. Ali, dajte onda dozvolite za medicinsku svrhu da si ljudi mogu uzgajati odnosno saditi konoplju ili im pak dajte jeftinu konoplju u apotekama, nemam ništa ni protiv tog rješenja. Dajte konoplju da bude na recept kao svaki drugi, a ne da moraju ga skupo i papreno plaćati. Ali, nažalost, bojim se da vi jednostavno ne čujete vapaje tih ljudi i da vas nije briga i zbog toga na kraju izlazimo na izbore i zbog toga smo sudionici jedne političke arene u kojoj se borimo de facto jedni protiv drugih, mi ovdje u Saboru, a u konačnici, vaš politički neprijatelj nismo samo mi nego i svi ljudi koje ste upropastili svojim zakonima i koji ne mogu doći legalno do lijeka, a koje maltretirate i proganjate ili ne dozvoljavate liječenje. I ja pozivam ovom prilikom sve oboljele od raznih bolesti, kojima konoplja pomaže, da kad budu izbori imaju na umu tko se zalagao za to da se njima njihov lijek učini dostupan, a tko je u ovom Saboru bio protiv toga. Zahvaljujem kolegi Pernaru. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, poštovana kolegica Marija Puh, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Evo danas raspravljamo o Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga i na prvo čitanje samog zakona, ja moram pohvaliti promjene koje idu na bolje i koje idu u toku s vremenom, a to je da će konačno poljoprivrednici moći koristiti cijelu stabljiku industrijske konoplje što nažalost, do sad nisu bili u mogućnosti. Naime, oni su do sad bili u mogućnosti iskoristiti svega nekih 10% biljke koju su proizveli i samim time nisu bili u ravnopravnom položaju sa ostalim poljoprivrednicima koji su registrirani i koji su se bavili istom tom proizvodnjom u EU, tako da je ovo definitivno jedan dobar korak naprijed. Samo spominjanje medicinske konoplje ovdje, ne bih željela da nam se dogodi isto to što nam se i dogodilo sa industrijskom konopljom, a to je da nekoliko godina kasnimo za EU. Dakle, mi smo prije nekoliko godina dozvolili korištenje dijela same stabljike, a danas, evo, shvatili smo da zapravo se može iskorištavati cijela stabljika, da se može koristiti za nebrojeno veliku količinu razno raznih proizvoda i mi smo nažalost uvažali te proizvode koji su bili izrađeni od industrijske konoplje i ugrađivali smo ih i u građevini i u svemu drugome, a nažalost naše stabljike smo morali uništava i nismo ih smjeli koristiti i na samim time imati dodatnu dobit. Što se tiče same rasprave oko medicinske konoplje, Klub Stranke rada i solidarnosti podnio je amandman. Amandman koji zapravo želi biti u koraku sa ovim što se događa i želi biti na prvim zapravo pomoć našim građanima. Znači, mi smo dozvolili u Hrvatskoj da medicinska konoplja se može koristiti. Da se može koristiti za olakšavanje bolova, da se može koristiti kod teško oboljelih, mi znamo da ona zapravo ne liječi, ali znatno poboljšava kvalitetu života ljudi koji su poprilično bolesni. Mi želimo da ovim zakonom, kao što smo industrijsku konoplju sada stavili u ravnopravan položaj, kao što je to i ostali poljoprivrednici imaju u EU, da također imamo mogućnost da naši građani imaju dostupnu medicinsku konoplju koja će biti uzgojena u Hrvatskoj. Trenutno oni ne koriste tu konoplju koliko bi željeli, iz razloga što je ona iz uvoza i samim time izrazito skupa. Malo tko od teško oboljelih ljudi si zapravo može priuštiti po 1000 i više kuna za, hajmo reći tjednu terapiju koja im je potrebna i obrazloženja koja smo čuli da zapravo nije se koristila ta konoplja, da su morali biti uništavani pripravci, da, oni su morali biti uništavani iz razloga toga nažalost što su bili preskupi i što si ljudi jednostavno nisu mogli omogućiti kvalitetniji život bez bolova i bez posljedica nažalost, koje njihova bolest proizvodi. Znači, mi smo u našem amandmanu, bilo je tu govora da bi bolesnici mogli sami uzgajati svoju medicinsku konoplju na balkonu. To definitivno smatram da nije dobar način i tu bi zapravo MUP i sva druga nadzorna tijela zapravo bila u problemu jer način kako smo mi zamislili da bi bilo dobro, proizvodnja medicinske konoplje, a to je da sada u ovom zakonu stavimo jedan članak kojim dozvoljavamo proizvodnju medicinske konoplje za izradu lijeka, pravnim osobama koje imaju dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode za proizvodnju gotovog lijeka i tvari koja se smatra narkotikom ili psihotropnom tvari prema Zakonu o lijekovima. Dakle, pravne osobe koje već i sad postoje, koje imaju dozvolu agencije, imaju u svojim proizvodnim pogonima, u svojim skladištima nebrojeno veliku količinu i drugih lijekova koje, vjeruje, također mogu izazvati razno razne nuspojave i samim time ukoliko oni već i sad imaju kontrolu nad tim, smatramo da se apsolutno ne može nikakva velika razlika dogoditi između toga da oni sad mogu i proizvoditi i raditi pripravke od medicinske konoplje kako bi ona mogla biti što jeftinija na našem tržištu i olakšati život našim bolesnim građanima. Također ono što je bitno za znati, oko 48 zemalja prema zadnjem podatku koji sam pronašla, na svijetu je legaliziralo medicinsku konoplju i vjerujem da će taj trend rast i dalje. Budimo proaktivni i ovim zakonom zapravo otvorimo vrata da se u RH može proizvoditi medicinska konoplja. U ovom zakonu, to će biti zapravo jedna mala izmjena koja će tek otključati vrata i slijedit će, trebat će iza toga mijenjati mnoge druge zakone, mnoge druge pravilnike, ja vjerujem da sama ta procedura može potrajati i do godinu dana, ako ne i više. Znači, pokažimo tu neku spremnost da budemo moderna država koja će zapravo svojim ljudima željeti i moći pomoći. Kada još gledamo i na drugi način, znači, u svijetu potrebe za medicinskom konopljom su puno, puno veće od količina koje su trenutno na tržištu i samim time cijene koje trenutno jesu, su posljedica svega toga i u budućnosti kada bi se otvorila mogućnost proizvodnje medicinske konoplje i pripravaka od nje, imamo ogroman potencijal za izvoz i vjerujem da to ne bi, ne bi bio problem tim više što je RH jedna klimatski izrazito povoljna država gdje se to može uzgajati. Evo, što se tiče još drugih izmjena u samom zakonu definitivno pozdravljamo zakonsku kontrolu novih psihoaktivnih tvari i što ih zapravo prvi puta definiramo u zakonu kao droge. Nažalost, psihoaktivne tvari imali smo prilike i prošle godine čitati i gledati što se dešava da su lako dostupne, poprilično jeftine i da čak osnovnoškolci imaju poprilično laganu dostupnost do njih i ova definicija da su sada droge i da će biti veća kontrola i veće kazne za to, definitivno je nešto što je izuzetno dobra izmjena zakona. Tim više što se godišnje javlja preko 250 novih tih tvari jer proizvođači uvijek doskaču svemu što se otkrije, pa je promijene neki spoj, a i dalje, nažalost, oni imaju izrazito loš, pa čak ponekad i smrtonosan ishod za korisnike koji su najčešće djeca.

Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Davor Bernardić, izvolite. Uvažene kolegice i kolege, evo prošli tjedan sam upozorio da je jedan od zakona koji je odavno trebao doći na dnevni red i zakon koji će omogućiti uzgoj industrijske konoplje uz iskorištavanje čitave biljke, kojim bi se, zapravo, proizvođačima olakšalo dobivanje dozvole za takvu proizvodnju. Danas u HS raspravljamo upravo o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga kojim se industrijska konoplja definira kao konoplja koja se nalazi na zajedničkoj sortnoj listi EU sa sadržajem THC-a 0,2% i manjim i nije uvrštena u popis biljaka iz kojih se može dobiti droga. Posjetit ću da je industrijsku konoplju dopušteno uzgajati samo u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje, moguće je koristiti sjeme i cvijet, dok se ostatak biljke mora uništiti. No, zbog saznanja o terapeutskom potencijalu indijske konoplje, ona se koristi za olakšavanje simptoma slijedećih oboljenja, multipla skleroza, maligne bolesti, HIV, AIDS, ostala neurološka oboljenja poput Hantingenove bolesti, Turetovog simptoma, epilepsija, Parkinsonove bolesti, stoga su neke države, Velika Britanija, Nizozemska, dalje Češka, Njemačka, Grčka, te Kanada i Izrael, pokrenule programe za upotrebu medicinske konoplje kako bi spriječile pacijente da nabavljaju lijek upitne kvalitete na ilegalnom tržištu. Na ovaj način pacijentima se osigurava lijek standardne kvalitete i efikasnosti. Kanada je među prvim državama koja dozvoljava konzumaciju konoplje u medicinske svrhe. Kanadsko zakonodavstvo je još 2001.g. omogućilo pacijentima s dozvolom Ministarstva zdravstva da uzgajaju medicinsku konoplju za vlastite potrebe. Međutim, zbog velikog broja izdanih dozvola, došlo je do velike zloupotrebe i ilegalnog prometa indijskom konopljom, što je u konačnici prisililo kanadsku Vladu da odgovornost proizvodnje i distribucije medicinske konoplje prepusti za to licenciranim proizvođačima. Nizozemska je, pak, unutar programa za medicinsku konoplju 2003.g. pokrenula vlastitu proizvodnju kako bi snizila cijenu lijeka i omogućila izvoz u druge države s uspostavljenim programom. Zbog kompleksnosti proizvodnja medicinske konoplje je strogo regulirana i podvrgnuta stalnim inspekcijama. U Češkoj, proizvođači medicinske konoplje mogu biti isključivo za to licencirane tvrtke. Zakonskom regulativom je definiran i način propisivanja medicinske konoplje pacijentima od strane liječnika. Dozvoljeni su isključivo elektronički recepti i to za pacijente koji pate od određenih bolesti, poput karcinoma, multiple skleroze, Parkinsonove bolesti i psorijaze. Recepti mogu biti propisani isključivo od strane liječnika specijalista. Dakle, najrazvijenije zemlje svijeta odavno primjenjuju proizvodnju medicinske konoplje. RH je 2015. g. izmjenama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept omogućila legalnu primjenu i dostupnost gotovih pripravaka na bazi kanabisa. Međutim, česte su primjedbe da upotreba marihuane u medicinske svrhe u Hrvatskoj nije potpuno legalizirana. Kao što i nije jer se ona u Hrvatskoj ne proizvodi, kao što se i ne proizvodi. Dopušten je samo uvoz pripravaka iz drugih država i mogućnost da se pripremaju galenski proizvodi od marihuane. Interes za uzgoj industrijske konoplje je naglo porastao te je zbog spomenutih izmjena 2014. g. se ona uzgajala na oko 2500 hektara. Proizvođači se od tada stalno žale kako su stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na proizvođače ostalih članica EU koji mogu koristiti cijelu biljku i tako stvoriti dodatan prihod, po nekim procjenama od 35 tisuća kuna po hektaru. Kako zakon nije izmijenjen, mnogi su odustali od proizvodnje industrijske konoplje u ovom slučaju. 2016. je proizvodnja bila u Hrvatskoj na svega 1000 hektara, a odustali su i mnogi potencijalni strani investitori. Stav SDP-a da za uzgoj industrijske konoplje, kao i indijske konoplje, ima velik broj jakih argumenata, a najbitnija stvar je u tome da za plasman proizvoda nema ograničenja u količini jer je potražnja veća od ponude, a naročito ekološki proizvedena konoplja. Što se potencijalnog zasićenja tržišta tiče, dugoročno nema straha od takve pojave, a u prilog tome ide i činjenica što se biljka može koristiti za preradu više desetaka tisuća proizvoda. Hrvatska je danas u idealnoj poziciji što se tiče potencijala proizvodnje. Imamo izvrsnu klimu, veliki količinu obradive površine, na dobrom smo geostrateškom položaju i članica smo EU. Zbog svega toga nam se otvara mogućnost da postanemo lider EU u najbrže rastućem biznisu proizvodnji kanabisa. Ne bi smjeli dopustiti da od te proizvodnje masno zarađuju neki drugi. Kada bi uzgoj u medicinske svrhe, uzgoj konoplje, bio zakonski reguliran, a sada nije, time bi se omogućila proizvodnja vlastitih pripravaka na bazi kanabisa za medicinske svrhe te bi se na taj način pacijentima omogućilo da ti proizvodi budu dostupniji i financijski povoljniji. Potražnja za kanabisom je velika i proizvodnja i izvoz mogu donijeti i značajan prihod. Stoga smatramo da je moguće da Hrvatska organizira strogo pod kontrolom države uzgoj medicinske konoplje te ćemo zbog toga uložiti i amandman na postojeći zakon. Uzgoj medicinske konoplje u Hrvatskoj bit će moguć ukoliko se izmijeni ovaj Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga koji je u nadležnosti i Ministarstva zdravstva RH. Upotrebu marihuane u rekreativne svrhe, sada govorim o tome, prvi put je legalizirao Urugvaj pa Kanada i na tom biznisu zarađuju milijarde eura. U Hrvatskoj se u uzgoju marihuane u rekreativne svrhe nije zapravo nikada ozbiljno ni razgovaralo. Legalizacija marihuane ima pozitivan utjecaj i na turizam jer bi slobodno uživanje marihuane moglo privući i nove goste. Tzv. marihuanski ili kanabis turizam prvi je razvio Amsterdam, a po uzoru na Nizozemsku i druge europske države, poput Španjolske, Portugala i Češke. Hrvatska bi, ako se za to odluči, razvijajući kanabis turizam, mogla produžiti sezonu i turistički razviti manje poznate destinacije.

Izmjenom zakona koji će omogućiti korištenje cijele biljke kao što je ovaj, moguće je ostvariti dodatne prihode jer je konoplja dohodovnija kultura od standardnih kultura poput pšenice ili kukuruza. No, za uzgoj indijske konoplje za medicinske potrebe, potrebni su strogo kontrolirali uvjeti, vlaga, svjetlo, temperatura, koji se postižu samo u zaštićenim prostorima, staklenicima. Proizvodi od te indijske konoplje moraju imati standardnu kvaliteti i efikasnost. Zato konkretno, u ovom slučaju ne možemo govoriti o prednosti Hrvatske zbog velikih hektara obradive površine, no kako bi se legalizirala i kad bi se legalizirala marihuana za osobne potrebe, misli se, prije svega na uzgoj male količine biljaka, od 4 do 6 biljaka, za to također nisu potrebne značajne površine jer se ona uzgaja u teglama. S obzirom da je Hrvatska izrazito turistička zemlja i s obzirom na pozitivna iskustva brojnih država članica EU, ali i u svijetu, trebalo bi u kontekstu razvoja biznisa vezanog uz proizvodnju industrijske konoplje staviti na dnevni red i potpunu legalizaciju marihuane u rekreativne svrhe. Smatram da bi legalizacijom i liberalizacijom po kontrolom države ostvarili dodatni rast i prihode koje bi mogli usmjeravati u otvaranje novih radnih mjesta.

Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite.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 Vrlo kratko, samo ću se referirati na ono manje-više reći rečeno i u prvom čitanju. Dakako da podržavamo sva nastojanja i sve prijedloge u smislu koji idu legalizacije i kanabisa i liberalizacija tržišta i proizvodnje i za dobivanje lijekova i svih ostalih mogućnosti koje nam se tu pružaju. Takvi smo stava već mi u HNS-u 20, 30 godina od samog osnutka, žao nam je što to nije bilo tako u onom prethodnoj vladi, da smo imali tada konsenzus možda bi danas ovo bilo pase raspravljati, ali mi i dalje ostajemo kod toga i naravno da smatramo da bi to nešto što bi sigurno bio iskorak u svemu ovome da ne ponavljam što su kolege spominjale prije mene i gospođa Puh i gospodin Bernardić. Ono što se ovdje zakonom radi, ono što je sama bit ovog zakona što smo pozdravili što smo pozdravili u prvom čitanju što je apsolutno nužno i neophodno, to je da se uredi ta pošast koja je pogodila naše adolescente prije svega što se tiče korištenja određenih psihoaktivnih tvari tzv. Legal Highs ili osvježivača zraka kako god to nazvali. I mislim da ovim smo načeli jednu dobru, napravili zapravo jedan dobar korak i načeli jednu sigurno bitnu stvar u životu naših građana pogotovo kad govorimo o borbi protiv ovisnosti. Dakle, ovim prijedlogom zakona sigurno se uređuju uvjeti za uzgoj biljaka od kojih se mogu dobiti droge kao što sam i već ranije reko, nadzor i ko može imat izradu i ono što je zapravo bitno, tvari koje se mogu dobiti, koje se mogu uporabiti za izradu droge, nadzor nad uzgojem biljaka iz kojih se mogu dobit droge, te nad izradom, posjedovanjem i prometom droge. Zašto posjedovanjem bi ovdje podcrtao, zato upravo kao jedna od mogućosti prevencije je i to da do sada smo imali situaciju u kojoj kad se nešto našlo kod korisnika, da li je on dovezen na hitnu ili bilo gdje drugdje nisu mogli doktori to izuzeti u svom posjedovanju kako bi to dalje procesuirali nego su morali odmah automatski to prijavljivati, zapravo nismu, nismo imali taj prvi dojavni sustav koji je bio moguć do sada.

E sad, upravo u tom kontekstu sam u prvom čitanju predlagao jedinstveni sustav informiranja koji bi objedinio sve ustanove, kako što je ovdje i rečeno i uveo ga u zakon kako bi to bilo zakonski regulirano da ne bi slučajno ispalo neke nezakonite radnje, ako neko skuplja ili neke aplikacije sa slikama droga itd. to mora se zakonski predvidjet. Jer ovdje kao što je kolega rekao, doduše u tekstu su napisali da je dostupna aplikacija na portalu, nije na portalu dostupna aplikacija, nego na određenim providerima koji pružaju skidanje tih aplikacija, no dobro, bitno je da ima. Međutim, to vam je policija i sad znate kad netko, roditelj nađe tako nešto, vrećicu kod djeteta i sad on treba prijavit to policiji. Ja već ovdje vidim pola njih da neće, jel da se boje, da možda ne žele si navuć kako se to u narodu kaže policiju na vrata.

Da kod prvog već kad se nađe, da nemamo više posljedicu i da čekamo da njih još 50, 100 ili ne daj bože veći broj to koristi. U tom smislu ide, išo je moj prijedlog i zakonske izmjene da se jednostavno samo uvede u zakon u svojoj preaumbuli, u određivanju pojmova taj jedinstveni sustav za dojavljivanje koji bi onda ministar pravilnikom propisivao točno da li je to pri HZZJ koje bi objedinjavao sve podatke od Državnog inspektorata prijave, od policije prijave putem ove aplikacije i apsolutno sve drugo od strane građana koji možda bi bili voljni nešto poslati na informaciju nekom Zavodu za javno zdravstvo nego samoj policiji. I naravno gdje bi mogli naći, ako ništa drugo informirati se o tim sustavima preko ključnih riječi, proizvoda itd., ili preko samih slika da vide. Znači mi danas možemo surfat po internetu, tražit pa će još netko doć nam pokucat na vrata i pitat zašto istražujete te ilegalne supstance ili već šta god, čime se vi bavite. Znači zato to mora biti zakonski regulirano odnosno barem uvedeno kao u zakon kao opcija, da to je pod strogim nadzorom, konkretno gdje imamo mogućnosti prijave, da li sa OIB-om, bez OIB-a, da li anonimno, neanonimno, jednostavno potaknut ljude da mogu bez bilo kakve bojazni prijavljivati.

Dakle, aplikacija postoji kod policije, ali ajmo sve to objedinit što postoji na jednom dijelu, da nađemo ili na jednoj aplikaciji ili na jednom mjestu gdje možemo, jer nemaju baš svi ni te pametne telefone da mogu to prijavljivati, a do sada je to jedina mogućnost. Naravno, zakon predviđa kao što sam reko i ukidanje, spomenuo ranije izdavanja posebnih dozvola za prijevoz droga preko teritorija sukladno praksi u ostalim državama, znači i svojevrsnu i usklađivanje s obzirom da ovaj zakon i ima onu P.Z.E oznaku, dakle mi ovdje i usklađujemo se sa pravnom stečevinom. I sad dolazimo do onog drugog dijela, ono što možemo pozdravit svakako je definiranje pojma industrijske konoplje kao konoplja koja se nalazi na zajedničkoj sortnoj listi EU sa sadržajem thc-a ispod 0,2% odnosno 0,2% i manje. I time se omogućava korištenje cijele biljke kao što smo to čuli u građevinskoj, tekstilnoj, kozmetičkoj, autoindustriji, industriji papira itd., itd. To je ono što je dobro, ono što također mogu pozdraviti je i detaljnije razrađen članak koji se odnosi na promidžbu, oglašavanje droga kao i na veće novčane kazne za prekršaje počinjene od strane pravnih osoba koje odnose na posjedovanje upravo ovih kad govorimo osvježivača zraka, gdje koji se na jedan zaobilazan način želi kroz neke nove supstance, izmijenjene do sada zakonski ne evidentirane, prodavati što je apsolutno nema onu svoju oglašavanu odnosno naziv, ako je osvježivač zraka, dakle, najmanje se zapravo uopće ne koristi na to što je proizvod kao oglašavano namijenjen. E, sada, mene samo zanima jedna situacija, za čl. 10. gdje je navedeno, mene sad ovo zbilja zanima i to ću još u pojedinačno, ako treba i vjerojatno i amandmanom ići s obzirom da vidim da su najavljeni amandmani kolega na ostale članke, ovo nisam čuo da se netko dotakao, a u skladu s onim u početku što sam rekao, to je čl. 10. koji kaže da otkup maka koji je namijenjen za izradu droge mogu obavljati pravne osobe koje imaju odobrenje Ministarstva zdravstva za otkup, pa onda odobrenje itd., itd. Zašto, po meni je mak puno, ako govorimo u smislu droga, puno, dakle, teža droga, ako se iz maka dobije opium ili ne znam, kakve sve ne puno teže droge, iz konoplje znamo šta dobivamo, zašto ne bi ovdje stavili i konoplje, upravo da bi se išlo ne samo na ovim što smo čuli ranije amandmane, vezano za proizvodnju konoplje, ne ovo ranije što smo rekli za legalizaciju, to apsolutno možemo sve podržat, ali zašto ne bi ovdje to uveli kod otkupa, kad već imamo otkup maka, da stavimo otkup konoplje, dakle, samo umetanjem te riječi omogućio bi se otkup i uvoz sirovine za izradu lijekova odnosno pripravaka od konoplje i onda smo riješili one sve mogućnosti i vlastite pripreme spravljanja svih onih potrebitih lijekova na bazi konoplje odnosno kanabisa. Mislim da je to nešto što bi volio svakako čuti u obrazloženju i mislim da je to nešto o čemu ću osobno ako treba i amandman podnijeti jel ne vidim zbilja tu puno velike razlike, dapače, razlika je samo u korist postojeće zakonske regulative u kojoj mak se može otkupljivati i praviti lijekove od njih, a konoplje ne može. Dakle, ovdje ne govorimo o proizvodnji, ovdje ne govorimo o uzgajanju radi rekreativne svrhe, što ćemo podržat, ovdje govorimo isti princip ako netko može otkupit mak, uvest ga i proizvest određene lijekove, sedative ili šta god, protiv bolova lijekove na bazi maka, opiuma, kako god, zašto to isto ne bi napravili i sa konopljom? Evo, to je nešto što ostaje upitno i u čijem smjeru ću ja i osobno podnijeti ako treba amandman. Dakako, da ovo je nešto što, s ovim ne smijemo stat s ovim prijedlogom zakona, izmjena zakona jer znamo da kontinuirano uvijek tržište to opojnih droga brzo se mijenja, brzo reagira i tako mi moramo pratiti i omogućiti sve mehanizme da oni zapravo to prate kroz pravilnike, kroz abditiranje odnosno osvježivanje tih lista, tih supstanci koje su zabranjene itd., itd. i u tom smislu ide onaj moj prvi dio koji ću probati možda amandmanom udobrovoljiti predlagatelja da prihvati da se radi taj jedinstveni neovisni dio od bilo kakvog represivnog aparata gdje bi ljudi mogli pretraživati, mogli vidjeti pod, naravno, logiranjem, da ne bi bilo zlouporaba, itd., itd. Zahvaljujem poštovanom kolegi Čuraju. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovana kolegica Ana Komparić Devćić, nije nazočna. Poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Kolegice i kolege, pa evo, ja želim na početku svoje rasprave reći da ću podržati ovaj prijedlog zakona. Podržat ću ga zato što smatram da je bolji od postojećeg stanja, ali želim ukazati na neke stvari na koje sam ukazao i prilikom prvog čitanja s kojima nisam zadovoljan budući da nisu prihvaćene ni u ovom drugom čitanju. Dakle, prvo što me veseli, što je dobro, a to sam rekao i prije dva mjeseca kada smo prvi puta raspravljali o ovome, to je što se konačno staje na kraj tzv. ovlaživačima zraka koji su jako veliki problem i pogubni bili za naše mlade ljude i kojima su proizvođači, doskakali su svim tim deklaracijama i načinima kako ih se moglo zabranjivati, mislim da je ovim zakonskim prijedlogom konačno tome se staje na kraj i daje se jedan brzi i efektan način djelovanja kako možemo tome doskočiti, smatram da je to jako dobro i to treba naglasiti, to treba pozdraviti. Druga stvar, također pozdravljam legalizaciju proizvodnje industrijske konoplje, kao i ovu uporabu cijele stabljike, ne samo sjemena do sada, a ono s čime nisam zadovoljan je to što nismo išli jedan korak dalje, pa nismo legalizirali i proizvodnju konoplje u medicinske svrhe. Sada ću reći zbog čega. Prvo, iskreno, iako je bilo otpora prilikom prvog čitanja odnosno jasno nam je dano do znanja da do toga neće doći, nakon događaja koji su se dogodili u međuvremenu, to sam rekao i u replici na početku, nakon što je predsjednica RH pomilovala Huanita zbog proizvodnje konoplje koju je koristio za svoje liječenje, nakon što je taj zahtjev njegov obradilo Ministarstvo pravosuđa koje je sastavni dio ove Vlade, dakle, ja sam iz tih događaja koji su se dogodili, zaključio da niti Vlada, niti predsjednica RH, nemaju problem s time da se marihuana odnosno konoplja proizvodi u medicinske svrhe, tim više što smo mi ovdje u ovoj raspravi koji smo se zalagali da se legalizira proizvodnja medicinske konoplje, smo se zalagali za to da se ona proizvodi pod kontrolom u određenim laboratorijskim uvjetima, dakle, kontrolirana od strane države, bilo je prijedloga da ju može proizvoditi Imunološki zavod, recimo, dakle, nismo se zalagali za to da svatko u svojoj kući, u svom vrtu ili negdje na livadi, može to bez ikakve kontrole sadit i onda smo imali događaj gdje upravo takvu sadnju koja je obavljana kod kuće, u kućnim uvjetima, praktički podržala i predsjednica RH i Vlada RH kroz mišljenje Ministarstva pravosuđa i onda sam ja očekivao da će u ovom čitanju barem i ministarstvo prihvatit ovaj naš prijedlog za koji smo se mi zalagali, a to je da se legalizira proizvodnja medicinske konoplje pod kontroliranim uvjetima koji bi se nadzirali. Zašto? Zato što je sada već, više ne treba uopće raspravljati o tome da je ona korisna ljudima koji boluju od određenih bolesti, da ja sad ovdje to ne nabrajam jer je već spomenuto u raspravi prije mene, nego zbog toga što ti ljudi kojima je konoplja potrebna radi liječenja, danas su je prisiljeni nabavljati po visokim cijenama iz uvoza, iz Kanade i iz nekih drugih zemalja, dok u RH mi nemamo proizvodnje. E sad ljudi koji nemaju novca za to platit i dalje tu marihuanu nabavljaju na crnom tržištu, nabavljaju je ispod stola, nekontrolirano i tu su još osim što je crno tržište, jača, što jačaju dileri, tu je još i opasnost od kvalitete koju oni dobivaju. Dakle, nema niti jednog argumenta da se marihuana ne legalizira u medicinske svrhe pod kontrolom države od čega bi imali koristi pacijenti, od čega bi u konačnici imala koristi i sama država i u čemu bi se zaštitilo i zdravlje ljudi kojima je to potrebno. Druga stvar, reći ću da je, moram to naglasit da je i ovu uporabu koju sada imamo marihuane u medicinske svrhe, upravo odluku o tome, o legalizaciji korištenja, donesla SDP-ova Vlada 2015.g., tako da mi smo nešto po tom pitanju napravili, ovo je već isto korak naprijed, već sama legalizacija za industrijsku proizvodnju i košto ste rekli i u samom uvodu i košto piše u obrazloženju zakona da industrijska konoplja nije droga i da se ne može za to koristiti odnosno vrlo teško, ista stvar je i sa konopljom koja se koristi u medicinske svrhe, zato nema niti jednog razloga, ni argumenta da se ni ona nije legalizirala. Drugo, mi danas u RH imamo neke lijekove koji su puno veća droga i opasniji su od same marihuane, da ih sad opet ovdje ne nabrajam i oni su legalni, oni se smiju proizvodit, oni se smiju prodavat, a marihuana ne smije, to nema nikakve logike, niti jedan argument pije vodu po toj pitanju zabrane. Treće, ja sam se u prvom čitanju založio i za legalizaciju marihuane u rekreativne svrhe i to želim ovdje sada ponovo spomenuti i želim to ponovo obrazložiti. Zašto se za to zalažem? Bio bi sretan da se o tome otvori rasprava, dakle, da vidimo na koji način bi to mogli urediti, ali da o tome konačno počnemo razgovarati, to je ono u čemu ja vidim priliku za hrvatsko gospodarstvo. Dakle, mi kao turistička zemlja u varijanti legalizacije marihuane u rekreativne svrhe možemo iskoristiti priliku uz Amsterdam, uz Portugal, uz Španjolsku, uz Češku i uz još neke europske zemlje gdje bi nam uz turiste koji dolaze radi lijepe obale i dobrog vremena, dolazili ljudi, jer na području RH mogu uživati u drogama. Još jednom želim isto ovdje reći da ja osobno nikad nisam probao ni marihuanu, niti bilo koji drugi oblik droge, znam da ima nekih protivnika legalizacija i droga kojih uredno uživaju i konzumiraju i to smatram licemjernim, ali smatram da RH upravo u ovom turističkom smislu ima veliku priliku i veliku šansu i ne moramo mi uvijek u svemu biti zadnji i ne moramo biti zadnja zemlja EU koja će marihuanu legalizirati. Dakle, marihuana je prisutna već desetljećima u svijetu i već se znaju sve posljedice konzumiranja marihuane, njezina uporaba, to nije nešto novo, to nije nešto o čemu ne znamo ništa, postoje primjeri zemalja koje su to legalizirali, u kojima se to normalno koristi i možemo koristiti njihova iskustva i njihove primjere, tako da što se tiče same ovisnosti, ovisnost je zlo, ali postoje i neke puno opasnije stvari od marihuane koje izazivaju ovisnost, koje izazivaju agresiju, recimo alkohol, koje uzrokuju stradanja ljudskih života i o tome bi se dalo razgovarati, to je svakako tema za raspravu i ja se nadam da će ona biti vrlo uskoro otvorena u našem društvu i da ćemo i mi krenuti ka legalizaciji svega toga. Ja ne bi volio da RH bude zadnja zemlja EU koja će to legalizirati, nakon ne znam, primjerice Italije, Grčke, zemalja u našem okruženju i da kad onda svi već iskoriste nekakvu priliku i svi na tome dobro zarade, da se onda i mi sjetimo kad to bude opće prisutno, recimo kao cigarete, mi smo uvijek zadnji. E sada, mislim da imamo jednu priliku biti prvi, da možemo biti ispred svih i snažno se zalažem za to i to podržavam, ali naravno, uz jednu otvorenu javnu raspravu pod kojim uvjetima bi se to koristilo i na koji način, argumentiranu raspravu i da razgovaramo otvoreno, ali sa jasnim pokazateljima šta to znači za našu zemlju i koliku bi mi korist imali kao zemlja financijsku i u turističku od toga.

Imamo repliku, poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Poštovani kolega Đujić, ja isto vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme doći pameti, to ću tako reći i ipak se odlučiti za uzgoj medicinske konoplje jer kada smo ju već legalizirali odnosno učinili dostupnim pripravke koji trebaju pomoći ljudima koji se nalaze u određenim vrstama zdravstvenih nevolja, onda je logičnije, da nešto sami proizvodimo, time činimo to jeftinijim, pristupačnijim, vjerojatno imamo nadzor nad kvalitetom, nego da te pripravke nabavljamo kao sada iz Kanade, odnosno, imamo prilike vidjeti da oni u 8, 9 mj. našim pacijentima nažalost u ljekarnama nisu niti dostupni, jer one koje smo naručili, liječnici su nevoljko prepisivali rok trajanja im je istekao. Evo, sada čujemo od gospodina državnog tajnika, da su konačno, nakon godinu dana naručeni novi. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Sabini Glasovac, odgovor kolega Đujić, izvolite. Kolegica Glasovac, upravo tako, dakle, od postojećeg stanja, koristi imaju samo uvozni lobiji, odnosno, zemlje koje to proizvode, a to su najrazvijenije zemlje i onda to prodaju nama po 3, 4 puta većoj cijeni nego što bi mogli sami proizvoditi i crno tržište. Jer onaj kome to treba, kome je to neophodno taj će napraviti sve i probati će doći do toga na svaki mogući način, a nažalost, nema novca da to kupuje po 3-4 puta većoj cijeni u apotekama ili tamo gdje se to već prodaje, nego kupuje onda na crnom tržištu 5-6 puta jeftinije, ali nije svaki puta siguran u kvalitetu toga i nije siguran u to što kupuje. I zbog toga se i ja i vi i jedan veliki dio vas zalaže za to da se to legalizira, da od toga u konačnici, imaju koristi i svi i država kroz PDV i kroz prihode i kroz proizvodnju i sami ti korisnici, koji će dobivati kvalitetan proizvod po realno povoljnoj cijeni. Poštovani kolega Nenad Stazić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kada je o konoplji riječ onda su tu 3 aspekta, prvo industrijska konoplja, ona indijska konoplja u medicinske svrhe i rekreativna upotreba te indijske konoplje. Pohvaljujem predlagatelja, zbog toga što je liberalizirao proizvodnju industrijske konoplje i njezinu preinaku. Upravo je nevjerojatno da smo trebali čekati tako dugo, da dođe do ovakve promjene, a nekada je svako slavonsko selo imalo barem jednog obrtnika užara ili čak cijelog … [[Govornik se ne razumije.]] Normalno se uzgajala industrijska konoplja i normalno se od nje proizvodilo užad. Ona ima vrlo mali postotak THC-a svega 0,2% prema tome, ne može se smatrati drogom, trebali bi plast, cijeli plast te industrijske konoplje opušit da biste dobili efekt jednog džointa. Kada je riječ o medicinskoj upotrebi indijske konoplje, onda mislim da je tu na dijelu jedan nevjerojatni cinizam. Dozvoljeno je upotreba ali je zabranjena proizvodnja. Znači onaj tko treba to mora kupiti u apoteci, a mjesečna doza košta 600 eura. Pa tko zarađuje pitam vas državni tajniče? Tko zarađuje? Koje je u interesu da se proizvod uvozi umjesto da se proizvodi, jer to netko mora biti. Pazite to je posve nelogično da se dozvoli konzumacija, ali se zabrani proizvodnja. To je posve nelogično. Iza toga može stajati samo jedan interes, hoću zaraditi na tom uvozu. Ljudi oboljeli od malignih bolesti od multiple skleroze, od ne znam, psorijaze, od, čuli smo od kolegice, Linić Strenje, taj kanabis ne liječi, ali pomaže pacijentima, smanjuje im bolove, olakšava im tegobe. Pa ja se pitam državni tajniče, koji sada tamo nešto po mobitelu vrtite i baš vas briga što zastupnik govori. Ja vas pitam, pa di vam je duša, di vam je srce? Pa kako možete ljudima koji pate, reći, e nećemo vam dopustiti zakonom da si pomognete. Neću vam dopustiti da uzgojite 5 stabljika marihuane, jer ste bolesni i boli vas, ali nek vas boli. Gledajte ta indijska konoplja, sa visokim stupnjem THC-a da bi bila djelotvorna u medicinske svrhe, ona se ne može proizvoditi baš tako u tegli, mora se proizvoditi u kontroliranim uvjetima, ako hoćemo puni efekt. Naravno pomaže i ova, ali ne toliko kao ona koja je uzgojena na ispavan način. Ali, vi ni to niste unijeli u zakon. Da kažete, proizvoditi će se u Hrvatskoj, ali, proizvoditi će se u određenim pogonima, pod državnom kontrolom, u svakom slučaju, radit ćemo sve da izbjegnemo uvoz. Da izbjegnemo uvoz, koji je ne znam koliko puta skuplji, nego onda da imamo svoju proizvodnju. Treći aspekt je rekreativna upotreba indijske konoplje, odnosno, konzumacija marihuane, da budemo vrlo jednostavni. Ima stvari koje stvaraju ovisnost i to daleko veću i daleko opasniju, najopasniji je alkohol jer izaziva i agresiju. A koliko je ljudi stradalo kao posljedica zloupotrebe alkohola? Napiju se pa se pobiju sjekirama, pa ovaj ubije ženu, pa, a alkohol je legalan, legalan. Legalan je i duhan. Znamo da je štetan. Znamo da je uzročnik mnogih bolesti plućnih pogotovo, ali legalno, a marihuanu koja nije štetna jer nije dokazano da je štetno, nigdje nije dokazano nema medicinske studije koja bi dokazala da je štetna, može samo pomagati ovima bolesnima, a zdravima može služiti za užitak, kao što im služi i duhan. Pa dobro jer vi stvarno mislite da je Kanada jedna neozbiljna zemlja, Kanada je posljednja dopustila, legalizirala upotrebu marihuane, jel vi mislite da su tamo budale na vlasti, da su tamo sve sami kreteni koji ne znaju donijeti pametnu odluku ili mislite da ste vi pametniji od njih. Ja, postoji argument ajde pojačat ćemo, poboljšat ćemo turizam, ma nije to za mene argument jer da to šteti, pa što me briga što pomaže turizam ako šteti, ali ako ne šteti pa zašto onda to zabranjivati. Zašto to ne legalizirati, zbog čega, ja ne shvaćam. Policija se iscrpljuje da hvata konzumente marihuane mjesto da se bavi ozbiljnijim poslovima, ona traži ljude po ovim disko klubovima sa jointom, pa valjda ima pametnijeg posla za policiju nego da to radi. Prema tome meni je potpuno neshvatljivo da vi niste sada dozvolili ovim zakonom proizvodnju u medicinske svrhe i to vas pozivam dajte otiđite na Vladu prije petka, znači u četvrtak je Vlada i donesite Vladin amandman da bar donekle taj zakon učinite logičnim, razumnim, razumnim. I da nemojte da sumnjam ja, ne ja mnogi ljudi, da netko od vas iz Vlade ima zaradu, ima pinku na tome što se uvozi ulje od kanabisa iz Kanade. Zašto ne pomoć tim bolesnim ljudima, to mi objasnite, zašto, zašto ih osuditi na veće patnje nego što ih moraju trpiti, zašto, da bi vi i vaše ministarstvo ispali ne znam kako pametni. Pa ako vam je sva pamet, pa oprostite mi molim vas.

Poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Kolega Staziću upravo, upravo ste spomenuli da nema argumenata niti jednog koji bi opravdao to zašto marihuana u medicinske svrhe nije legalna. E sad, ja sam već rekao isto u svojoj raspravi šta se dogodilo između dva čitanja, ali znate šta je meni još znakovito danas, pa nitko iz HDZ-a ne raspravlja, ovdje je samo 2 kolega i kolega Ćelić koji govorio u ime kluba je jedini i prijavljen za pojedinačnu raspravu. Kada smo imali prvo čitanje prije mjesec i pol dana bilo je jedno 10 kolega iz HDZ-a koji su nas napadali da smo mi za drogu, da će se tu počet ljudi drogirat, da uvodimo čudo u Hrvatskoj itd. I sada kada smo u finišu toga zakona, nema nikog, nitko više nije protiv, e sad to mene malo tu muti i buni, ne znam gdje su, da li pišu neki amandman pa da to legaliziraju ili je to sad ne znam zbog predizborne kampanje pa su svi skupa nestali, pa ne žele govorit nešto što i oni znaju da je opravdano i da bi trebao napraviti. Pa vidite dobro ste to zapazili i to je za mene dobar znak, to je za mene dobar znak da ih ovdje nema ali apsolutno niti jednoga iz HDZ-a, a je imamo jednu da, aleluja. Da, to je dobar znak, vjerojatno se na žele protiviti onome protiv čega se je besmisleno protiviti. Kako se protiviti tome da se pomogne bolesnim ljudima, pa tko to može napraviti normalan, tko normalan to može napraviti. E prema tome to što ih nema čini mi se da je znak da će me možda državni tajnik i poslušat i na Vladu doći sa amandmanom da se ovaj zakon popravi. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. Hvala poštovani podpredsjedniče i moja rasprava danas će vezano uz ovaj konačni prijedlog zakona će ići u smjeru kojim su i drugi zastupnici, kolege zastupnici govorili, a to je zapravo taj dio koji se odnosi na to da Vlada nije prihvatila prijedloge iz prvog čitanja, da se u zakon uvedu i članci koji bi se odnosili na, na dozvoljavanje znači proizvodnje, vlastite proizvodnje u Hrvatskoj pod kontroliranim uvjetima kanabisa u medicinske svrhe ili popularno rečeno medicinskog kanabisa. Zašto je ta, zašto ću govoriti jednostavno zato što je zaista neshvatljivo da se, da niste poslušali jer toliko je argumenata koji govore u smjeru da je trebalo doći do tih promjena, da je trebalo doći do dozvoljavanja uzgajanja medicinskog kanabisa, a ono što ste vi zapravo u objašnjenju stavili su argumenti koji naprosto teško da, rekli bismo drže vodu. I objasnit ću zašto to tako mislim. Ono što sam u samoj, u samoj replici vama na početku uvodnog izlaganja rekla, a tiče se tog povjerenstva moram reći da mi je pomalo zbunjujuće da mi je na neki način nevjerojatno da se više od dvije godine zapravo, a unatoč pozivima, znači, predsjednika, bivšeg predsjednika povjerenstva, to povjerenstvo nije sastalo jer činjenica je da ministar, pa ni jedan, pa ni drugi kasnije, nije sazvao sastanak povjerenstva kako bi analizirao stanje što se tiče uvoza medicinskog kanabisa, samih, dakle, indikacija za propisivanje recepata za korištenje medicinskog kanabisa, niti je se izašlo sa nekom analizom same upotrebe, a znamo što se dogodilo u ovoj godini da je zapravo tržište u RH ostalo bez samog medicinskog kanabisa, a pacijenti, svi oni kojima je to trebalo i koji su htjeli, koji su morali koristiti, nisu bili legalno u mogućnosti koristiti. U te dvije godine, znači, nije ova Vlada apsolutno ništa napravila. Nakon toga, evo, ajmo reći srećom dogodio se obrat i sada kada ste imenovali kolegu Ćelića, nadam se da će doći do nekih pomaka, trebalo je, znači, doći do čitanja, ovog prvog čitanja zakona da biste pod možda i malim pritiskom nas zastupnika koji smo govorili o zakonu u prvom čitanju, pa i medija, pa i samog slučaja Huanita Luksetića i drugih, dakle, koji su, pa i javnih i poznatih osoba koji su govorili o svojim problemima, pa da se nešto pokrene. Ono što je također interesantno, a nekako je i nije dobro i nije vam baš na čast kao Ministarstvu zdravstva je činjenica da niste odgovorili na upit već godinu dana Agronomskog fakulteta i to Zavoda za kemiju kojem je donirana oprema za proizvodnju kanabisa, a htjeli su ga, dakle, donirana je od Ministarstva državne uprave, imovine, a trebaju vašu dozvolu da bi mogli raditi znanstvena istraživanja koja bi bila u ovom smjeru proizvodnje odnosno efikasnosti proizvodnje kvalitetnog medicinskog kanabisa. Znači, oprema na fakultetu stoji, interes postoji, međutim, od Ministarstva zdravstva tog odgovora više od godinu dana nije bilo. Evo kako čujem, kolega isto Ćelić sada se zalaže za to, pa se ja eto uzdam da će do toga doći i do odgovora, ali i da će ipak, ta oprema neće ostati nekorištena, nego da ćemo imati znanstvene dokaze o tome kako se uzgaja, koja kvaliteta i što je sve potrebno da bi i RH išla u korak sa najnovijim znanstvenim dostignućima na tom području. Rekli ste da se u argumentaciji, dakle, zašto niste unijeli ovaj članak ili ove odredbe zakona, rekli ste da se vrlo rijetko propisuje, a zašto se rijetko propisuje, pa to je već i rečeno nekoliko puta, jednostavno zato što vrlo mala skupina liječnika može propisati uopće medicinski kanabis. Čak je bivši predsjednik povjerenstva i sam priznao svoju vlastitu krivnju jer je u pravilniku tako navedeno i to je nešto što svakako treba i ispraviti, ali to trebate navesti, dakle, greška nije bila na liječnicima, nije greška u pacijentima, nije krivnja na njima, dakle, jednostavno je krivnja na pravilniku odnosno na odredbama koje su samo jako malom broju i malim skupinama liječnika omogućavale takvo nešto. Rekli ste da je, da, da je vrlo zabilježena vrlo mala potrošnja pripravaka, pa kako će biti i veća potrošnja ako je, upravo smo sada rekli, da je malo se propisivalo, kako će onda i bit potrošnja?

Upravo da bismo to što ljudi uzimaju u nekontroliranim uvjetima, ilegalno nabavljeno, da bismo stavili u kontrolirane uvjete, da bismo mogli nadzirati i da bismo mogli tu kvalitetu imati uvijek u vidu, da bi je uvijek mogli znati što čovjek uzima i kakve koristi, kakve benefite ili kakve ima, recimo negativne nus pojave uzimanja medicinskog kanabisa, toga mi nećemo imati, rezultate takve nećemo imati dok ne stvorimo uvjete koji će nam to omogućiti, a uvjete bismo mogli imati ne samo, dakle, snižavanjem cijene, ne jednom liberalizacijom u smislu šire skupine liječnika koji bi mogli propisivati, već i jednim proširenjem samih indikacija za propisivanje recepata jer sigurno ima i drugih pacijenata kojima bi dobro došli ili dobro koristio medicinski kanabis u ublažavanju simptoma. Kad kažete da kanabis je samo, medicinski kanabis je samo ublažava, dakle, simptome, da nije lijek, znamo i svi da brojni lijekovi ili ono što se propisuje, pa evo i za multiplu sklerozu sigurno nisu sve lijekovi koji liječe bolest, već sigurno tu ima i onih koji ublažavaju određene simptome te moramo onda vidjeti u kojoj mjeri je nešto slično i u kojoj mjeri dakle na neki način pa i kanabis onda se zaista može smatrati lijekom. Dakle, cijena će zaista biti i to trebamo vidjeti, ali ono za šta se i zalažemo i što ja podržavam ukoliko bismo išli u vlastitu proizvodnju, vjerojatno bi i ta cijena i dostupnost bila veća i svakako bismo onda omogućili onda širem krugu pacijenata, korištenje, korištenje samog medicinskog kanabisa. Evo ja se nadam da će do promjena doći, rekli ste vjerojatno u ovom trenutku nema te političke volje, ali to ipak moramo reći, da to što nema političke volje kod HDZ-a da to ipak ide u ovom trenutku na štetu građanima. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Alfirev. Imamo replike poštovani kolega Siniša Varga, izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, kolegice Alfirev samo terminološki evo ja nisam sudjelovao na svim raspravama ali kad govorimo o medicinskom kanabisu ili o kanabisu koji se koristi u medicinske svrhe ja sam zagovoravatelj ovoga prvoga, ja vjerujem da ste vi isto samo je terminološki kada se kaže kanabis koji se koristi u medicinske svrhe to je onaj na ilegalnom tržištu, a koristi se usput za medicinske svrhe, medicinski kanabis kao takav i onaj koji je laboratorijski uzgojen pod jako kontroliranim uvjetima sa točno, određene sorte koje daju određene rezultate i proizvode koji se rade od njega kanaboide, ulje itd. koje u obliku lijeka, znači da ima, ima odlike lijeka u smislu gel kapsule i ono što zagovaramo i to nastojimo što više koristiti. poštovani kolega Varga. Pa evo drago mi je što govorite i o terminološkim, dakle terminološkom dijelu svakako prihvaćam jer tu ste stručniji i prihvaćam dakle da se koristi terminologija medicinskog kanabisa, a o ovom drugom dijelu teško da mogu vam reći tu nemam iskustva o tome što se, kako se nekoga kažnjavalo. Ono što znam, a to je ono što i vi ste sigurno vidjeli dakle putem medija i što je zaista nedopustivo da se ljudi koji, kojima je potrebno i koji ni na koji drugačiji način ne mogu doći do lijeka o kojim im ublažava simptome, ako ništa drugo ublažava, ali u značajnoj mjeri i poboljšava kvalitetu života, moraju pribjegavati ilegalnim metodama kako bi došli do tog njihovog ipak spasonosnog sredstva za preživljavanje. Zahvaljujem kolegici Alfirev na odgovoru. Hvala lijepo, kolegice Alfirev vi ste rekli da ne postoji politička volja i to je točno i to je jedan jedini razlog zašto je još uvijek i u ovom prijedlogu zakona izostavljena legalizacija proizvodnje medicinske konoplje, kad već legaliziramo proizvodnju industrijske i to je to. I to se danas vidi iz ove rasprave. Dakle, nikog iz HDZ-a nema osim dvoje kolega, jedino kolega Ćelić o tome raspravlja. Dakle, prije mjesec i pol dana su nas tu bombardirali kolege, njih 8, 9, svaka druga je bila napad na nas, argumentacija zašto to nije bilo dobro i zašto to ne treba, danas toga nema. Tako da se ja mislim i ta politička volja je na putu da se malo promijeni jer kolege znaju da ne mogu braniti neobranjivo, a i nastup kolege Ćelića koji je rekao da u godinu dana možemo očekivati još jednu izmjenu meni pokazuje omekšavanje tog tvrdog stava i ja još jednom vjerujem da će u vrlo skoro doći i ta politička volja. Pa evo slažemo se s tim, dakle u ovom trenutku vidimo samo da je zaista dvoje kolega sa suprotne strane, od toga kolega Ćelić zaista tu je jer je i po dužnosti rekla bih, jer je zaista i predsjednik povjerenstva za medicinski kanabis, ja se nadam da će doći do promjena jer je to nužno, to je nužnost. Moguće da je tome doprinijelo pomilovanje od strane predsjednice RH Huanita Luksetića, moguće da je i to, ali kažem žao mi je što to ne radimo sada jer zbog nedostatka političke volje ipak su neki ljudi pacijenti zakinuti, ali evo nadam se da će doći do promjena po ovom pitanju. Zahvaljujem kolegici Alfirev. Samo evo podsjetnik i ja sam u HDZ-u tako da nas je troje. Poštovani kolega Ćelić replika izvolite. A uvažena kolegice Alfirev evo ja ću se nastavit evo na ovu terminologiju, naime pravna definicija medicinske konoplje još nije dobro regulirana, pa možda bi bilo bolje koristit, ja bi ipak radije koristio indijska konoplja u medicinske svrhe, nego, nego medicinska konoplja, jer to nije regulirano na razini EU u rezoluciji Europskog parlamenta se upravo govori o toj činjenici. Međutim, evo ako bi čak izuzeli i tu proizvodnju konoplje u medicinske svrhe, kada bi dobili biljnu sirovinu koje trenutno ima dosta na tržištu i kada bi iz te biljne sirovine htjeli ekstrahirat ulje čak niti te mogućnosti u ovome trenutku nema, al evo mislim da nismo na suprotnim stranama nego na zajedničkim stranama i da se borimo ono što je u interesu pacijenata.

Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče, pozdravljamo iskorake u u novim izmjenama i dopunama Zakona o zlouporabi opojnih droga u smislu da ćemo se malo jasnije zakonski pozabaviti sa pošašću ne samo koja vlada u RH, nego i u cijeloj EU s kojom i oni vode popriličnu bitku, a to je pojava novih psihoaktivnih tvari koje naprosto iz godine u godinu njihov broj se povećava, posljedice su kobne, to su proizvodi koji nisu klasične droge, ali na neki način imitiraju odnosno alternativa su, imitiraju učinke pojedinih droga koje su, nazovimo to tako, klasične droge, međutim, ono što je problem je da su one lako dostupne, vrlo često legalne, da za njima upravo zbog te jeftinoće i lakše dostupnosti posežu i djeca i mlađe osobe, a njihove posljedice su kobne po zdravlje i često odnosno neću reći često, ali nerijetko i sa smrtnim posljedicama. To je zasigurno nešto što će ovakva zakonska regulativa će doprinijeti snažnijoj prevenciji, prepoznavanju novih psihoaktivnih tvari, ali i ne manje važno ili još važnije zapravo sankcioniranju odnosno brzom reagiranju. Drugo, dobro je što se u zakonu rješava odnosno izjednačuje postupak, do sad smo znali na koji način se tretiraju opojne tvari odnosno droge koje su oduzete u kaznenim postupcima, što nije bio slučaj za one oduzete u tzv. prekršajima, znači, to se sada na neki način regulira na isti način i dobro je i to što su već i kolege spomenule da idemo u korak s nekim trendovima, nekim čak civilizacijskim, normalnim dosezima i fer playem u tržišnoj utakmici da naše poljoprivrednike ostavljamo u isti rang s onima u EU i omogućujemo razvoj raznih industrijskih grana kroz mogućnost korištenja i stabljike industrijske konoplje jer se do sada, nažalost, smo se bazirali samo na upotrebi sjemenki i to je mahom išlo u svrhu prehrambene industrije, na ovaj način ipak potičemo i kozmetičku i auto industriju i brojne druge grane gospodarstva i građevinsku i gorivo ono što je na neki način, nekako nam pada prvo na pamet kada govorimo isto tako o industrijskoj konoplji i njenoj punoj iskoristivosti. To su recimo dobri iskoraci, mi smo ih isto tako predlagali u našem prijedlogu izmjena i dopuna zakona prije nekih 6 do 8 mjeseci u HS kojeg je Vlada odbila. No dobro, vidim da je vama barem poslužio da ukomponirate neka dobra rješenja u vaš prijedlog zakona, mislim to su na kraju krajeva hrvatski zakona i meni je drago da ipak ove saborske inicijative i zakonske inicijative i saborske rasprave ipak nađu nekako, nakon nekog vremena ako su dobre, ako su kvalitetne, svoje mjesto pod suncem, pa tako i naša inicijativa koju je vodio tada, zakonska inicijativa koju je vodio tada kolega Siniša Varga je našla svoj prostor u vašem odnosno vladinom prijedlogu zakona. Međutim, uvijek dolazimo i do onog drugog dijela, dakle, ono što niste preuzeli odnosno uzeli, a vidimo da u saborskoj raspravi da zapravo postoji visoka razina suglasnosti, usudit ću se reći, među akterima, bar koliko sam ja imala prilike čuti, svih političkih stranaka je to da je RH spremna i za korak više, a to je dozvola odnosno omogućavanje uzgoja tzv. medicinske konoplje. Svi se vrlo često sjetimo ovog slučaja, kako se zvao gospodin, sad sam blokirala, Luksetića i da, na njemu na žalost se slomio cijeli taj sustav gdje je on na neki način prokazan, kazneno gonjen, na kraju i osuđen zbog toga što je uzgajao opojnu drogu, u ovom slučaju marihuanu. Međutim, zakon ne raspoznaje odnosno u ovom slučaju nije raspoznao da on nije uzgajao tu količinu droge, tih nekoliko stabljika radi njenog zlouporabe u smislu preprodaje, nego da bi sebi ublažio bol i to je tako. Međutim, s druge strane, drugi sud u Puli u sličnom slučaju jedne gospođe koja je isto tako posadila 9 stabljika konoplji, konoplje jer je oboljela od AIDS-a iz kojeg je proizašao hepatitis C i ona je također uzgajala i koristila marihuanu da bi sebi olakšala posljedice bolesti, nju je sud u Puli zapravo oslobodio na temelju sudskog vještačenja i upravo uzevši u obzir činjenicu da je njeno, nazovimo to tako, kazneno djelo zapravo nije imalo namjeru trovanja društva, narušavanja tuđeg zdravlja, činjenja nekih loših posljedica za društvo, zbog čega trebamo bit osuđeni i ići u zatvor kao nekakvu, nazovimo to tako, pedagošku mjeru, da shvatimo da takva ponašanja nisu društveno prihvatljiva, nego da je zapravo njen čin bio također da sebi olakša bol. E sad, mi nažalost, znači, imamo tu različite pravosudne sudske prakse i to je nešto o čemu mi danas zapravo ovdje ne razgovaramo, ali zbog g. Luksetića, pa i ovog što je proizašlo, pomilovanja, mi danas razgovaramo o ovoj temi i ne možemo se toga ne dotaknuti. Međutim, mi živimo u društvu u kome je legalno pušiti, prodavati cigarete, uzgajati duhan, konzumirati alkohol prodavati, kupovati alkohol iako te dvije supstance, dokazano, razvijaju ovisnost i nemaju niti jedan, ali niti jedan, niti mali pozitivan učinak. Znači, sve što proizlazi iz duhanskih i alkoholnih proizvoda je štetno, štetno je za zdravlje, može biti štetno, posredno neposredno za obitelji i za društvo, posljedice uživanja, ali to je nama normalno, to je legalno, to čak i potičemo u nekom smislu poljoprivrednih poticaja. A kod konoplje, gdje zapravo imamo neke štetne nuspojave, ali imamo i pozitivne učinke, mi tu zapravo nismo na čisto sa sobom, dozvolili smo njezinu uporabu, hvala Bogu u medicinske svrhe, ali tu smo ostali malo rezignirali i tu nam kao ne pada još na pamet, kako bismo mi sada osigurali da sada se to još i sadi, da se to uzgaja. Pa vrlo jednostavno. Mislim da ne moram napominjati, ovo što su kolege rekle, koliko bi to zapravo doprinijelo dostupnosti vjerojatno nižim cijenama, nekakvom reguliranju kvaliteta i našim oboljelima od posebnih bolesti, da ih sada ovdje ne nabrajam, već su više puta nabrajane, to bi bilo zaista života vrijedno i rješenje, pomogli bismo im puno. A s druge strane mogli bismo to gledati i u smislu prostora za izvoz, prostora za nekakvu dodatnu zaradu RH. Grčka, krajem prošle godine, je krenula u tom pravcu, legalizirala je uzgoj konoplje u medicinske svrhe. Makedonija, susjedna Makedonija, kroj Ohrida, velike plantaže, naravno, ograđena žicom, koja ne smije, odnosno, ogradama, koje ne smiju biti niže od 3 m, poseban nadzor posebni uvjeti uzgoja itd. itd. Znači oni kažu da je to, mislim to je tržište, zna se da je to tržište u kojem se okreće negdje oko 6 milijardi, čini mi se dolara. Pretpostavlja se da će za 10-15 g. se utrostručiti iznosi koji će se vrtati na tom tržištu.

Interes za uzgoj medicinske konoplje, iskazale su, evo kao što kažem Grčka i Srbija. Možda ne bi bilo loše, da uz ovo kada mislimo o našim građanima, kako ne uvoditi skupe pripravke, nego osigurati naše pripravke, našim pacijentima, ali kako možda i ići i putem izvoza i pozicionirati se tu u regiji prije nekih drugih. Replika, poštovani kolega Siniša Varga, izvolite. Ja se zahvaljujem, evo, kolegice Sabina, sve ovo što ste rekli vezani za utjecaj i javnu percepciju vezano za slučajeve koji su bili sudski u medijima, možda vi možete komentirati kako to djeluje na mlade osobe, u smislu rasuđivanja, u procesu odgoja i obrazovanja, vezano za njihova saznanja o zlouporabama droga, o vrstama droga, utjecaj droga na mladi organizam. Imamo sada situaciju da de facto sa jedne strane vlast kaže da je to ilegalno, ne smije se koristiti, pravosuđe radi pomilovanje i sama predsjednica provodi to pomilovanje. Teško pitanje …/Govornik isključen pa ponovno uključen./… u smislu dovoljne edukacije i prevencije vezano za zlouporabu droga i štetnost droga, ne samo droga nego i alkohola i duhanskih proizvoda i tableta ako hoćete na kraju krajeva. A s druge strane svjedoče ovakvim slučajevima, gdje se proganja, odnosno, u zatvoru završi čovjek koji želi sebi pomoći, umanjiti bol ili neki pas Medo koji laje, a neki kriminalci koji bi možda trebali zbog svojih nečasnih radnji, dobiti pedagošku mjeru, malo odmoriti i razmisliti o svojim činjenjima, su ugledni građani i mirno šetaju ulicama i oni su kao primjer društvenih vrijednosti. I mladi su tu naravno zbunjeni i možete vi njih odgajati ne znam kako da budu pošteni, da svojim trudom, radom, mogu postići sve, koliko budu se zalagali i dobri u onome što budu radili će biti za to nagrađeni … [[Govornik se ne razumije.]] vide drugo, da je sustav poremećeni Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Siniša Varga, izvolite. Kolegice i kolege, evo ja ću iskoristi ovu kratku vrijeme u ovim večernjim satima, prvenstveno zamijetiti da se o ovoj temi, raspravlja o ovo doba dana, to je nešto što je rezervirano za teme koje su nelagodne, za aktualnu vlast i to je sada moje pitanje, zašto ovaj zakon, koji konačno rješava mnoga pitanja, po pitanju zlouporaba droga u RH, rješava konačno pitanje prekosutra i sve sintetičke droge, koje su bili dostupne mladim ljudima i građanima RH na ilegalnom tržištu. Međutim, njihova regulacija nije bila dobra. Pravosudna tijela, policijska tijela, laboratorij, nisu mogli pravilno postupati sa tim supstancama i konačno ovaj zakon to rješava sa, nažalost sa gotovo 2 godišnjom odgodom, ali, evo, ako je barem sada nego nikada. Ono što je mene tišti, kao i većinu ovdje, je pitanje tog nesretnog medicinskog kanabisa imamo velike napori su napravljeni od strane Ministarstva zdravlja u mom razdoblju, da kroz Povjerenstvo za medicinski kanabis, da se napravi taj iskorak, poduči liječnike o novim saznanjima, kolegica Strenja Linić je govorila o … [[Govornik se ne razumije.]] i ono što stručna literatura navodi, kao koji su sve područja medicine, koje di može biti primijenjen medicinski kanabis, odnosno, kanabis u korištenju medicinske svrhe radi olakšavanja simptomatske što u zaraznim bolestima, neurološkim oboljenjima i nadasve u onkološkim oboljenjima. Ta područja su dosta ograničena, svjetska literatura govori i o drugim područjima, ja se nadam da će i novi predsjednik Povjerenstva u Ministarstvu, kolega Čelić, iskoristiti i svoje znanje i autoritet da proširi indikacije, naročito u sfere liječenja kronične boli, to su indikacije koje danas još nisu pokrivene. Mogu reći da i ja osobno iz svog iskustva sam prošao liječenje od onkološkog oboljenja, u mom, dok sam ja bio bolestan, nisam imao dostupnost medicinskog kanabisa već su se koristili izrazito teški analgetici koji su proizvedeni od hrvatskih farmaceutskih tvrtki, hrvatske farmaceutske tvrtke, proizvode diazepame, proizvode lijekove na bazi morfija, proizvode lijekove na bazi fentanila, sve se to radi u Republici Hrvatskoj, i to su sve droge koje su puno, puno teže i puno smrtonosnije u njihovoj zlouporabi, nego ikada, što će ikad biti kanabis. Međutim, tu ja nikad nisam čuo prigovor od strane Ministarstva unutrašnjih poslova ili bilo koga u pravosudnim tijelima da postoji sigurnosni propusti u hrvatskim farmaceutski tvrtkama u proizvodnji tih lijekova, one su vrlo dobro regulirane i od strane Ministarstva zdravlja, i od, zdravstva, i od strane Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode. Proizvodne dozvole su izdane i kontrolirane, i GNP odnosno dobro proizvođačka praksa je vrlo dobro regulira, općenito kako se proizvode lijekovi u Republici Hrvatskoj pa tako i u cijeloj Europi, ali u Hrvatskoj je Agencija za lijekove to radi na vrlo suvereni i kvalitetan način od čega kontinuirano imamo pohvale od Europske agencije za lijekove, i u to može se ubrajati, ubrojiti i sve one farmaceutske tvrtke koje u Hrvatskoj imaju dozvole za proizvodnju psihotropnih tvari i tvari koje se proizvode na temelju droga. I tu samo tražimo da sukladno ovom Zakonu, uz sve ostale droge koje se proizvode u Republici Hrvatskoj i koriste se gotovo svaki dan u liječenju, samo da se na taj popis još doda medicinski kanabis. Ništa više i ništa manje. Ne tražimo nikakav uzgoj biljaka na balkonima ili potkrovljima kuća, tražimo da farmaceutske tvrtke u Republici Hrvatskoj mogu za potrebe hrvatskih pacijenata u laboratorijski vrlo strogo kontroliranim uvjetima proizvoditi medicinski kanabis. A možemo zaboraviti profit, možemo zaboravit sve drugo, hoćemo da lijek bude dostupan hrvatskim pacijentima kontinuiranom opskrbom lijekova. Sličan problem imamo sa Imunološkim zavodom. Da imamo kontinuirano dostupnost cjepiva za potrebe hrvatskih građana. Kolega mi je malo prije rek'o da se zbog toga što se nije cijepio kao dijete, morao ići sada kao odrasla osoba se cijepit protiv ospica, i kad je došao na red za drugu dozu koju mora primiti, obavijestili su ga da u Republici Hrvatskoj nema niti jedne doze u Zavodima za javno zdravstvo, nema niti jedne doze cjepiva protiv ospica. To je zabrinjavajuća činjenica. Isto tako za potrebe pacijenata neuroloških, infektoloških i onkoloških, u Republici Hrvatskoj nema dostupnosti medicinskog kanabisa koji se koristi za smanjivanje simptoma njihovih oboljenja. I to je nešto što je po pitanju dostupnosti zdravstvene zaštite, smo najgore ocijenjeni trenutno sada što smo ikada bili. 2014. godine, smo bili svrstani u, ako gledamo države Republike Hrvatske kroz prizmu semaforskih boja, Hrvatska je bila žute boje, 2015. godine je bila zelene boje, 2016. i 2017. žute boje, danas smo crvene boje po pitanju dostupnosti zdravstvene zaštite. Europa izvana nas gleda, ocjenjuje nas, rangira nas s ostalim državama i Hrvatska je rangirana među crvene zemlje po pitanju dostupnosti zdravstvene zaštite. I to je nešto što ja kao hrvatski građanin moram predbaciti Ministarstvu zdravstva da je u vrijeme spavanja i vrijeme pasivnosti Ministarstva prošlo, vrijeme se primit posla i aktivno radit na tome. Napravite prvi iskorak kao što je kolega Stazić rekao, do petka imate vremena, prihvatite amandmane koje će te dobiti ovdje ili napravite najveći iskorak da iz same Vlade dođe amandman za ispravak ove nepravde koji se nalazi u ovom Zakonu. Hrvatski pacijenti to trebaju, i može se reći da vi, ono, vrlo se dobro poznajem ... [[Govornik se ne razumije.]] odnosno način razmišljanja pravnih struktura u samom Ministarstvu. Može se govoriti o otuđenju, može se govoriti o distanci od realnog svijeta u toj, tom birokratskom žrvnju, međutim, ako ne želite, Ministarstvo to napraviti zbog naroda i zbog pacijenata, onda može napraviti zbog svoje uže i šire rodbine koje danas u današnjem obolijevanju pacijenata, dal' će dobiti neko neurološko ili onkološko bolest tijekom svog života u ruletu koje mi živimo svaki dan je ogromna vjerojatnost da će netko oboliti od nekog malignog ili neurološkog oboljenja. Pa u konačnici ako ne želite zbog svoje rodbine ili zbog šire ili uže rodbine, pa napravite radi sebe. Gotovo je 40%-na šansa da će te do svojeg osamdesetog rođendana oboliti od neke maligne bolesti, to je u ruletu kad bi vam netko rekao šansa da će te dobiti rulet 40%, to je onda gotovo sigurna pobjeda, ali tu je onda i gotovo siguran gubitak.

Uvaženi kolega Varga, činjenica da u ovome trenutku pripravci medicinskog kanabisa su teško dostupni i skupi i definitivno treba odgovorit na taj izazov. Što se tiče indikacija koje ste spomenuli upravo maloprije sam dobio, budući da sam komunicirao s njima od predsjednika Hrvatskog društva za liječenje boli, dakle za kronično liječene neuropatske boli osobito kod onkoloških bolesnika je i te kako učinkovit pripravak medicinskog kanabisa kao edont terapija kada nije potrebno toliko povisivat dozu opioidnih analgetika koja može imati puno, puno ozbiljnije nus pojave. To će se s pravilnikom moć izmijeniti, tako da evo u cilju edukacije i u cilju tog liberalizacije i propisivanja od strane nadležnih specijalista na tome se već radi. Evo, kolegu Ćelića kao novog predsjednika Povjerenstva za upotrebu medicinskog kanabisa u svrhu liječenja mogu samo pohvaliti da je svi ti koraci, opet kažem 2 godine ministarstvo se nije povjerenstvo sastalo, ali konačno imamo i novog predsjednika koji evo čujemo da, da poduzima nove korake za proširenje indikaciju, to mogu samo pohvalit. Slijedeća replika poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. Hvala poštovani podpredsjedniče, kolega Varga zapravo o svemu ovo što sad govorimo, evo ja moram pohvaliti, zapravo se radi i o vašem zakonu. To je ono na čemu ste vi radili, vi ste i u ovom svom kratkom ministarskom zapravo radu ste i pokrenuli zapravo to da mi danas imamo medicinski kanabis dostupan u ljekarnama ili smo ga imali jel. Međutim i sami ste rekli ono na čemu treba raditi i što je zaista neshvatljivo da se nije išlo odmah u to, a to je da se zaista i pokrene vlastita proizvodnja. I to činjenica da zaista 2 godine smo ipak izgubili, koliko god rekli smo sada hvalimo ove pomake, ali 2 godine smo izgubili, pacijentima to zaista jako puno znači.

Odgovor kolega Varga, izvolite. Ja se zahvaljujem evo kolegice Alfirev, morate shvatiti tijekom mog rada u Ministarstvu zdravlja nije bilo sve tolko lako i sa strukom razgovarat čak o novim poznajama i nje bilo lako lomiti pitanje koje indikacije će se odobriti, koje se neće, čuo sam nebulozne priče koje su rekli, što ako se onkološki terminalni pacijent koji ima rak kosti navuče na drogu. Kada sam to čuo ja sam reko, da dapače neka se navuče i nek živi navučen na toj drozi, apsolutno najduže što može, jer ak može mu se produžit život, a da živi život uz smanjenje boli to je za njega spasenje, ali živjet život sa bolovima u kostima da vam karcinom razjeda kosti i nemate mogućnost se riješiti boli to je onda križni put koji nikome se ne želi. Zahvaljujem poštovanom kolegi Vargi na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Gordan Maras, nije nazočan. Poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Pa evo najviše rasprave je bilo vezano za kanabis odnosno za medicinski kanabis, činjenica da u ovome trenutku u Europi nije nigdje legalizirana konoplja u rekreativne svrhe opće rašireno u određenim zemljama jest. Mi smo čuli tijekom proteklih dana o tome da bi bila atraktivnija turistička destinacija Hrvatska ukoliko bi se omogućila konzumacija kanabisa, nisam pristalica toga i vidjeli smo prošle godine na Zrću situaciju, zapravo tamo gdje je liberalnija konzumacija bilo kojih ilegalnih psihoaktivnih supstanci tamo dobivate narko scenu iz ostalih zemalja. Što se tiče gospodarskog procvata tu bi bio isto tako poprilično oprezan, naime u ovome trenutku je biljna sirovina vrlo, vrlo dostupna nije toliko niti skupa, Izrael je početkom ove godine dopustio izvoz medicinske konoplje, znamo koliko je razvijena njihova poljoprivreda i nje to baš tako jednostavno za proizvoditi konoplju za medicinske svrhe. Tu bih kratko spomenuo činjenicu da promjene u regulatornom okviru, naime 9 saveznih država i diskrit glavnog grada SAD-a je legalizirao konoplju u rekreativne svrhe kao i Kanada. To je dovelo do brze pojave komercijalnog tržišta kanabisa u rekreativne svrhe i zapravo tu je opet stupila na scenu big five duhanska industrija, odmah je Altrija grupacija kupila 45% dionica Kronos grupe, tu je isto tako se zainteresirao i uključio u kupnju dionica od firmi za proizvodnju konoplje i Filip Moriss, a Tilray najveća tvrtka, vrijednost te tvrtke koja proizvodi konoplju, dijelom i medicinsku konoplju je 15 milijardi dolara. Dakle, tu se radi o velikim novcima, ali mislim da tu Hrvatska teško da bi bila konkurentna pored takvih magnata. No s druge strane, mislim da u situaciji gdje od 2015. godine imamo primjenu konoplje u medicinske svrhe, da je apsolutno legitimno razgovarati o zakonskim okvirima gdje bi se to moglo omogućiti, pa evo i činjenicu dakle kada bi mogli nabaviti tu biljnu sirovinu konoplje, da postoje galenski laboratoriji koji bi mogli ekstrahirati ulje iz medicinskog kanabisa. Naime, po sadašnjem zakonu niti to nije moguće.

Mi kad govorimo o službenim indikacijama onda to moraju biti indikacije koje su temeljene na dokazima, na temelju kliničkih istraživanja i tu je dokazano, dakle, da pomaže kod spazama za multiplu sklerozu i baklofen koji se koristi za liječenje spazama je puno teže podnošljiviji od medicinskog kanabisa, tako da je to s jedne strane razlog zašto se određeni ljudi odlučuju. Međutim, isto tako određeni broj oboljelih od multiple skleroze ne pristaje na konzumaciju medicinskog kanabisa jer se boje psihoaktivnog djelovanja i to opet treba razumijet. Dakle, osim pomaganja kod medicinskog kanabisa, tu su definitivno, dakle, onkološke bolesti, umjerena do teška bol, već sam prije spomenuo da je puno učinkovitije kada određenim opijedima, analgeticima, dodate medicinski kanabis, nego da povisujete te opijede i analgetike do unebesa. Liječenje kaheksije, anoreksije, kod HIV pozitivnih bolesnika i dravet sindrom, akutna mioklonička epilepsija. Ono što je problem, dakle, da je do sada taj broj specijalista koji su propisivali medicinski kanabis bio vrlo ograničen, mi planiramo kao povjerenstvo za primjenu konoplje u medicinske svrhe organizirati edukativne simpozije, kako za liječnike, tako i za javnost, informirati javnost u kojim bolnicama, koji specijalisti mogu propisivati jer mislim da je to izuzetno bitno i isto tako prof. Vladimir Trkulja koji je bio glavni autor dosadašnjih indikacija za primjenu konoplje za medicinske svrhe također će napraviti revalvaciju tih smjernica i vidjet da li postoje neke nove indikacije u odnosu na one koje su sada na snazi u RH. Ako uzmemo činjenicu da otprilike 1% odraslih Europljana od 15 do 64.g. gotovo svakodnevno ili svakodnevno upotrebljava kanabis, to je velika brojka i o tome definitivno treba razgovarati. No isto tako, problem, dakle, kaznenih djela, više od 2/3 kaznenih djela uporabe ili posjedovanja droge prijavljenih u EU prije dvije godine, dakle, to je prema europskom izvješću o drogama, ali zbog epidemioloških podataka su podaci malo stariji, ali to je otprilike to. Znači, primarna droga uporabe odnosila se na kanabis, naravno da je alkohol štetan, naravno da je duhan štetan i jako puno treba raditi na prevenciji, osobito kod mladih vezano za uporabu alkohola i duhana koji isto tako imaju psihoaktivni učinak, no ne bih se složio, dakle, u tim preporukama se nikako ne preporuča pušenje kanabisa koji bi imalo terapeutski učinak jer se ono na neki način izjednačava pušenje kanabisa sa štetnim posljedicama pušenja duhana i pitanje je kada bi bila ta proširenost konzumacije kanabisa kao što je danas proširenost konzumacije duhana koliko bi imali štetnih posljedica.

Poštovani kolega Ćelić odgovor. Pa to ne spada pod registar narkotika. Dakle, primjena medicinskog kanabisa se ne evidentira sa pompidu upitnikom. Što se tiče nus pojava, dakle, svaki učinkoviti lijek ima određene nus pojave, zato je vrlo važno da ti omjeri THC-a i CBD-a u početku budu mali i sada je zapravo jedna od uloga povjerenstva da se odredi koja je to maksimalna gornja granica. Dakle, vrlo je bitno da se postupno uvodi medicinski kanabis kako bi se onemogućile, dakle, eventualne posljedice intoksikacije kanabisom. Što se tiče mogućnosti nastanka nekakvog akutnog psihotičnog poremećaja mislim da bi to bilo vrlo rijetko, tu se ipak radi o onima koji zlorabe kanabis, koji ga uzimaju u puno većim količinama, gdje se ne zna niti koja je koncentracija, tako da te psihotične atake ne bi bile toliko česte. To bi se više odnosilo, recimo, na nekakvu mučninu, povraćanje, dakle, na neurovegetativni sustav koji može biti ekscitiran i izazvat određene [[Upadica: Zahvaljujem…]] nus pojave kod ljudi. poštovani kolega Ćelić na odgovoru. Dakle, da se ne ponavljam što se tiče samoga prijedloga izmjena i dopuna zakona kojeg, naravno, podržavamo i mislimo da apsolutno ide u dobro smjeru.

Dakle, jedinstveni dojavni informativni sustav je katalog obavijesti, podataka o dostupnosti i pojavnosti psihoaktivnih tvari unutar sustava ranog upozoravanja pomoću kojeg građani mogu direktno ili indirektno vezano već na postojeće aplikacije, prijaviti potencijalno ilegalne supstance ili neispravne deklaracije na, kažem opet potencionalno ilegalnim proizvodima koji su pribavljeni opet legalno ili ilegalno i imaju mogućnost, a to je ono sada možda i najbitnije, pretraživanja baze postojećih ilegalnih proizvoda i supstanci. Naime, svakodnevno svjedočimo o brojnim događajima štetnima za zdravlja akutnim trovanjima, smrtnim slučajevima ako se sjetimo na slučaj 2015. u Gradu Zagrebu, upravo uzrokovano sve većem dostupnošću sintetske droge u slobodnoj prodaji u trgovinama ili na web stranicama.

I sada, naravno, zbog brzine nastajanja i širenje na tržištu, nama treba dojavni sustav, preventivni, onaj što bi rekli na engleskom, … [[Govornik se ne razumije.]] dakle, prva dojava, prvo ono kada se susretne, da li liječnik, da li bilo tko drugi, ko nađe da je on što više učinkovit. Postojeća aplikacija pri odnosno postojeći mogućnost sustava dojava pri aplikaciji dakle, nije na portalu ministarstva i bio sam u pravu kada sam to rekao, nego unutar aplikacije, gdje se uslika nešto pa pošalje, da li kao prometni prekršaj ili bilo kako drugo nešto, mislim da nije dovoljan, jer nam to pokazuje i statistike. Prvo ljudi to ne znaju, drugo, ne libe se baš prijavljivati policiji nešto suspektno da ne bi im pokucala na vrata, pa da ne bi i vlastito dijete možda dovelo u nekakav problem, nikog se ne može kriviti za to. Zato treba ovaj sustav biti registriran, kao što je već navedeno u smislu već sustava koji uvodimo ovim zakonom za rano upozoravanje, kroz Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Gdje bi oni objedinili sve podatke, sve mogućnosti, od državnog inspektora, policije, različitih domova zdravlja, bolnica, različitih agencija svih onih koji su uključeni, da na tome se može pretraživati po deklaraciji, po nazivu, pa čak i po slikama postojećih ljudi, građani, koji imaju neki nemir, koji naiđu to kod svoje djece ili bilo na koji drugi način, mogu vidjeti da li je to već uvršteno. Naravno i onda isto i prijaviti. Ako i nema ili ako i žele bez neke prevelike opasnosti da nešto prijavljuje policiji, pa da sada su napravili kao neku prijavu određenog kaznenog dijela ili što god već to znači. Dakle, sustav bi te podatke strukturirao, geografski slagao i oni bi zbilja mogli biti lako dostupni napravljeni. Danas ja ne mogu ukucati na Internet i otići vidjeti koji su sve to preparati, osim baš ako ne idem, ne tražim kao da maltene želim kupiti nešto za korištenje, a to sigurno i zakonodavac, odnosno, represivni aparat može prepoznati kao pokušaj pribavljanja nelegalnih tvari. Zato ovo treba biti zakonski samo pojmovno definirano. Naravno prepuštam ministru, da pravilnikom regulira i da na taj način u određenom vremenu se to zbilja napravi, sve sa upravo ciljem te prevencije i ranog dojavljivanja.

Uvoz konoplja izmjena u gore citirane odredbe, bio bi potpuno omogućen, posebice ukoliko uzmemo odredbe članka 22. zakona, kojim se omogućuje uvoz dijelova biljka od kojih se izrađuje droga. Naime, mi sada možemo uvesti mak i od kojeg se radi opijum i puno teži sedativi, puno teže droge, nego što se mogu dobiti iz konoplje. Dakle, to nije proizvodnja, to nije legalizacija marihuane, to smo već konzumirali i u amandmanima, koji su najavljeni, vjerojatno već i predani od strane drugih zastupnika. Ovo je nešto drugo što se odnosi na farmaceutsku industriju a sve sa ciljem, da vi i danas već možemo te preprate kupovati samo iz uvoza. Znači, ovime omogućavamo da neka naša od tvrtke koje se bave proizvodnje lijekova, mogu i sami to proizvoditi, a mislim da tu imamo sigurno najbolje stručnjake i tvrtke koje nisu bilo kakve koji su donedavno i već neke od njih jesu i lideri, na ovom barem dijelu Europe, što se tiče farmakologije i izrade lijekova. Dakle, ova konkretno 2 amandmana ćemo predati, nadam se u cilju da ćemo naći zajednički jezik, sigurno sve u cilju olakšavanja i života naših građana, ali i preventive kada govorimo o ovisnosti neželjenih slučajeva, jer smatram da ako tim sustavom i jedan život spasimo, da on sebe već sam isplatio. A kamoli ja vjerujem da će sigurno biti, a to se lako može provjeriti po posjetima i stranice i same aplikacije da sigurno će biti pretraživan, jer svaka majka, svaki otac za svoje dijete, ako naiđe nešto i vidi, primijeti nešto takvo sigurno će barem znati, kroz jedan sustav reformiranja koji je isto neophodan u sklopu svega toga, gdje to otići onako da ne prijavljuje policiji, provjeriti, je li to zbilja tako nešto i formirati se što to sve može biti a ne googlati po internetu i možda dobivati neke poluinformacije, što može biti samo još gore. Zahvaljujem kolegi Čuraju. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite kolega. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući, kolegice i kolege, malo nas je, pitao sam se da li uopće i raspravljati, više-manje sve je rečeno, ali evo, obzirom da se evo gotovo cijeli svoj profesionalni vijek i bavim bolestima ovisnosti i moj diplomski bio iz bolesti ovisnosti, kasnije sam predavao o bolesti ovisnosti, mentor sam bio na 5-6 radova iz bolesti ovisnosti, pa osjećam nekakvu dužnost, da kažem nekoliko rečenica, obzirom da se radi o zakonu koji treba spriječiti zlouporabu droga. Danas smo raspravljali u 3 područja oko ovog zakona i najviše je riječi bilo oko medicinske konoplje, gdje je šteta što nije iskorak napravljen i što ovaj zakon nije izregulirao i taj dio koji bi omogućio da se riješe problemi koje trenutačno postoje. Dakle, praktično medicinska konoplja je nedostupna, a koja je bila dostupna cijena je bila previsoka, istovremeno ti pripravci nisu zadovoljavali pacijente, pa ne čudi da im je istekao rok, odnosno, dio nije imao dobru kvalitetu, pa je povučen iz prodaje.

I vjerujem da će se sa mnom složiti i svi u HDZ-u samo to neće priznat. Dakle, 2 godine je trebalo da ovaj zakon dođe do sabornice, u međuvremenu je bio i prijedlog Kluba SDP-a i dr. Siniše Varge i veći dio tog našeg zakonskog prijedloga je prepisan u ovom zakonu, ali nije do kraja iz reguliran dio koji se tiče medicinske konoplje. Zašto je kriv ministar? Zato što se Povjerenstvo za medicinsku konoplju nije sastalo 2 godine. I sad je posao na dr. Ćeliću da sve to ubrza i da u najkraćem mogućem roku dobijemo izmjene i dopune ovog zakona koji će omogućiti da medicinska konoplja bude dostupna u Hrvatskoj na bolji način nego što je to sada. Modele imamo, uzmimo, evo neka povjerenstvo na čelu s dr. Ćelićem i delegacijom ministarstva ode u Izrael, neka ode u Nizozemsku, neka ode u Kanadu i neka na temelju ta tri modela napravi najkvalitetniji model za Hrvatsku i riješit ćemo to pitanje. Drugi dio naše rasprave vodio se oko dijela zakona koji je zapravo u ovom trenutku i najznačajniji, a to je kvalitetnije rješavanje novih psihoaktivnih supstanci koje su dostupne u Hrvatskoj. Prema istraživanjima najčešće iz uzimaju 15-to godišnjaci, sjećamo se prošle godine 7 teških trovanja u Osijeku, prije toga jedan smrtni ishod u Zagrebu, tako da taj dio je zaista važan i nadam se da će doprinijeti uspješnijoj borbi protiv novih psihoaktivnih supstanci. Kad govorimo o ovoj temi ne možemo ne reći da u Hrvatskoj nažalost životne navike mladih nisu dobre, brojna su istraživanja koja to pokazuju, evo ja ću spomenut jedno koje se ne tiče direktno zlouporabe droga, ali se tiče inicijative, europske inicijative praćenje debljine djece, gdje u Hrvatskoj u dobi od 8 do 9 godina 35% djece je prekomjerno teško, da smo prema statistici među prvih 5 europskih zemalja po debljini, a jednako tako smo u EU između prvih 5 odnosno na 5 mjestu po pijenju alkoholnih pića kod mladih. Istovremeno svega 9,7% djece provede manje od 1 sata dnevno radnim danom igrajući se na otvorenom, a kad ih pitate da li su vikendom na otvorenom, iznenadit ćete se tad ih je još manje, dakle svega 1,5% igra se vikendom na otvorenom. Jedno od najpoznatijih istraživanja koje se provodi svakih 5 godina ove godine će biti opet u Hrvatskoj, dakle svakih 2015. je bilo zadnji put to istraživanje o zloupotrebi sredstava ovisnosti i po tome smo loži, po svim parametrima smo iznad europskog prosjeka. Dakle i po pušenju cigareta gdje je 38% učenika nikad nije pušilo, dok 62% je pušilo cigarete. Prema istraživanju ESPAD-a u Hrvatskoj se nalazi na 5 mjestu u prevalenciji pijenja 5 i više alkoholnih pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana, to je čak 47% Više od 3/4 ispitanika 78% navodi da im je alkohol lako ili vrlo lako dostupan. Dakle, umjesto velikih rasprava o marihuani mislim da bi bilo kvalitetnije da nađemo načina kako spriječiti da mladi mogu tako lako kupovati alkohol i nakon toga se opijati. Što se tiče ilegalnih droga Hrvatska se također nalazi iznad europskog prosjeka jer je 22% učenika navelo da je barem jednom u životu probalo drogu. Prema izjavama naših učenika najučestalija droga koju konzumiraju upravo je kanabis. 16% europskih učenika navodi da su barem jednom u životu probali kanabis dok istovremeno u Hrvatskoj taj postotak iznosi 21. Što se tiče percepcije dostupnosti kanabisa u odnosu na druge droge ona je vrlo visoka, 3 od 10 učenika smatra da je može vrlo lako nabaviti praktično u roku od 2 sata. 42% učenika kaže da je može nabavit također vrlo lako i daleko lakše nego ekstazi, kokain, amfetamine ili neka druga sredstva. Prema tome, ako želimo razmišljati o zdravlju naših mladih koji su bili predmet ovih istraživanja onda se moramo zabrinuti i onda se treba učiniti sve što je potrebno da se smanji mogućnost bilo kakvog kontakta sa bilo kojim sredstvom ovisnosti pa tako i sa kanabisom. Prema tome zdravlje hrvatskih adolescenata biti će puno kvalitetnije ako smanjimo dostupnost alkohola, cigareta svih droga uključujući i kanabis. Slijedeća rasprava poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, prije negdje 20-tak godina ili 19 jedna u stvari najmlađa, pardon, u tom trenutku čini mi se najmlađa saborska zastupnica predložila je dekriminalizaciju lakih droga odnosno da budem precizan dekriminalizaciju posjedovanja lakih droga. Dakle, predložila je da se nešto i dalje kažnjava ali da ne bude kaznena nego prekršajna odgovornost. To je tada bilo dosta ovako dočekano na nož i s podsmjehom. Nekoliko godina kasnije ta odredba je ušla u Kazneni zakon odnosno izbačena iz Kaznenog zakona, pa je Ustavni sud tu novelu ukinuo jer nije dobila dovoljno glasova u saboru, donesena je običnom a ne apsolutnom većinom. Međutim, nekoliko godina kasnije je ipak to stavljeno u zakon. Danas raspravljamo o određenom napretku koji ovaj zakon donosi, a u političkoj sceni mogu se čuti rekao bi skoro pa konsenzualne rasprave o tome da ovu priču sa medicinskom konopljom treba još više, a mislim da je prava riječ liberalizirati, a čuju se i glasovi o tome da treba, da pojednostavim priču legalizirati marihuanu. Dakle, da posjedovanje više ne bude ni prekršaj i da dakle to bude legalno. E sad, tu postoje različite modifikacije i različiti detalji oko toga što to konkretno znači i kako bi to trebalo urediti, a postoje i rasprave o tome da bi to donijelo gospodarski rast, da bi to dobro utjecalo na naš turizam, da bi to donijelo određene benefite, a da u pravilu nikome ne bi škodilo, sad da li ne bi škodilo nikome ili ipak bi, to je prvenstveno pitanje za liječnike da nam o tome nešto kažu, kolega Jovanović je o tome govorio. Međutim, i duhan tako odnosno cigarete također štete zdravlju, one su u RH legalne iako proizvodnja duhana nije potpuno liberalna, dakle, možete duhan proizvoditi samo ako imate ugovor sa nekim tko to otkupljuje, ne možete sad vi u vašem vrtu se sjetiti i zasadit duhan. Što se tiče alkohola, on također šteti, dapače, nosi puno više probleme i puno je veća pošast nego što bi, po mome mišljenju, al dopuštam da sam u krivu, to bi bilo sa legalizacijom marihuane, a ono što je također zanimljivo, to je čini mi se jedina situacija kada političari se ne libe reći da su prekršili zakon, dakle, mnogi su od njih se znali pohvaliti da su jednom konzumirali marihuanu ili da su jednom pušili travu, ja moram reći da ja nisam nijednom i uopće mi ne nedostaje, dakle, tu uopće nemam nikakvih problema s time, nisam pio ni alkohol, to možda je malo čudno, a niti ne pušim, tako da što se toga tiče, nisam u nikakvom sukobu interesa, ali jesam zato da se omogući onima koji to žele da na određeni način to i rade, a po mogućnosti da kroz povećane poreze, trošarine itd., država od toga ima neku korist. Doduše, sjećam se rasprava dok sam bio član Vlade oko toga da sve ono što uberemo od trošarina na duhan u pravilu potrošimo u zdravstvenom sustavu na liječenje bolesti koje prouzrokuju duhanski proizvodi. Vjerojatno je nešto manje lošija situacija sa alkoholom iako i tu ima određenih problema. Dakle, legalizacijom toga bi se stvorilo nekoliko, napravilo bi se nekoliko dobrih stvari. Prvo, dileri bi nestali sa naših ulica jer bi se to moglo legalno kupiti. Drugo, policija bi se mogla baviti ovima kojima bi se trebala malo više, dileri marihuane, ispričavam se da ne bi bilo, drugo, policija bi se mogla bavit sa ovim malo težim drogama, pa bi možda imala više uspjeha u tome jer bi imala manje posla. Moglo bi se propisati određeno ograničenje za konzumiranje, kao što to imamo i posebno za prodaju. I na kraju krajeva pravo je države da odredi što će na njenom teritoriju biti zabranjeno, a što neće, najživotniji primjer za, barem za one koji vole školjke su prstaci, u BiH su legalni, u RH nisu, a ne vjerujem da se išta manje uništava tamo obala, nego ovamo, tako vjerojatno postoje zemlje u kojima je to legalno, hoće li se RH u jednom trenutku njima priključiti, to je stvar naše političke odluke, a onda kad se donese takva politička odluka onda je pitanje propisivanja na koji način će se to pravo koristiti i omogućiti građanima, kome će se uskratiti, to je sada drugo pitanje. Dakle, što se tiče tzv. medicinske konoplje odnosno kako je kolega Varga rekao kanabisa koji je uzgojen u laboratoriju i koristi se u medicinske svrhe, predložit ćemo amandman kojim bi se to već u ovom zakonu reguliralo, a ako dobijemo signale iz Vlade, a vjerojatno ćemo ih dobiti da to neće bit prihvaćeno, može se razmisliti o tome da se zaključkom obaveže Vlada ili da predloži odredbu ili da razmotri na koji način se to može još dodatno liberalizirati.

Dakle, netko je podnio kaznenu prijavu, pa je onda netko napisao optužnicu, pa je onda netko donio presudu u prvom stupnju, pa je onda netko donio presudu u drugom stupnju, dakle, nije to bilo ono ajmo mi njega osudit, dakle, to je bio proces prema zakonima koje je donio ovaj HS. Dakle, kako je to onda moguće da toliko ljudi iz pravne struke bude u to uključeno i da se ne može primijeniti nijedna odredba koja bi u tom slučaju oslobodila i sada ako ja dobro shvaćam, g. Luksetić je pomilovan, a onaj koji mu je pomagao u kaznenom djelu drugooptuženi, njemu je ostala kazna. Dakle, netko tko je sebe pokušao, dakle, ublažit posljedice boli je oslobođen, što je u redu ili je pomilovan, nije oslobođen, a onaj koji mu je išao pomoći, dakle, još više je pokazao određenu vrstu humanosti, išao je pomoći osobi koja je bolesna, on je i dalje osuđen, dakle, on mora čini mi se 10. mjeseci ili koliko već, u zatvor. Dakle, toliko ima apsurda u tome kada država propiše da je nešto zabranjeno. Dakle, mogli smo čitati nedavno, davnih dana, ali ne prije 20.g. da netko ide godinu dana bezuvjetno zato šta je zapalio joint iako mislim da je to malo prilagođena verzija za javnost, međutim, očito je, dakle, ako ne postoji društvena vrijednost koja se štiti zabranom te vrste biljke ili ako je ona toliko fluidna da čak i oni koji bi trebali biti čuvari Zakona, a to su političari, se ne skanjivaju ono reć', a mi smo jednom zapalili joint, onda očito tu nešto ne štima. Dakle oni koji bi trebali biti uzor, nemaju nikakvih problema reći ha, i mi smo prekršili Zakon, i šalju poruku hajde djeco onda i vi kršite Zakon. Dakle, lako za joint, ali poruka o kršenju Zakona nije dobra, nije ni u nikom slučaju dobra, svakome se može dogodit, to je sad postalo popularno, ne može se baš svakome sve dogodit, al' nema veze, dakle, ovo se ne može dogodit, ovo se može dogodit samo ako te prije toga, ovoga, uspavaju pa, dakle, ovo je svjesno, svjesno nešto što je napravljeno.

Poštovani kolega Bauk, samo ste spomenuli gospodina Luksetića i njegov proces, da, on je osuđen pravomoćno temelju očigledno dokaza odnosno temelju postojeće zakonske regulative. I upravo da bi izbjegli tu mogućnost, naime, njega se osudilo da je posjedovao 15 kilograma marihuane sa namjerom za prodaju ilegalnu, i još za uzgoj 11 stabljika, ako sam ja dobro bio isčit'o. Dakle, upravo da bi svaku sumnju maknuli, da li netko to radi radi priskrbljivanja nelegalnih, ilegalne dobiti, zarade, ili radi vlastite potrebe, bitno takvu stvar legalizirati, jer čovjek je očigledno korisnik u medicinske svrhe, koji je sam zbog svojeg imovinskog statusa odlučio uzgajati. E sad, koja je to količina, da je im'o manje, vjerojatno ne bi bio osuđen, ali da li je, na koji način je to tretirano, mi ne možemo tu točno znati, zato treba to jasno definirati i razdvojiti. Ja sam samo problematizirao činjenicu da je toliko državnih institucija u tome sudjelovalo, dakle, državni službenici, to su policajci, zatim pravosudni dužnosnici, to su iz Državnog odvjetništva, drugi pravosudni dužnosnici, suci, Vijeće, prvo vijeće, drugo, donijeli su neku presudu temeljem važećeg Zakona, a onda prije nego što je uopće, dakle, meni je to potpuno nelogično. Ima li još takvih slučajeva? Dakle, nije ovo jedini slučaj, ili je ovo jedini za kojega je javnost reagirala? Dakle, to je, to postaje opasno, jer onda vjerojatno još postoje Zakona koji su toliko nelogični da treba predsjednica države temeljem svoje izvanredne ovlasti, intervenirati. To nitko nije postavio pitanje, dakle, toliko državnih institucija u to bilo uključeno, uključujući ovaj Sabor koje je donio takav Zakon temeljem čega je, čega je netko osuđen, pa onda bi bio red da se analizira i što treba u tom Zakonu izmijenit, i da se primjenjuje ako treba i retroaktivno, ako je to toliko ustavna vrijednost. I nazdravlje [[Upadica: Hvala.]] Zaključujem raspravu. Zahvaljujem državnom tajniku, poštovanom gospodinu Tomislavu Dulibiću na obrazloženju Konačnog prijedloga Zakona. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, sada je po planu rasprava trebao je biti Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z. broj 598. Izvolite kolega Maras. Samo sam vas htio izvijestiti da u ovom slučaju još nije matični Odbor donio mišljenje zbog toga što je nejasno Poslovnikom koji je matični Odbor, i ja kao predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav, sam, odnosno ću sutra ujutro uputiti zahtjev Odboru za Ustav, Poslovnik da nam jasno da tumačenje koji je matični Odbor i zbog toga nije bilo sjednice. Samo sam to htio reći, da ne bi ispalo da se nije htjelo odraditi. Zahvaljujem kolega Maras. Hvala vam na tome što mi pomažete raditi posao, to sam htio i kazati u nastavku, ali evo budući da ste vi kazali, nadležno matično tijelo još nije raspravilo o prijedlogu Zakona, pa ćemo ovu točku raspraviti kad se za to steknu uvjeti. S time bismo završili sa svim predviđenim točkama dnevnog reda za današnji dan, sutra nastavljamo sa Konačnim prijedlogom Zakona o željeznici, drugo čitanje, P.Z. broj 555, ujutro u 09,30 sati.